Ustava RH i Članka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. Sukladno Članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave po Članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Vlada je dostavila mišljenje i podnijela amandmane. Želi li predstavnika predlagatelja odnosno predlagatelj dati dodatno obrazloženje? Da, zastupnik Silvano Hrelja, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, lijepo je prezentirati zakon kao predlagatelj s ove govornice pogotovo ako zakon donosi iako je kratak, iako ima samo 2 članka i ako on donosi iznimno veliku korist za više od 100.000 građana RH pretežno u ruralnim sredinama tamo gdje su primanja, primanja manja kad govorimo o umirovljenicima, ali ovo nije zakon samo za umirovljenike nego sve naše građane koji sticajem okolnosti u datom trenutku imaju mala primanja. Uvodno bih rekao nešto o važnosti ovog dopunskog zdravstvenog osiguranja koji je, koje je definirano Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju. Dakle, osnovna zadaća osnovna povlastica koju ovaj zakon daje svima je da ukoliko su osigurani kroz dopunsko zdravstveno osiguranje ili da sami plaćaju ili da za njih plaća država ne plaćaju nikakvu participaciju zdravstvenih usluga. Dakle, tim osiguranjem oslobađaju se plaćanja participacije. Dakle, što je cilj odnosno što se postiže dopunskim zdravstvenim osiguranjem? Postiže se dostupnost zdravstvene zaštite za sve građane RH bez obzira o imovinskom stanju.

S time da je javni osiguravatelj neprofitni i tom javnom osiguravatelju milion i 750 tisuća građana plaća policu 70 kuna mjesečno.

Od tih 13 kategorija 2 su vezane uz prihodovni cenzus. Dakle, prihodovni cenzus po članu obitelji i prihodovni cenzus osobe koja živi sama. U ovom trenutku je odnos da budem ovako praktičan pola pola. 300.000 građana je u ovih 11 posebnih kategorija i 300.000 građana je prima odnosno ima pravo na policu, besplatnu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja odnosno na teret države zbog ova dva, zbog ova dva cenzusa. Privatni osiguravatelji imaju oko 300.000 polica pretežno mladih i zdravijih ljudi jer su radili veliku utakmicu na javnoj sceni i nudili police dopunskog zdravstvenog osiguranja i po 39 kuna, ali njihova je uloga u tom dopunskom zdravstvenom osiguranju nešto drukčija jer privatno zdravstveno osiguranje mora imat, mora imat profita. I sad dolazimo do one famozne riječi oko koje ćemo, oko koje se vrti i suština promjene zakona, a to je cenzus. Šta je to u stvari cenzus? Cenzus u dopunskom zdravstvenom osiguranju je granica koja štiti građane s malim primanjima i umjesto njih policu plaća država. Postavljen je 2004. godine i mijenjan je za 3% u 2020. godini i vrijeme ga je davno pregazilo, jer do 2020. godine nije bilo čak ni nikakvog mehanizma usklađivanja s rastom plaća i troškovima života. Zbog toga je veliki broj ljudi ispadalo iz cenzusa bilo da je zbog povećanja plaće, konkretno i minimalne plaće dakle tema s 1. točke dnevnoga reda, bilo zbog usklađivanja mirovina, bilo zbog smrti bračnog druga jer ako su živjeli od jedne mirovine muž i žena imali su 3 tisuće kuna, oboje su bili oslobođeni plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja, a onda je nositelj mirovine umro, preživjela supruga je dobila 70% i ona je sada kao samac i ima više od 2.100 kuna odnosno ima 2.100 kuna, a to je 100 kuna iznad postojećeg cenzusa. Dakle, i zbog toga, zbog primitka novčane pomoći iz jedinica lokalne samouprave bilo da se radi o božićnicama, o socijalnoj pomoći raznih karaktera pretežno je to bilo iz gradova i tu je bilo brdo negodovanja, ljudi su negodovali zašto nas ne možete osloboditi da nam to ne ulazi u ove cenzuse. Ne može. Država može npr. kada je donijela odluku Vlada o isplati Covid dodatka ona može donijeti odluku da se to ne, dakle da to ne ulazi u prihodovni cenzus. Jedinica lokalne samouprave nema tih ovlasti, a zakonom je propisano da svi prihodi građana se pribrajaju odnosno zbrajaju kod poštivanja cenzusa. Sama suština zaštite građana bi trebala glasiti ovako: postaviti cenzus na primjerenu razinu, ne nisku nego na primjerenu razinu i postavimo mehanizam usklađivanja tako da građani ne ispadaju zbog ovih razloga iz cenzusa da one koje sam zaštitio trajno zaštitim. Dakle, to je suština ovog našeg posla odnosno onoga što bi trebalo cenzusima postići. Izmjenom ovoga Zakona predlažem novu visinu mjera zaštite građana cenzusom, pazi nije izmišljen na pamet, cenzusom koji je sukladan postotku rasta plaća i usklađivanja mirovina u 10-godišnjem razdoblju te se nakon toga prihvaća i mehanizam godišnjeg usklađivanja iz zakona koji je već postojeći. Dakle, u ovom Zakonu koji ponavljam opet ima samo dva članka procjena je da će obuhvatiti oko 120 tisuća korisnika dakle novih korisnika i da će u sljedećoj godini na rashodovnoj strani proračuna trebati osigurati oko 100 milijuna kuna. Ne možete u brojku pogoditi, ali je to određena procjena i Vlada je prihvatila tu procjenu. Inače borba sa cenzusom i cijenom police i najavama povećanja cijene police dopunskog zdravstvenog osiguranja za mene traje od 2016. godine i bilo je tu svakakvih intervencija, svakakvih hajmo reći uključivanja u ovu priču. Međutim, ono što je naj ono što je presudilo da sada što je silina argumenata da sada ovako interveniramo je trend, trend ovih zaštićenih prihodovnim cenzusima se smanjivao od 2016. godine do kraja 2020. godine sa 592 tisuće korisnika odnosno zaštićenih osoba na 305 tisuća. Dakle taj trend i unatoč onom povećanju od 47 kuna 2020. trend se nastavio padati. Ne govorim o strukturi tih ljudi koji su unutra, nego o broju korisnika i broju zaštićenih građana. Evo ja osobno sam 4 puta upućivao izmjene zakona u proceduru.

Dakle, zahvaljujem u ovom trenutku svima koji su dali potpise za hitni postupak jer su bili iz parlamentarne većine, ali i iz Mosta i HSS-a. Vjerojatno bi ih još bilo koji razumiju ovu problematiku, ali zahvaljujem im kao da i jesu i onima koji su inače ranije podupirali ovu moju aktivnost. Kao predlagatelj prihvaćam amandman Vlade, koji je amandman 1, amandman 1. koji je nomotehničke naravi. Naime, ništa u ovom Zakonu nije krivo, ali je nomotehnički korektno da se stavljaju brojevi cenzusa koji pišu u prethodnom zakonu prije usklađivanja, a mi smo napisali iznos poslije usklađivanja. Prema tome, ja sam napisao iznos poslije usklađivanja. Prema tome, korektan je i prihvaćam amandman Vlade. Također prihvaćam amandman Odbora za zakonodavstvo kojim će ovaj Zakon stupiti na snagu dan nakon objave u Narodnim novinama, a to je negdje početkom studenog ovog mjeseca, jer iako sam napisao da bi želio da to stupi na snagu 1. studenog u vremenskom smo cajtnotu i gotovo da je nemoguće da bi Predsjednik Republike stigao potpisati i da bi to išlo normalnim putem, pa je ovako bolje. S time bi ja stao ovdje, uključit ću se još koji put u raspravi i dao bih priliku vama da više govorite o ovome, dakle, neki su od vas i sudjelovali u nekim našim aktivnostima i 2016. i 2019., mene i mojih stranačkih kolega i siguran sam da su vam više puta se i vama obraćali kad su ispadali iz ovih cenzusa, zašto to ne promijenite itd., prema tome ja vama isto tako dajem priliku da o ovome govorite, ja ću se još jednom ili dvaput, ovisi koliko bude provokacija, javiti za raspravu kao predlagatelj, ali tu bih sada stao. Hvala vam lijepa. Ostanite, ostanite još malo i sada. Gospodin Kirin, prva replika. Poštovani dopredsjedniče, poštovani tajniče, uvaženi zastupniče i predlagatelju. Aktualna Vlada ima razumijevanje i prihvaća vaš prijedlog i rezultat će biti vjerojatno potvrđen sutra. Povećanje dohodovnog cenzusa u odnosu na dosadašnji je cirka za 25%, tako da će još 120 tisuća građana imati dopunsko osiguranje na teret Državnog proračuna. Ovo pokazuje socijalni senzibilitet ove Vlade za ugrožene grupe građana. Molim vas, da li ste razmišljali ili razmišljate osim ovog prihodovnog kriterija i cenzusa o eventualno nekada imovinskom cenzusu, u budućnosti. Ali, vjerovatno će u ovoj zemlji uskoro, u ovoj državi uskoro trebati uvesti imovinske cenzuse jer mi ih nećemo izbjeći ako idemo prema svim kriterijima i procjeni siromaštva i borbi protiv siromaštva, kao što to rade zemlje Europske unije, međutim o tome ja ne odlučujem. O tome će odlučivati ova ili neka druga parlamentarna većina i siguran sam da u nekoj budućnosti se neće moći to izbjeći, a drago mi je, na početku ste rekli, dohodovni, drago mi je da ste se ispravili, ovo je prihodovni cenzus i jedan od cenzusa koji je najkontroliraniji u ovoj državi, jer postoji već 18 godina i malverzacije sa ovim prihodovnim cenzusom su svedene zaista na minimum, to mogu potvrditi jer ovo područje pratim već dugo vremena.

Jaz raste i među primanjima između spolova, gdje je Hrvatska tek 6. članica Europske unije koja bilježi porast u razlici između mirovina muškaraca i žena u korist muškaraca. Dakle, o brojci 600 tisuća bi se dalo razgovarati jer to je statistički podatak, kad gledate samo jednu kategoriju, a to je dohodak. Za mene osobno i ono što sam radio kao predsjednik Stranke umirovljenika borba protiv siromaštva se dobije nakon što ustanovite koliko tog siromaštva stvarno ima. Dobiva se davanjem, ali i ne uzimanjem. Ovo je jedna od metoda neuzimanja, dakle to je jedan mali kamenčić u mozaiku borbe protiv siromaštva i zato je dobro, siguran sam, dobro došao. Dakle, naravno za davanje ćemo morati imati vrlo precizne kriterije, da ne dajemo pogrešnom, uvijek. Gospođa Majda Burić. Hvala vam poštovani potpredsjedniče, poštovani gospodine Hrelja. Dakle, kao što ste i sami rekli, ovaj Zakon ima samo dva članka, međutim itekako značajna. Cilj je ovog Zakona povećanje socijalne sigurnosti, naših sugrađana koji imaju manje i prema kojima moramo biti solidarni i također, cilj je povećanje cenzusa za ostvarivanje besplatne police dopunskog zdravstvenog osiguranja. E sada, prihodovni cenzus nije mijenjan od 2008. godine do 2020. godine, kad ga je ova Vlada u svibnju 2020. povećala, a ovim izmjenama prihodovni cenzus biti će znatno, znatno uvećan.

Pa evo, puno puta se čuje ta polemika što je to usklađivanje, a što je to povećanje.

Ja sam sretan da će ovo biti najkraće važeći cenzusi, oni će do kraja studenoga biti još povećani. Ili, hoćete da vam slikovito kažem razliku između usklađivanja i rasta. Usklađivanje vam je kad Sarkozy mora staviti ciglu ispod cipele da bi se poravno sa Carlom Bruni, a ovaj, rast je kada se okrenete oko sebe, a vaša curica ili dečko je stasao za ženidbu.

Pa evo, donošenjem i prihvaćanjem ovog Zakona omogućilo bi se da 120 tisuća gotovo novo obuhvaćenih naših sugrađana dobije, da ne kažemo dobije, zapravo da se osigura plaćanje police, odnosno premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz sredstava Državnog proračuna, što bi nosilo preko 400 tisuća svih onih koji su obuhvaćeni plaćanjem premije dopunskog zdravstvenog osiguranja upravo iz sredstava Državnog proračuna.

Dakle, kategorije koje su obuhvaćene umjesto kojih plaća država dopunsko zdravstveno osiguranje, odnosno policu dopunskog zdravstvenog osiguranja su dobrovoljni davaoci krivi, redoviti učenici i studenti stariji od 18. godine, darivatelji organa, stopostotni invalidi, ali imaju privremeno rješenje o utvrđenom invaliditetu na određeno vrijeme, zatim imamo još tri kategorije ovaj, tri kategorije, četiri kategorije osoba sa invaliditetom i imamo na kraju žetve, najnoviju kategoriju, žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu, također imaju besplatnu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja, s time da među njima su, najveći broj čine studenti, pa zatim osobe s invaliditetom, ukupno. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolega Hrelja. Vi ste dugo u politici, ovo pitanje, ovaj problem o kojem danas razgovaramo bio je prisutan i u vrijeme Kukuriku koalicije, čije ste vi bili član. Hvala. Postoje bitni razlozi zašto se to nije moglo napraviti.

Međutim, nešto štO je Kukuriku koalicija napravila je isto tako vrlo, vrlo značajno za dopunsko zdravstveno osiguranje, a to je 2013. prelazak na jedinstvenu cijenu police dopunskog zdravstvenog osiguranja. Ja sam osobno dobio puno batina od umirovljenika tada, jer smo se zajedno sa umirovljeničkim udrugama pristali smo na jedinstvenu cijenu od 70 kuna, da bi ona bila dugoročno održiva i kao što vidite ona je dugoročno održiva. Jer inače prije je bilo 50 kuna, 80 kuna za nezaposlenog umirovljenika i 130 za zaposlene osobe, a može biti samo po jednom kriteriju jedinstvena cijena. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, poštovani zastupniče, evo čuli smo, vi ste dugo u politici. Jedan, dva, tri, četiri, pet mandata, ne znam koliko već, i ovo nije prvi put da predlažete kao što ste i sami rekli, ovo je treći put i rekli ste da bez treće nema sreće, ja bi možda dodao da ste možda konačno izabrali i pravu stranu, pa ćemo zasigurno zajedno riješiti ovaj problem. Moje pitanje je, zašto ovaj zakonski prijedlog koji je jako važan za sve građane, posebno za hrvatske umirovljenike, nisu podržale umirovljeničke udruge. Kako to komentirate? A vi ih zastupate. Pa umirovljeničke udruge su udruge civilnog društva i lijepo se iz fotelje baviti politikom, to svima godi iz lijepog, dobrog naslonjača itd. Problem je kad si ti ljudi umisle ta će se iz te pozicije baviti politikom i onda idu pregovarati u korist umirovljenika a rezultat toga je 47 kuna povećanje. I onda se tvrdi da su one socijalne, te gospođe koje su pregovarale, a da sam ja pravičan. E pa ja ostajem kod toga da sam pravičan, jer je ovo povećanje od 450 kuna, a one nek ostanu solidarne sa 47 kuna, a građani nek razmisle tko što radi za koga. Dok sam slušao vaše uvodno izlaganje prisjetio sam se Jeremya Benthama, engleskog filozofa koji je tvrdio da je jedna odluka moralna kada donosi najveću moguću korist najvećem broju ljudi. I kad pogledamo, doista za jednu investiciju iz proračuna od 100 milijuna kuna, od prilike, imamo veliku korist za veliki broj, 120 tisuća građana, sa boljom zdravstvenom zaštitom, sa dopunskim osiguranjem. Ne znam, spomenuli ste da će možda biti nekih provokacija, pa ćete na to odgovoriti, međutim, prisjetio sam se Benthama jer čini mi se da ovaj prijedlog baš ulazi u takvu jednu definiciju moralne odluke. Ja vam se zahvaljujem na ovoj usporedbi. Naime, kad se bavim politikom, mene interesira politika rezultata. To nije najzahvalnija politika i nećete biti najpopularniji među građanima, jer što god napravili nije dovoljno dobro. Dakle, i nakon ovoga će netko pitati zašto to nije na 2.750 za samca, zašto to nije na granici siromaštva, ali boriti se za rezultat, znači boriti se stalno, pomicati granice stalno i nadograđivati. To vam je otprilike, meni je to u krvi, jer sam se naučio kolektivnom pregovaranju, a kolektivno pregovaranje radite svake godine i svake godine što više osvojite ove godine to ćete više napredovati slijedeće godine jer ne morate osvajati prostor koji ste osvojili ove godine. Poštovani gospodine Hrelja, poštovani potpredsjedniče sabora, državni tajniče, evo gospodine Hrelja nas dvojca znali smo se slagat, znali smo se i ne slagat ali uvijek sam vas respektirao. Respektirao sam vas iz 2 razloga. Jedan jer stvarno ste stručnjak na području umirovljeničkih prava, a drugo zajedno nam je zajedničko da nam je stalno stvarno stalo do naših umirovljenika. Možete li nam malo detaljnije reći na koji način je dopunsko osiguranje regulirano u sličnim nama državama. Na koji način to one reguliraju i ovih 120.000 građana koji će u Hrvatskoj nisu samo umirovljenici, ali dobrim dijelom su umirovljenici i upravo su oni najranjivija skupina jer znamo da su njihovi troškovi liječenja najveći, će najviše dobiti od svega ovoga, ali za, malo za usporedbu da vidimo kako je to u drugim nama sličnim državama.

Mi nikad isto nismo zadovoljni imamo javnog osiguravatelja na, koji se bazira na temelju solidarnosti među generacijama je vrlo jak jer ima milion 750 tisuća osiguranika koji redovno plaćaju. I osigurava nam policu dopunskog zdravstvenog osiguranja za 9,5 EUR-a. Oni su to riješili sa 4 osiguravajuće kuće i moraju se jako truditi, njihova vlada da limitiraju dobit te 4 osiguravajuće kuće na 10% Užasno su nezadovoljni sa skupoćom, pokriva nešto više nego naša polica dopunskog zdravstvenog osiguranja, a svašta se može podmetnuti pod troškove kod osiguravajućih kuća. Dakle, dosta [[Upadica: Hvala.]] netransparentan sustav.

Hvala. Poštovani kolega Hrelja, uz puno uvažavanje svih dobrih stvari koje ste napravili tijekom vaše političke karijere moram vam reći. Doista je lijepo biti predlagatelj zakona kada znate da će ga prihvatiti parlamentarna većina. I ja ovdje ne dvojim da ovaj zakon donosi dobrobit hrvatskim građanima ali takvi su bili brojni drugi prijedlozi oporbenih saborskih zastupnika no za njih nije bilo sluha parlamentarne većine. Stoga je ovdje za zaključiti da HDZ-u nije do kvalitete vaših zakonskih prijedloga nego im je do vaše podrške u trenutku kada to njima zatreba. Pa vas moram podsjetiti da je konačni učinak predloženog zakona korist od nekoliko stotina kuna na godišnjoj razini za hrvatske građane, a da je istovremeno šteta od vladavine HDZ-a ta da se ona može mjeriti u milijardama.

Hvala lijepo predsjedavajući. Kolegica Orešković kaže da članovima Kluba HDZ-a pri tom ih naravno vrijeđa, odgovara u dnevnopolitičke svrhe pomoći umirovljenicima. Govorimo o programu Zaželi, 40.000 umirovljenika u teško dostupnim krajevima ova vlada je omogućila svakodnevnu pomoć u kući. Temeljem Članka 239. izričem vam opomenu jer je bila replika.

Dvije stvari, povreda Članka 238., dakle prvo pitanje ima li u RH više umirovljenika ili više žena? Odbili ste prijedlog oporbe vezano za smanjenje PDV-a na higijenske potrepštine. A druga stvar je li ova opomena i povreda Poslovnika imalo drugačija od onoga što sam ja napravila jutros kada su mi u 6 sekundi izrečene 3 opomene za redom i oduzeto pravo govora po čitavoj točci dnevnog reda.

Ovaj, imate povredu Poslovnika to je očito, to znate i to isto temeljem Članka 239.

Izvolite, gospodin Pavić neće, dobro. Bez komentara samo nećete. Uvažena kolegice Orešković dugo sam ovdje, nikada ni za ove, ni za prethodne vlade, ni one prije toga nije prošao niti jedan oporbeni prijedlog zakona. Dakle to je pravilo ponašanje ovdje, ali ne ove vlade nego od kad postoji sabor u ovoj lijepoj našoj. I to je tako pravilo i ja mogu živjeti sa time, a mogu živjeti i sa time odnosno ne bih mogao živjeti sa time kada bi nešto mogao napraviti za ljude koji ispadaju iz cenzusa koji žive u neimaštini, a da to mogu napraviti. A sve što radim, radim otvoreno i transparentno za razliku od nekih koji nisu nikada rekli zašto su nešto napravili. Vi znate zašto ja ovo radim i zašto sam podržao vladajuću većinu u projektnoj suradnji. S time što ja moram sebe korigirati jer nisam oduzao riječ gospođi Orešković na temelju članka 239., nego 240. ako je do kraja rasprave o ovoj temi. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Hrelja sve je lijepo obrazloženo i jasno.

Naime i to smo puno puta komentirali da bi možda prosječna mirovina u Hrvatskoj bila veća kada bi se uzimale u obzir inozemne mirovine.

Ovaj prihodovni cenzus rekao sam ne bez razloga je najkontroliraniji prihodovni cenzus inače u Hrvatskoj. Dakle, postoji vezanost između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Porezne uprave. Dakle, sve ono što prihoduju hrvatski građani i prođe kroz banke i kroz sve ono u što Porezna uprava ima uvid isključuju se odnosno uključuje se u prihode u ovom cenzusu. Dakle sigurno da ima još prostora, moguće da ima prostora jer moguće da postoje dvije autonomne mirovine, da ovdje ima tisuću 500 kuna, a iz Njemačke za 15 godina staža iz Njemačke za 35 godina ima drugu mirovinu i to je teško otkriti pogotovo ako ima račun vani. Ali radi se na tome i ovdje stvarno postoji jedna sustavna kontrola. Kolega Hrelja ovim Zakonom ćemo obuhvatiti 120 tisuća osoba, od toga većinu umirovljenika koji će imati besplatnu policu zdravstvenog osiguranja. Mene zanima imate li podatak koliko u tom broju ljudi imamo poljoprivrednika umirovljenika? Jer znamo da su oni u stvari sa najmanjim primanjima u Republici Hrvatskoj, da su njihove mirovine daleko, daleko ispod praga siromaštva i da ustvari u tom segmentu doista treba promišljati i dugoročno strukturalne neke mjere kako bi im se pomoglo jer je tužno da netko tko je za nas proizvodio hranu cijeli život danas živi na rubu gladi. Teško je te projekcije napraviti koliko je između 120 tisuća potencijalnih korisnika poljoprivrednih umirovljenika odnosno oni koji imaju mirovinu iz te vrste uplate doprinosa. Ali sam siguran s obzirom da ih ima veliki broj sa niskim mirovinama da su ukoliko žive sami upravo oni tu unutra ili ukoliko žive umirovljenički dvojac sa isto tako dvije poljoprivredne mirovine da su oni otprilike ovdje uokvireni u ovim cenzusima. Tako da mogu reći da ih je doista dosta, ali ne mogu se upuštati u takve procjene. Gospodin Željko Pavić. Poštovani zastupniče Hrelja ja sam siguran da ste dobro promislili kada ste donosili ove granice 2 tisuće i 2 tisuće i 500 kuna i vjerujem da je to analiza pokazala da su to granice koje bi bile zadovoljavajuće u ovome momentu.

Ja bih rado da zajedno proizvedemo jedan fleksibilni model usklađivanja, ali on doista ne postoji. Ali s obzirom da ste eksplicitno rekli brojke onda onaj koji ima 2 tisuće 502 kune će biti eventualno isključen ali ne dulje od mjesec dana, jer do kraja studenog ide usklađivanje. A ne vjerujem da će usklađivanje biti manje od 2%, a to odmah znači da će biti još 50 kuna gore da taj cenzus će biti do kraja ove godine 2 tisuće 550. Postoji mehanizam koji će se svake godine usklađivati i to je suština postavljanja cenzusa da ima, da je u visokom zahvatu i da ima usklađivanje. Gospođa Grba-Bujević.

Prošli puta sam ja u ime Kluba govorila o ovom vašem prijedlogu i jedino što je tada bilo sporno je da nisu bila osigurana sredstva i tada smo mi mislili da je zapravo to opravdano što je i naravno da je opravdano jer se odnosi na 120 tisuća naših građana. Ali želim zapravo podsjetiti na svoj kraj tog izlaganja kada sam rekla poznavajući gospodina Hrelju ovo će vrlo brzo ponovo i njegovu upornost vrlo brzo će ponovo doći na raspravu.

Da, 26. rujna je prošlo točno 6 mjeseci od kada je ovdje raspravljeno i odlučeno da se odbija taj isti Prijedlog zakona. Ali ima jedna bitna razlika. Ja sam tada predlagao usklađivanje dva puta godišnje sukladno sa usklađivanju mirovina. Ovdje sam prihvatio usklađivanje koje je već Vlada početkom 2020. godine ugradila u taj zakon, tako da imamo i kompromis. Ali hvala vam na upornosti, na komplimentu za moju upornost to doista, doista mi toga ne fali i na neki način ponosan sam time na to što se žrtvujem za dobrobit nekih naših građana odnosno onih koji su najviše u potrebi.

Poštovani kolega Hrelja, naravno da često smo razgovarali o prijedlozima ovakove vrste i skretali ste mi pozornost pa ti ćeš to podržati jer najbolje znaš koje su tegobe tih ljudi s obzirom na posao koji sam radila. Najveći dio naših građana su umirovljenici sa nižim mirovinama. Znamo da su to starije osobe sa nekoliko kroničnih bolesti i sa nekoliko lijekova možemo reći mjesečno i čestim korištenjem svih oblika zdravstvene zaštite i to će za njim zaista jako puno značiti. Tako bogata država nismo.

A cenzusi evo sada je došao trenutak nakon duge borbe i moje i moje stranke da smo se našli i da smo se dogovorili oko zajedničkog cilja. I ja sam zbog toga radostan jer bi trebali naši građani koliko-toliko to osjetiti da im pomažemo ne uzimanjem, jer 840 kuna za neke od ovih koji će upasti ovdje i dobiti policu dopunskog zdravstvenog osiguranja to je pola jedne mirovine. A na toj razini mjesečnih primanja to nije malo. Nemate više sada replika. I sada ću dati riječ gospodinu Tomislavu Dulibiću, državnom tajniku Ministarstva zdravstva da nam predstavi mišljenje Vlade. Izvolite. Hvala lijepo gospodine dopredsjedniče. Vlada Republike Hrvatske podržava donošenje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju s Konačnim prijedlogom zakona, predlagatelja Silvana Hrelje, zastupnika u Hrvatskom saboru. Vlada je u svom mišljenju od 21. listopada na predloženi tekst podnijela dva amandmana. Amandman 1. je nomotehničke prirode.

Nakon toga je rađeno bilo usklađenje, to je po članku 14.b važećeg Zakona. Amandman 2. Vlada povlači i također Vlada prihvaća amandman Odbora za zakonodavstvo.

Otvaram raspravu. Gospodin Hrvoje Zekanović Klub zastupnika Hrvatskih suverenista. Nema ga. Gubi pravo. Gospodin Miro Bulj Klub zastupnika Mosta. Izvolite. Povreda Poslovnika, izvolite. Poštovani predsjedavajući, ovdje se evo referiram na povredu Poslovnika vas kao voditelja sjednice u kojoj ste pozivajući se na članak 240. kolegici Orešković izrekli naime 4. opomenu, a po članku 240. dakle nije moguće izreći odnosno zbrajati opomene po točkama dnevnoga reda. Ako je biti pretolerantan zapravo grijeh, taj grijeh priznajem. Trebao sam se pozvati na članak 241.

Znači samo sam oduzeo riječ do kraja ove točke, bio sam blag. Izvolite gospodin Bulj. Hvala lijepo.

I kao oporbeni zastupnik kad je bio Hrelja ja sam bio potpisnik ovoga prijedloga, sad je vladajući to je ta vertikala koju ja ne mogu priznati da mora biti uvijek nekakva vertikala, horizontala, međutim kad je bio oporba čini mi se da je isti državni tajnik bio, sasvim isti prijedlog ali druga priča.

Ali ja sam podržao ovo kad je bio i prijedlog oporbeni potpisnik i sad sam potpisnik ovoga prijedloga i to mi nije problem. Međutim, kad govorimo o umirovljenicima to je i spomenuto. Znači umirovljenici evo u mome gradu božičnica je 400 kuna za umirovljenike do 1.800 kuna, to bi tribalo dignuti znači do primanja i za nezaposlene. Nažalost bilo bi puno bolje da imamo puno veće cenzuse umirovljenika tako da nemamo ovaj problem, ali nažalost stanje je takvo kakvo je. Umirovljenička populacija i rješavanje problema poglavito pa i u većim sredinama, a i u rubnim krajevima gdje su iseljeni ljudi su u problemu. I po pitanju zdravstvenih usluga i po pitanju javnoga prijevoza. To je u Zagrebu recimo bolje riješeno.

Tako da imamo problem i u Zagrebu ali je puno vidljiviji u Lici, ne znam u Zagori, Slavoniji, Gorskom kotaru. On je puno vidljiviji jer na tim rubnim područjima ako nemate organiziran javni prijevoz i nemate mlade ljude, nemate vozilo, onda moramo sve napraviti i ima ona direktiva EU kako bi uopće ti, gdje se može kandidirati preko županija koje bi morale organizirati nerentabilne linije za prijevoz javne usluge i ti krajevi jedino na taj način donekle ti stariji mogu osjetiti znači tu pomoć. Znači mi moramo uz ovo osiguranje koje je povećanje i triba pozdraviti, moramo sve osigurati, a imamo i u europskim sredstvima, imamo i direktive EU, moramo osigurati javni prijevoz u nerentabilne linije jer jednostavno tamo privatnik, poduzetnik ili slabija lokalna samouprava financijski koja jednostavno fiskalno ne može to podržati, ne može ovaj pratiti oni će naravno morati to organizirati javni prijevoz. Tako da je ovo jedan širi sloj.

Evo ja ću navesti primjer određenih sela u Podkamešnici, u, u, ispod Kamešnice ili Dinare nebitno gdje mi kao lokalna samouprava moramo vrlo malim sredstvima organizirati taj javni prijevoz svakodnevno da ljudi mogu doći do, zbog zdravstvenih usluga uglavnom zbog problema koje imaju. Nadam se da ovaj prijedlog nije isključivo samo zbog nekakve trgovine političke. I meni je žao, evo ja ću još jednom reći šta ministarstvo je imalo drugačije mišljenje kad je bio gospodin Hrelja predlagatelj ovoga zakona oporba, a sad kad je vlast sad ima sasvim drugačije mišljenje. Evo, mene zanima državni tajniče recite hrvatskom puku što je se prominilo?

Što je prominilo kad je gospodin Hrelja isti prijedlog davao, ja sam ga osobno potpisao, supotpisnik, kad je bio u oporbi i sad kad je u većini. I inače u percepciji kod bitnih i dobrih zakona koje ne prihvati većina ili vladajući pojavila se jedna mantra za lokalne izbore, ona je česta. Ako niste u vertikali, znači ako nije na vlasti HDZ u Zagrebu je na vlasti, u županiji onda nemojte glasati za nekoga drugoga. Što znači da bi ja predložio da vi ukinete uopće ili kad bude SDP nebitno, il MOST nebitno, tko dobije izbore državne parlamentarne da imenujete povjerenike na lokalnim razinama, jer kaže neće vam dati sredstva.

Tako da smatram da ta mantra nije dobra. Svaki prijedlog većine ja ću podržati, ja sam ga supotpisao. Možete provjeriti u prijedlogu i nema problema da potpišem i neki drugi dokument. Tako još jednom evo osobno naravno da ću podržati ovaj prijedlog. Još jednom zanima me zbog čega jedno mišljenje dok je predlagatelj bio u oporbi od strane tj. ministarstva i Vlade RH, a zbog čega sad kad je došao u jato odabranih predlagatelj zbog čega sad drugo mišljenje. Evo to me baš zanimalo što se promijenilo? Molim? Molim vas lijepo dobit ćete, tko god molim vas.

Pa ja bih dozvolio da ovako komuniciramo, ali ja mislim da bi bio red dati odgovor predstavnika hrvatske Vlade, da on odgovori što se promijenilo. Isti je prijedlog od A do Ž. Kad je bio u oporbi tada je bilo mišljenje da ne prihvaćate šta je bilo.

A danas sasvim drugo mišljenje kada je u odabranom jatu. Taj dio nije dobar. Svak' bira svoj politički put, sve nas je narod birao. Ali mislim da na ovaj način ne šaljemo dobru poruku o politici. Zašto? Gospodin Hrelja se vodio s tim da dođe do cilja. Međutim, doći do cilja narod je sigurno birao, čini mi se da je kolega bio na SDP-ovoj listi, čini mi se.

Hvala lijepo.

U ime kluba SDP-a moram reći da ćemo podržati prijedlog kolege zastupnika Hrelje. U konačnici čovjek je bio i na našoj listi za Sabor. Kao i prvi puta i drugi puta ćemo podržati njegov zakonski prijedlog. Ono što nas naravno žalosti i pokazuje kako to funkcionira vlast u Republici Hrvatskoj, da kad smo prije 7 mjeseci skupljali potpise za taj isti prijedlog tada je rečeno da je nerealno, da nije dobro, da ne može doći na dnevni red. Sada preslagivanjem vladajuće većine to je na dnevnom redu u hitnom čitanju i hvala Bogu bit će provedeno … [[Govornik se ne razumije.]] stoga kolega Hrelja na tome čestitke. Ono što bi si svatko od nas trebao postaviti kao pitanje s obzirom da su nas sve ovdje birali građani ove zemlje da li to doista je parlamentarna demokracija u kakvoj želimo živjeti, kakvu želimo razvijati i da li to je onaj vid demokracije koji nam može nositi u nekim budućim vremenima ne samo nove demokratske iskorake nego i nove životne iskorake kako od nas očekuju i mladi ljudi koji su nas ovdje birali, pa i umirovljenici kojima puno toga dugujemo. Jer današnja poruka koliko god ovo bila dobra tema i koliko god bio na kraju uspjeh za kolegu Hrelju i umirovljeničku populaciju govoriti da je bitno biti dio vladajuće većine i onda svaki tvoj prijedlog može proći kroz filter i biti proglašen kvalitetnim i dovoljno dobrim da uđe u Hrvatski sabor. Do tada ili si protiv države ili rušiš vlast ili si komunist ili si anarhist ili si ekstremni desničar da sad ne nabrajam sve kvalifikacije koje možeš dobiti. Ali sigurno je da ni jedan tvoj prijedlog neće proći te filtere i neće ući u bubanj da se o njemu raspravlja i da ima ikakvu šansu da biva usvojen. Naši umirovljenici za koje sam već spomenuo da su se godinama odricali i gradili ovu zemlju i društvo su jednostavno ovo zaslužiti, jer i danas imamo puno, previše umirovljenika ispod onog standarda koji je normalan za normalan i kvalitetan život. Mi to jako dobro svi znamo. Znamo kolika je prosječna mirovina. Znamo sve što nam se događalo u svim ovim desetljećima sa našim mirovinskim fondovima i da jednostavno nije napravljeno dovoljno da bi se tim ljudima u onoj zadnjoj fazi njihovog životnog puta omogućio kvalitetan i adekvatan život. I jednostavno ili su okrenuti prema tome da dođu pod stare dane što zna biti vrlo depresivna i psihotična situacija za te ljude na teret svoje djece, iako to je ljudski. Ili jednostavno ako nemaju nikoga da padnu debelo ispod onog sirotinjskog praga, a imamo i jako puno takvih lokalnih slučajeva gdje imamo prilike vidjeti kako teško ti ljudi nakon svojih ratnih karijera, nakon godina odricanja, nakon godina u kojima su gradili obitelji žive. Neka ovo bude taj jedan mali korak da počnemo vraćati umirovljenicima ponos. Ali to je doista jedan mali korak. Jer tako dugo dok ćemo imati tolike desetke tisuća umirovljenika ispod praga siromaštva nećemo moći reći da smo nešto napravili. Tako dugo dok oni neće moći primati adekvatnu zdravstvenu skrb, a imali smo to prilike vidjeti i prije corone, a poglavito u coroni, tako dugo nećemo moći reći da smo uspjeli i da smo omogućili tim ljudima kvalitetan i adekvatan život. Ali isto tako, tako dugo dok im nećemo moći omogućiti adekvatnu skrb o njima nećemo moći reći da im vraćamo onaj dug koji imamo prema njima kao društvo. To se nekad iz ove sabornice ne vidi, kolega Hrelja to jako dobro zna koliko mi imamo po našim Županijama i županijskim središtima problema sa kapacitetima i mjestima u institucionalnim oblicima domova za umirovljenike, za stare i nemoćne. Malo toga je pod brigom države i županije, puno toga se prebacilo na privatnike, a još više toga se nažalost prebacilo u neke doista dubiozne okolnosti, imali ste nedaleko Koprivnice, u našoj okolici i proboj Corone, pa samo saznali da je tamo smjelo biti 20 ljudi, a bilo je 50, da sad ne citiram sve što se u tom slučaju dogodilo. I tu će isto tako trebati puno jači impuls države i puno jači pokazatelj da nam je doista stalno do naših umirovljenika. Isto tako, svatko od nas si može postaviti pitanje da li možemo očekivati nešto o čemu se jako puno priča, što je u Europskoj uniji već krenulo u opticaj puno prije nego kod nas, a to je ugradnja liftova u stambene zgrade. Mi imamo u Hrvatskoj jako puno više stambenih zgrada na više katova, gdje nemamo liftove, a navodno europski novci stoje, jer mi se sami nismo u stanju ustrojiti, organizirati i povući europska sredstva za te liftove. Pa to je isto jedna od mjera koja bi jako puno značila našim umirovljenicima. I pred kraj želim samo reći, podržat ćemo ovo, ali nadamo se da to što danas raspravljamo i što će biti na glasanju, neće ići na način da ćemo sad ispravljati povijesne nepravde prema umirovljenicima, koji su to zaslužili da se ispravi, na način da ćemo uzeti nekom drugom, mladim ljudima. Jer ovih dana je pušten, da li slučajno, da li namjerno, da li je netko namjerno pustio spin pa da vidi reakciju ili je to već spremno pa se samo malo zagrijava javnost da se ispucaju svi koji misle, nekakav prvi inicijalni draft zdravstvene reforme, reforme Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, gdje, ako će to biti točno, ne znamo kojim putem će krenuti naše zdravstvo, a to će se isto onda slomiti na kraju na umirovljenicima, kao što ni ne znamo koju ćemo mi to demografsku politiku imati, ako nikome iz tog dokumenta nije jasno na koji način i na teret koga će trudnice ići za početak na bolovanje, čuvanje trudnoće i nakon toga na porodiljni. Pa da li to demografska mjera i da li dovoljno vodimo računa o tome da jednostavno u nečemu što sad želimo riješiti, riješit ćemo, negdje drugdje nestane dovoljno sredstava, jer tada nismo napravili ništa. Kolega Hrelja čestitam na ostvarenom cilju, žao mi je do tog puta ste morali preći u vladajuću većinu, mi ćemo za ovaj Zakon glasati, to se inače poklapa sa rebalansom proračuna, proračunom, pa vam možemo odmah sad reći da ćemo vas i u budućim godinama uvijek prije rebalansa i proračuna podržati u svemu novome što ćete uspjeti isposlovati za umirovljenike, kad već to nije moguće iz oporbe.

Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predlagatelju gospodine Hrelja, poštovani državni tajniče Dulibiću, poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Kao što sam već rekla, ovaj Zakon ima svega dva članka, ali vrlo značajna i bitna. Zbog toga što je cilj ovog Zakona veća socijalna sigurnost naših sugrađana koji imaju manje, te zdravstvena zaštita posebno osjetljive skupine osiguranika.

Odmah u početku valja naglasiti da to nisu isključivo i samo korisnici mirovina, odnosno umirovljenici, ali jesu i umirovljenici. Kad pogledamo u analizu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, analizu broja polica dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret Državnog proračuna, onda vidimo da je u sveukupnom broju aktivnih polica na teret državnog proračuna u 2018. godini broj umirovljenika bio 28%, u 19. godini 30%, a u 20. godini 31% Dakle, predloženim promjenama obuhvaćaju se sve kategorije osiguranika, sve dobne skupine, točnije, a ne samo umirovljenici. Zadnji podaci govore da smo u 2020. godini imali oko 290 tisuća aktivnih polica na teret Državnoga proračuna. Dakle, i ovim Zakonom predlaže se podizanje prihodovnog cenzusa, odnosno ukupnog mjesečnog prihoda i to sa 1563 kuna na 2000 kuna, dok se za osiguranika samca predlaže povećanje tog cenzusa sa 2000 kuna na 2500 kuna mjesečno i to je itekako značajno povećanje. Time će se, pretpostavlja se, obuhvatiti oko 120 tisuća novih korisnika i pretpostavka je da će broj polica na teret Državnoga proračuna biti sveukupno oko 400 tisuća. Sredstva za osiguravanje provođenja ovoga Zakona, su, kao što je već i rečeno, oko 100 milijuna kuna godišnje. Kad govorimo o prihodovnom cenzusu, onda valja posebno naglasiti da on nije povećavan od 2008. do svibnja 2020. godine, kada je to zaista učinjeno, a sada će nakon stupanja na snagu ovoga Zakona to povećanje biti još znatnije i značajnije, što svakako pozdravljam. Ono što je dobro, jest da je zakonskim izmjenama iz 2020. godine propisano da se navedeni cenzus svake godine indeksira, odnosno usklađuje, do tada nije bilo tako. I to se indeksira sa promjenom prosječnog indeksa potrošačkih cijena i promjenama prosječne bruto plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj, čime je zaustavljen trend smanjenja broja polica na teret Državnoga proračuna. S obzirom da u širem kontekstu govorimo o osiguravanju socijalne sigurnosti, o solidarnosti, mislim da valja spomenuti da je u proteklom razdoblju ova Vlada isplatila i tzv. Covid dodatak u visini do 1.200 kuna i to za sve umirovljenike koji imaju penziju manju od 4.000 kuna. I taj tzv. Covid dodatak nikako nije ulazio u prihodovni cenzus, dakle niti je itko ostao bez besplatnog dopunskog osiguranja zbog isplate Covid dodatka, niti će upravo zbog toga što je to odlukom izuzeto. To primanje odlukom je izuzeto iz prihodovnog cenzusa. Također vlada je uvela i novi institut. Institut nacionalne mirovine, točnije nacionalne naknade za starije osobe, starije od 65 godina i to u visini od 800 kuna mjesečno za osobe koje nemaju minimalne uvjete za stjecanje mirovina, mirovine, a to je 65 godina života i minimalno 15 godina staža. Sve mirovine u mandatu vlade premijera Plenkovića i HDZ-a kao što sam danas već navela rasle su za 18% i to za milijun i 237 tisuća umirovljenika. A za umirovljenike koji primaju najnižu mirovinu one su rasle za više od 23% i dalje će rasti. Sustavna pomoć starijim osobama preko projekta Zaželi, mislim da to treba posebno naglasiti, dakle pomoć i podrška za naše starije i nemoćne, smijem li nastaviti potpredsjedniče malo me ometaju s ove strane, netko mi dobacuje pa vas molim da intervenirate. Hvala vam. Dakle, ponosna sam na projekt Zaželi, projekt kojima se, kojime se pomaže našima starijima i nemoćnima, njih je 79.000 što lokalnu samoupravu i korisnika košta nula kuna budući da su sredstva osigurana preko Europskog socijalnog fonda što je iznimno bitno za osobe koje su u riziku od socijalne isključenosti. Što se tiče samog siromaštva naglašavam da se stopa rizika od siromaštva smanjuje, ali koliko god je snižavali ona nikada neće biti dovoljno niska jer dok god postoji jedan siromašan i to je previše. Sa 20% stopa rizika od siromaštva pala je na 18% u 2020. godini, a ona se u principu povećava upravo u dobnim skupinama starije životne dobi, posebice u samačkim, samačkim kućanstvima, posebice kod žena s niskom razinom obrazovanja. Slažem se da postoje osobito opravdani razlozi za donošenje ovog zakonskog prijedloga po hitnom postupku zbog toga što govorimo o zaštiti posebno osjetljive skupine osiguranika, o većoj socijalnoj sigurnosti i o solidarnosti prema našim sugrađanima koji imaju manje. Također smatram da su društvena solidarnost, socijalna zaštita i podizanje razine socijalne sigurnosti naših građana koji imaju manje iznimno bitna i da je moramo u skladu s mogućnostima kontinuirano unaprjeđivati. U svakom slučaju Klub zastupnika HDZ-a podržat će ovaj zakon odnosno Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju s konačnim prijedlogom zakona. Zahvaljujem. Potpredsjednica Sabina Glasovac ima povredu Poslovnika. Gospodine potpredsjedniče kolegica Burić povrijedila je Članak 238. Poslovnika Hrvatskog sabora jer u 90% svoje rasprave uopće nije govorila o temi nego je tu izlistavala i čitala nekakve promidžbene pamflete Vlade RH. Konkretno uvrijedila je kolegu Hrelju jer oni pokazuju da o istom zakonu znači koji je kolega Hrelja predlagao prije 7 mjeseci ovdje, kojeg su s gnušanjem odbijali [[Upadica: Hvala lijepa.]] sada ga prihvaćaju samo zbog toga što je kolega Hrelja tada govorio iz pozicije [[Upadica: Hvala lijepa.]] opozicijskog zastupnika, a danas je podržao većinu [[Upadica: Nemojte više.]] odnosno ne danas nego prije nekoliko Pozorno sam slušao, jest da u jednom dijelu ne 90% kao što ste vi rekli, baš sam išao pozorno slušati od kad ste podigli palicu na dalje, kolegica Burić je govorila o ovom zakonu. Znači uzmimo 50%, da sad interveniramo s takvim prijavama neću dati ni vama povredu Poslovnika, ni gospođi Burić u ovom slučaju. Gospođa Burić je ipak govorila i o ovom zakonu, a vi ste digli palicu u trenutku kada to nije bio baš slučaj. Poštovani predsjedavajući, znači radi se o tome da je povrijeđen Članak 238., kolegica nije govorila o temi, vi niste reagirali. Nakon što smo mi digli palicu vi ste počeli slušati, ali prije toga 6 minuta nije bilo vezano za temu.

Gospodin Pavić i vi isto očete reći mišljenje? Hvala lijepa.

Ovo je treća opomena i vi znate što slijedi nakon treće opomene, oduzimanje riječi do kraja rasprave o ovoj temi normalno.

Odakle zastupnik Pavić Marko zna što nas vrijeđa?

Gospođa Glasovac. Članak 238. osjećam se uvrijeđeno, ali ono zdravo razumski zbog toga što vi isti tekst Zakona prije 7 mjeseci odbijate, samo zbog toga što ga … [[upadica, ne čuje se]] ne mora, kad završim, pročitajte Poslovnik. Ne hvala lijepa, uzeli ste mi vrijeme.

Gospodin Davorko Vidović govorit će ispred Kluba zastupnika socijaldemokrata. Molim vas, nemojmo se igrat sa time, mislim. Sve opomene su radi Poslovnika.

Prije godinu i pol dana, možda nešto i kraće, nešto duže, kolega Hrelja i ja smo slagali predizborni program uoči prošlogodišnjih izbora, u kojem smo kao jednu od najvažnijih stvari za naše siromašne građane, naše umirovljenike predložili upravo ono što imamo danas na dnevnom redu u Hrvatskom saboru. Kao što je on to radio u svojoj izbornoj jedinici, tako sam i ja u svojoj govorio kad dođemo u priliku da obnašamo vlast, ili ako ne budemo u prilici, kao oporba, zalagat ćemo se da se našim najsiromašnijim građanima podigne cenzus konačno, ne za 46 kuna, nego za ovaj iznos koji je sad predložen u ovom Zakonu, kako bismo osigurali, evo kao što je to kolega Hrelja izračunao, stotinjak ili 112 milijuna kuna u džepu naših umirovljenika, uglavnom umirovljenika, ali i drugih naših siromašnih građana. Dakle, ja sam to obećavao, obećavali smo svi mi koji smo bili u izborima, na ovoj strani, u ovoj grupaciji i zamislite sada da ja dođem i kažem ovdje ja za to neću glasati.

Kada bi se rukovodili takvom logikom, onda, a to je većinska logika i većinski način razmišljanja u ovom Saboru, nikada ni do čega korisnog za naše građane ne bi došli. Ja ne mogu i nisam se promijenio, niti kada je riječ o zakonu kojega predlaže kolega Hrelja, kojega ja svesrdno pozdravljam i za njega ćemo glasati. Ali vas molim na ovom primjeru, učinjeno je nešto što bi valjalo imati na umu i za neke druge zakone. Dogodilo se zapravo jedno veliko poniženje svih nas ovdje, i vas u poziciji i nas u opoziciji i državnoga tajnika koga nema, i Vlade, ponižavajuće je zapravo to, da bi se ovako nešto moglo realizirati, da su ljudi, gledao sam na sjednici Odbora gospodina Dulabića, kako tumači zašto ovaj Zakon treba prihvatiti, i koji je skrušeno i skromno priznao ono što sam govorio prije nekoliko mjeseci je bilo pogrešno. I vi ste dovedeni u situaciju, kolege, da ste zapravo poniženi na taj način, i da ovaj prijedlog ima isključivo vrijednost samo zato što ga predlaže član većine, a ne slušamo jedni druge. Priznat ću vam nešto i samokritično. Za ovom govornicom, prije nekih 20-tak godina sam se postidio, tek kasnije doduše, ne dok sam bio ovdje, braneći Zakon, ja mislim o zapošljavanju itd., kada sam kao ministar dobio amandman iz oporbe. Mislim da ga je gospođa Kosor Jadranka predložila. Jer se odbijaju oporbeni prijedlozi.

Radilo se o tome da se ne obvezuju trudnice da moraju prihvatiti posao dalje od 70 kilometara od svoga mjesta stanovanja. Zašto sam to odbio? Zbog te prakse koja vrijedi u ovom Parlamentu, i umjesto da imamo na umu stalno dobrobit ljudi, zbog kojih smo ovdje izabrani, mi smo si dozvolili da se dijeleći se na većinu, ne slušamo. Mi se ne slušamo. I nije više važno što se govori, nego je važno samo tko govori, a to nije produktivan način da se dođe do najboljih rješenja za naše građane. Dakle, kada je riječ o ovom našem prijedlogu zakona s kojim je izašao kolega Hrelja, ja mislim da će on dobit opću potporu, ja mislim da doista kao država koja kani i želi demonstrirati i pokazati svoju i socijalnu osjetljivost da je to najbolje neuplaćeni novac, najbolji manjak kojega može pretrpjeti mogu državne financije jer se uzima doista onima koji imaju najmanje. I time se zapravo pokazuje i smisao onoga što država treba činiti, a to je da bude potpora i da bude na neki način oslonac ljudima koji iz različitih razloga se nalaze u stanju nekakve socijalne ili neke druge ugroze. Ja bih volio da i u drugim zakonima koji imaju takvu vrstu učinaka razgovaramo konsenzualno, da se pri tome manje vrijeđamo, više slušamo i vjerujte nikome ne bi pala kapa s glave. Vlada ne bi bila manje uvjerljiva niti bi bila slab pokazala slabost kada bi prihvatila oporbeni nekakav zaključak. Ne, to bi bio dokaz snage. To bi bio dokaz ozbiljnosti da smo sposobni slušati i tražiti najbolja rješenja bez obzira od koga dolaze. Evo uz ispriku što sam možda i ja promašio malo temu inspiriran zapravo ovim Zakonom imao sam potrebu i ovo reći. Inače bi intervenirao. Gospodin Silvano Hrelja u ime predlagatelja 5 minuta. Izvolite. Ja bih se sada osvrnuo nakon izlaganja predstavnika klubova i rekao sljedeće. Da, potvrđujem ovo što je kolega Mišel rekao ovo je kap u moru svih problema umirovljenika. Ali nemojmo samo, ja nisam ovdje, jesam predstavnik umirovljenika ali ne samo za umirovljenike, nego za sve građane Republike Hrvatske, a siromašnih ima i izvan strukture umirovljenika. Dakle i zakon je za sve građane koji imaju prihode manje od ovih cenzusa. Da, da, da kolega Mišel, da liftovi su važna stvar. Da, hajmo svi zajedno hajmo kada se pozivamo kolega Vidović na … hajmo gurati svi zajedno i HDZ-e. Mislim gledajte, ja ovo guram dugo vremena. Pitanje liftova, skuplja potpise, stanari su davali. A odgovor zašto ovako, zašto na ovaj način. Ali oprostite niti ja koji imam 63 godine, niti oni na koje se ovo najviše odnosi nisam mogao čekati vrijeme kada će ekipa sa kojom sam ovaj put došao u Sabor usvojiti vlast. Ne, umirovljenici definitivno nemaju vremena za čekanje. Ja bih se možda i mogao strpiti i glumiti sa oproštenjem čovjeka koji lijepo priča priče i predlaže dobre zakone i od toga nema ništa. Da, kolegica Majda je rekla da je ovo doista značajno povećanje. Da, rijetko se kada događa neko povećanje neke zaštite ili nekog prihoda u iznosima 25 do 27% I kolega Vidović nismo samo za povećanje cenzusa. Agitirali smo i za očuvanje cijene police od 70 kuna i na kraju ću reći da je moja najveća želja da ovaj naš javni osiguravatelj koji je koncipiran na temelju solidarnosti među generacijama, solidarnosti zdravih i bolesnih na velikom broju osiguranika postane samostalni javni neprofitni osiguravatelj odnosno ustanova. To je moguće. To smo i mi u našem mandatu propustili jer je prijedlog bio na stolu. Ja vam govorim kako je bilo. Ali od 2011. do 2015. ne da nismo prihvatili niti jedan prijedlog ni zaključak HDZ-a, nismo niti Hrvatskih laburista stranke rada koji su nam svjetonadzorski puno bliskiji. Prema tome, to su stvari. Da ne duljim. Dakle što se tiče ovog Zakona najprije ide povećanje cenzusa. Biti će to cenzusi koji će najmanje trajati jer će ih usklađivanje koje slijedi u toku sljedećeg mjeseca povećati tako da mi je drago, neću reći da oba su pala, nego oba smo dobili. Dobili smo povećanje cenzusa i dobili smo usklađivanje.

Nakon usvajanja ovog Zakona kreće intenzivan rad na rješavanju problema obiteljskih mirovina. Dobrodošli sa svim vašim sugestijama i primjedbama. I ne manje važno. Jedinice lokalne samouprave neke su plaćale 50% cijene svojim umirovljenicima 50% cijene police dopunskog zdravstvenog osiguranja. Dakle i one su jedinice lokalne samouprave su na dobiti. Ja znam da je to radio Poreč, ja znam da je to radila Opatija.

Pa kolega Hrelja dotaknuli ste se liftova. Ja bih samo htjela podsjetiti istine radi bez da bilo kome dociram.

I u programskom razdoblju od 2013. do 2020. to nije bilo predviđeno i zbog toga se nije moglo iz tog operativnog programa financirati. Koliko ja znam vodi se dijalog sa nadležnim ministarstvom i zainteresiranim stranama, da se za sljedeće programsko razdoblje pronađe stavka, odnosno aktivnost kroz koju bi se takva u stvari pomoć našim građanima mogla financirati. Dakle, samo je stvar u tome da oni koji prigovaraju danas tad su bili na vlasti nisu to isprogramirali. ja sam tu da govorim istinu. Problem i mogućnost se pojavila nakon toga što je koalicijska naša Vlada mogla uopće zamisliti da će to biti, postojati kao mogućnost. Naravno da nije bila isprogramirana, naravno da nije bila planirana. Forsirali smo tada da se možda u reprogramu, replasiranju sredstava nešto napravi. Sada postoji, sada smo na pragu toga da li da dobijemo odgovor da li će se moći taj projekat financirati samostalno ili ne ili da li će to biti i dalje samo horizontalna mjera za obnovu fasada, odnosno za energetsku učinkovitost zgrada. Ja se nadam da ćemo konačno probiti tu jednu posebnu nišu da je moguće financirati samo ugradnju dizala.

Ja ću vam odgovoriti kineskom poslovicom nije bitno koje je boje mačka, ali bitno je da miševe lovi. Poštovani kolega Hrelja, evo bili smo članovi istoga kluba, prijatelji, prijatelji smo i danas ostali. Razgovarali smo puno o ovome prije nego ste i povukli ovaj potez. Tada sam vas podržao u vašem naumu ne zbog toga da ćete vi imati osobnu korist već zbog toga da ćete napraviti korist za mnoge umirovljenike, lijeve, desne, centar, ultra lijeve, ultra desne, znači za sve umirovljenike Republike Hrvatske. I bez obzira što su to neki shvatili kao možda političku trgovinu ja je tada nisam shvatio, ne shvaćam je ni danas. Imate i danas moju podršku ukoliko će sve biti realizirano kao što ste dogovorili. Znači svi umirovljenici će imati korist i mislim da bi svi trebali podržati prijedlog gdje će svi imati korist.

Samo moram reći da ne postoji više tako poteza širokog zahvata za sve umirovljenike. Postoje određene strukture, ovo su najsiromašniji iz zdravstvenog sustava i dostupnost zdravstvene zaštite. A ono što ćemo raditi u mirovinskom odnosi se ipak na veliki broj ljudi. To je cirka 220 000 obiteljskih mirovina. Dakle, nije sve ali su oni isto tako koji su najviše ugroženi i čije su mirovine, dakle zbog obiteljske uplate, zbog uplate mirovine od strane bračnih partnera najviše obezvrijeđene i to želimo ispraviti. Hvala lijepo na podršci. Kolega Hrelja, ja vas cijenim. Podržavala sam ovaj zakon kao i kolege i prije sedam mjeseci, podržavam i danas ali vam ne čestitam. Ne čestitam vam zato što smatram da niste trebali pristati na ovu igru. Rekli ste umirovljenici su predugo čekali. Jesu. A zašto su čekali? Zato što ste vi bili opozicijski zastupnik. A danas više ne čekaju. Ne zato što mu je stalo do vaše ruke. I zato smatram da je ovo pogrešan put, da ne treba pristajati na takvu igru, jer ćete vi, on će time što treba vašu ruku prihvatiti jedan dobar razlog ali ucjenom će od vas tražiti jedan dobar zakon. U tome je problem, ne u sadržaju vašeg zakona, nikad nije bio. Ali u igri i pravilima koje postavlja ova Vlada i gdje uvjetuje neke stvari podrškom većini.

Zahvaljujem. Bez obzira što vi nećete opravdati niti nećete čestitati mi ćemo i dalje ostati prijatelji i razgovarat ćemo o svim mogućim problemima koji tište hrvatske građane. Ja samo želim reći da sam mogao stajati i lijepo pričati i ne napraviti ništa, a ljudi nemaju vremena čekati. Imali smo puno prostora, nismo dovoljno stvari riješili. Ja ne želim obračunavati sa vremenom koje je prošlo, ali je činjenica da smo i mi mogli više. I gospodin Plenković može više razumjeti. Uvijek se može više. Ovo je model na koji želim riješiti problem. I vi i ja ćemo i dalje razgovarati vrlo pošteno i iskreno kao i do sada. Ma ja bih samo htjela reći poštovani kolega, dakle nemojmo se zavaravati ovo jest primjer političke trgovine. Političku trgovinu uvijek ljudi koji ovako preskaču s jedne strane na drugu objašnjavaju sa nekakvom koristi za određenu skupinu ljudi.

I uvijek sa nekakvom nečijom dobrobiti se ta politička trgovina objašnjava. Imali smo primjer Kaznenog zakona koji nisu htjeli prihvatiti iako je SDP predlagao, imamo sad primjer vaš kojega nisu prihvatiti samo jer je postojala razlika od ne znam metar i po, sjedili ste na ovoj strani, sada sjedite na drugoj. Evo, koji je razlog zašto vi mislite zašto nisu prihvatili kad ste sjedili ovdje s ove strane zašto zakon nije prihvaćen iako niste mijenjali ni jednu rečenicu u tom zakonu. To je bilo drugačije riješeno u prijedlogu koji smo raspravili pred nešto više od 7, od 7 mjeseci. Ja mogu vama samo reći da vi možete određene poteze, političke poteze u ovom domu tumačiti na način koji hoćete, ali samo vam želim reći da ja i ovdje igram otvorenih karata. Tko ne vjeruje nek provjeri, a tko vjeruje drago mi da ima povjerenja u mene. Ja sam ovdje 18 godina i prošao sam svakakvih ovdje situacija. Znam isto tako da jedan broj naših kolega nikad nije obrazložio javnosti zašto je napravio neki potez. Novinari su isti dan kad sam potpisao sporazum sa predsjednikom vlade dobili [[Upadica: Hvala.]] papire. Hvala gospodine potpredsjedniče. Da, bilo bi dobro da bude više političkog dijaloga da se konstruktivni prijedlozi bez obzira s koje strane dolazili prihvaćali. Činjenica bio sam i ja oporbeni zastupnik, sjećam se i amandmana koji su na odboru tada pohvaljeni, a kasnije su odbijeni. I to je činjenica. Želimo promijeniti tu činjenicu mislim da bi bilo dobro, ali to je trenutno tako i nemojmo biti Farizeji ako želimo to mijenjati moramo se i malo drugačije ponašati. Što bi bilo kad bi npr. glasovali protiv mišljenja vlade odmah bi čak i iz oporbe rekli idu rušiti vladu, ima disidenata i takvih situacija. Dakle, cijelo društvo ne samo čak i političke stranke moraju promijeniti način ponašanja ako želimo doći do tog stupnja demokracije. Je, ovo je šira tema i siguran sam da bi se svi ovdje složili da bi trebalo drugačije. Za postići to drugačije sigurno bi trebalo puno više razgovora i puno više uvažavanja, a puno manje ega kao samo sam ja u pravu. Do tada ja s obzirom da sam na neki način odlučio da je ovo zalazak moje političke karijere želim neke stvari kojima se mučim sve ove godine i koje želim riješiti, ne za sebe, nego za ljude koji to zaslužuju, čija su primanja ili obezvrijeđena ili niska ili nisu na neki način izbjegavalo se do sada riješiti taj problem, da te probleme riješim. Ja ću tako nastaviti i o tome ću pred vama ovdje govoriti čistog obraza i sa puno, puno strasti.

Gospodin Miro Bulj ima sada svoju raspravu, gdje je, a tu ste, izvolite.

Niste vidjeli. Hvala lijepo. Kao što sam i reka u ime kluba, ponovit ću opet da umirovljenici u Hrvatskoj naravno su socijalno ugrožena skupina većina i ovakav prijedlog kojega sam potpisao dok je gospodin Hrelja bio oporba i potpisao sam ga sad dok je bio, sad je većina. Mene je ovaj inicijativa zaista plemenita, sam prijedlog kojega ćemo moći to podržati svi jer nema niti jedan razlog, ponukala da se pitam da li je mišljenje vlade u tako kratkom vremenu promijenjeno i nikako da odgovori državni tajnik. Šta je se dogodilo kod mišljenja? Ne samo da odgovori nego ga i nema ovdje, odgovorit će jednog dana. E a zato imamo ovdje većinu i tada je ta većina replikama ovdje branila, evo ministrica bivša sad zastupnica Murganić, evo sad kolege i kolegice su tada branili temeljito da nije još vrijeme za to, da još nije snig pa, a nije falilo ruku tada vjerojatno i to je ključno pitanje. Prijedlog da, ja sam ga potpisao i tada i sada. I baš me zanima odgovor ima li evo odgovor koji, šta se dogodilo.

Zbog čega prije nekoliko vremena je to bilo neprihvatljivo većini i to ste branili ovde to je bila svađa do bola. A sada jedanput empatija prema umirovljenicima. E sada se postavlja pitanje. Ja nemam nikakav problem da podržim ovo bez obzira što je sada gospodin Silvano Hrelja u većini, ali mišljenje Vlade me zanima.

Kao što sam rekao najveći problem nerazvijenih područja ruralnih, rubnih područja je taj što nemamo organizirani javni prijevoz. To sam spomenuo ili Gorski Kotar, ili Slavonija, ili moja Zagora, Lika ta područja nemaju organizirani javni prijevoz, a vidimo da je u posljednjih 10 godina iselilo 270 tisuća ljudi iz Hrvatske. To je 5%, a jedino je porast, jedini porast je u Zagrebu rapidan. Imamo još u nekim dijelovima Hrvatske porast, ali u ovim rubnim dijelovima su mladi otišli, stari su ostali i naravno da su to nerentabilne linije. I tu su ostali uglavnom stari ljudi i ako mi i sa lokalne i tj. imamo čak je donesen zakon gdje mogu se sufinancirati te linije županijske linije nerentabilne.

Znači to su ta područja rubna gdje malo tko dolazi. Sisačko-moslavačka županija to su rubna područja gdje zdravstvene usluge nisu jednake kao u Zagrebu. I u Zagrebu je problem. Ali ako nema organizirani javni prijevoz a mladi su otišli na žalost trebamo raditi da se vrate, ako nema prijevoz on nema zdravstvenu uslugu.

Dakle, veliki broj linija nije financijski isplativ i zbog toga se te linije ne organiziraju. I naši siromašni stanovnici sa rubova županije najviše govorim o onom ličkom dijelu Gračac, jer ipak je nekako na otocima drugačija situacija, oni moraju manipulatorske užasno velike troškove nekakvih taksija koji nisu regulirani. Ova država ne pokušava uvesti reda ni u neke takve jednostavne stvari koje bi trebalo. Imate li vi neki prijedlog koji bismo mi mogli podržati pa da to ide na Vladu, pa da se onda i to riješi.

On je uočen.

Međutim, imamo iz EU sredstava po europskim direktivama pravo, imamo određena sredstva koja se decentraliziraju prema županijama koje daju linije to je za financiranje ili sufinanciranje neisplativih linija. Znači to su linije koje nisu rentabilne gdje poduzetnik nema pravo, a ja sam kao lokalni sada čelnik tu liniju financirao.

Nemate više replika.

Poštovani potpredsjedniče, uvaženi predlagatelju, uvažene kolegice i kolege. Dakle, ovo je ovaj cenzus za dopunsko osiguranje odnosit će se na 120 tisuća naših građana i to ne bilo kakvih građana, nego građana koji su doista financijski ugroženi i mislim da je to jedna stvarno hvale vrijedna inicijativa, i da je to dobra stvar i drago mi je da će se ona podržati. Silvano Hrelja je rekao da je on ovaj zakon u proceduru uputio 4 puta s time što se 3 puta provela rasprava.

Prema broju građana koje zahvaća, pa meni se ne čini da se radi o nekakvoj pretjeranoj cijeni. Jer dakle u prijašnjim raspravama upravo nam se to konstantno navodilo velika cijena, preveliki trošak, država to ne može podnijeti. Oko 600 000 umirovljenika živi ispod praga siromaštva. I sasvim sigurno da ovih 840 kuna na godišnjoj razini nije beznačajna količina novca. Hvalite se da smo smanjili stopu siromaštva sa 20 na 18%, a meni to zaista izgleda strašno puno. Sama radim na psihijatriji i na žalost naši pacijenti ako budu solidne imovinske situacije, vremenom se to zbog razine njihove bolesti promijeni. Ono što mene muči, dakle u svemu ovome kakvu mi poruku šaljemo našim građanima ako zakon sa gotovo istim sadržajima za koje sam ja osobno mislim čak i potpisala i glasala i sve što je trebalo prije 7 mjeseci ne prođe, a odjedanputa sada mi imamo sa desne strane što se meni sviđa, jako je lijepo vas slušati dok govorite kako je to dobro, kako je to pozitivno, imamo jednu veliku podršku. I onda se mi čudimo šaljući ovakve poruke našim građanima da Sabor ima tako je nismo ocijenjen kada nas građani procjenjuju na skalama. Svejedno, za ovo ću sasvim sigurno glasati, ovo je dobro i pomoći će 120 000 građana, smanjit će im godišnji trošak od 840 kuna. Gospodin Pavić. Poštovana zastupnice, evo čuli smo već ranije gospodin Hrelja je taj prijedlog zakona već ranije razradio sa našim kolegom Davorkom Vidovićem kad su radili program naše koalicije. I bio je na dnevnom redu prije 7 mjeseci. Međutim, bilo je toliko argumenata od strane većine protiv tog zakona, da je na kraju taj zakon i odbijen. Danas 7 mjeseci nakon toga vidimo hvale, pohvale za taj zakon. Ja bih vas molio s obzirom da je to vaš resor da mi pomognete koji su se to uvjeti promijenili u tih 7 mjeseci, koje smo mi to zakone promijenili, koje su to direktive u međuvremenu implementirane u naše zakone da je sad taj zakon dobar a prije 7 mjeseci nije bio dobar. U principu ništa se nije promijenilo ni zakon, ni direktive. Prigovor na odboru je bio najveći veliki financijski trošak. E sad, ja se na žalost ne sjećam koja cifra je bila u pitanju. Vi se sjećate?

Sam predlagatelj Hrelja će vam replicirati. Dakle, tada je sporno bilo velik trošak jer je procijenjena vrijednost bila 150 milijuna kuna. Međutim, kasnije i pitanje isplate covid dodatka i svega ostalog nas je na neki način reducira ovu brojku troška zbog toga što mi ne poznajemo u socijalnoj sferi koliko ljudi žive u zajedničkom domaćinstvu, koliko ne. Ako čitamo čistu statistiku, onda je to još puno strašnije nego što u stvari je da bi se moglo precizno izračunati trošak. Drugo što sam htio replicirati pitanje je zbog čega je Sabor loše ocijenjen, da li zbog nedostatka rezultata. Ovo je put do rezultata ili je loše ocijenjen zbog naših ega gdje dokazujemo tko je ljepši i pametniji. A kolega Pavić je pogrešno shvatio nismo Davorko i ja pisali ovaj zakon, nego smo pisali predizborne poruke za naše građane. Da, znači sad ponovo otvaramo jednu novu temu zbog kojeg smo razloga tako loše ocijenjeni. Pa meni se osobno čini da je složeno, da je to jedna kompilacija, da građani imaju strašno velika očekivanja na nas, da mi ne odrađujemo onaj posao koji oni žele da mi napravimo. Oni žele, svaka skupina ima svoje probleme. Nisu dakle sve grupacije građana u jednakim problemima. I naravno najagresivniji, najsnažniji i najuporniji uvijek nekako uspiju svoj problem prezentirati. A većina ljudi će se povući i naći će se u svojoj problematičnoj tišini sam, ostavljen, zaboravljen, star, umoran, bolestan i puno toga na žalost ljude zaustavi u onome što oni žele raditi. Da, mi smo tu da bismo odgovorili potrebama naroda. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, uvažena zastupnice. Stvarno je malo i ružno u ovaj kasni sat slušati način na koji se želi uvaženog zastupnika Hrelju prozvati za nekakvu političku trgovinu, za nekakvu nedosljednost. Mislim da to nije pošteno prema njemu kao čovjeku koji je cijeli svoj život posvetio jednoj skupini hrvatskih građana, to su hrvatski umirovljenici. I stvarno će njih 120 000 imati benefite od ovoga, a mi čovjeka ovdje želimo prikazati nekakvim veleizdajnikom. On bi to bio da je promijenio svoje stavove, pa da se politički prodao da izigra te ljude, ali on je došao ovdje podržati tehnički ovo, pomoći ljudima.

Pa nigdje ja nisam imala osjećaj da sam izgovorila to da je ovo politička trgovina. Ja se baš ne sjećam da sam to rekla, ja sam rekla nešto drugo.

Gledajte, mislim da je ovo odličan zakon i drago mi je što ćemo ga svi podržati. To je negdje sukus moje rasprave i to je ono što sam ja doista željela reći. Hvala lijepo poštovana kolegice Sabljar. U vašoj pojedinačnoj raspravi, ovdje ste dakle manje o zakonu, dakle više govorili o izmjenama nekakvih stavova u roku od godinu dana pa da je to isto jedan od razloga zbog kojih građani imaju slabije povjerenje u ovu instituciju, odnosno da slabije ocjenjuju rad Sabora u konačnici saborskih zastupnika. Ali to vam je vrlo slično kada te vi, dakle na parlamentarnim izborima ušli na listi Socijaldemokratske partije, a onda nakon godinu dana promijenili mišljenje i izašli iz tog kluba. Znate to vam je u istoj domeni kao kad se izmijeni, dakle stav vladajućih u odnosu na predloženi zakon. Dakle, nisam ja izašla iz SDP-a. Ja sam regularno na svim izborima unutarstranačkim unutar svoje županije relativno dobre rezultate ostvarivala unutar stranačkim izborima, sa lokalnima bolje nego što su moje kolege sada ali nije baš bilo zamjetno. Dakle, prvo su me smijenili sa predsjednice županijske organizacije.

Dakle, kolege i kolegice ne žele moje društvo i to je u redu, imaju pravo na to. Hvala lijepa. Zahvalio sam se jednom zastupniku, neću reći kojem koji je ispravno digao povredu Poslovnika jer smo totalno išli izvan teme. Hvala gospodinu Glavaševiću. Hvala gospodin Bulj. Gospođa Grozdana Perić će imati pojedinačnu raspravu. Odustala je, ispričavam se. Na displeju nije bila odustala. Dobro. Izvolite.

Relevantan je kad se glasuju drugi zakoni radi dobivanja nekih mrvica. To se može i tako protumačiti, ali neću o tome. Ja zakon čitam i gledam šta se zbiva, a to je da s jednom pravdom radimo drugu nepravdu. Zašto radimo nepravdu? I ono što je moje pitanje, dakle ako imamo taj dio koji je vezan za amandman odbora, a to je da zakon neće stupiti na snagu niti sutra, nego prekosutra čemu žurba. Čemu prvo, zašto ne bi bilo prvog i drugog čitanja? A reći ću vam zašto? Da bi ga poboljšali. Ako ga nećeš prihvatiti, a kako sam dio oporbe onda ga vjerojatno neće prihvatiti, onda ga neću ni pisati. A sad ću vam reći u čemu je suština mog amandmana koga neću dati zato što ovo neće imati dva čitanja da taj propis poboljšamo.

Jesmo.

Tako je bilo i do sada u starom zakonu. Zbog jedne kune ja sada imam manju mirovinu jer moram platiti dopunsko osiguranje od onoga kog je država oslobodila. I to je nepravedno. Iz dva čitanja smo to mogli popraviti. Može se popraviti. Jednostavno se kaže, jednostavno se formulira da plaćanje doprinosa ide do određene granice, a da razliku se eventualno plaća do 2570 kuna. Vrlo jednostavno. A treba samo napisati, nisam pisao, jer ako je u dva čitanja što ću pisati kada ovako dođe s brda, s dola. Tako da ne znam kako ću glasati, jer nepravedno je a može se poboljšati. Moglo se poboljšati kroz dva čitanja, moglo se napraviti i više i bolje. Uvijek se može napraviti više i bolje. Ali vidim koliko god moj prijatelj Silvano prešao na drugu stranu zato što sam ja na ovoj strani ne bi prihvatio moj amandman tako mi je barem rekao. Pa neka se demantira bit će mi čast.

Inače ja sam bio saborski zastupnik većine ovdje sam sjedio i nisam glasao za proračun zato što nisu meni, ja kao većina dao sam dva amandmana Zagori nisu mi prihvatili i glasao sam protiv proračuna, a bio sam dio većine. Evo, čisto da je bilo nekakvih presedana, tako da Silvano Hrelja je mogao prihvatiti vaš prijedlog ili amandman koji ste dali i vjerojatno bi on to i prihvatio da je dan amandman. Izvolite odgovor. Pa moj odgovor je to, ne znam čemu žurba. Kažem, to je moglo zbilja ići u dva čitanja i onda bi se mogli još pažljivije posvetiti i ovome i drugome. Vi imate i neke druge situacije, pa ću sada malo izaći van iz teme. Da li vi znate da oslobađanje od pretplate koje traže hrvatski umirovljenici njima to pravo je bilo odbijeno zato što se tvrdi da primaju inozemnu mirovinu iako ju ne primaju, nego su samo podnijeli zahtjev za mirovinu po međunarodnom režimu i onda se traži od stranih ino-osiguravatelja da daju potvrdu da ne primaju mirovinu? Hoćemo o tome?

Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa evo na kraju današnjeg izlaganja možemo reći da smo čuli i predlagatelja, i predstavnika Vlade našeg državnog tajnika, čuli smo razmišljanja klubova zastupnika, čuli smo poziciju, opoziciju. Na žalost čuli smo previše politiziranja i moraliziranja. Ali mislim da će krajnji sud o pozitivnim rezultatima današnje rasprave odnosno skorošnjeg izglasavanja ovoga Zakona da će sud dati oni koji će biti korisnici upravo ovoga Zakona, a čuli smo da će ih biti 120 novoobuhvaćenih i ukupno 420 tisuća onih koji će koristiti upravo ono što Vlada Republike Hrvatske donese a to je donošenjem ovoga Zakona to je besplatna polica dopunskog osiguranja.

Također ono što treba reći da je osiguran potpuni iznos sredstava i rebalansom proračuna u iznosu od 16,8 milijuna kuna, ali oko 101 milijun kuna za 2022. i 2023. godinu. Ono što je izuzetno dobro, a to je da evo bez obzira na razna razmišljanja i poglede vezano uz predlagatelja prije svega, a ne predloženi zakon da ćemo ipak kao većina pripomoći svima onima koji su potrebiti a to su naši najsiromašniji građana. Pa prema tome evo zahvaljujem i svima na raspravi.

Svi se slažemo s time, ali nije baš tema, ali slažemo se s time.

Poštovane kolegice i kolege hitni postupak po proceduri Hrvatskoga sabora nije zbrda-zdola. Zato da se poveća cenzus i da se do 30. studenoga izvrši usklađivanje tog cenzusa. Jer po Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju jednom godišnje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je obavezan uskladiti ove cenzuse sa porastom troškova života odnosno porastom plaća u odnosu 70, 30 ili najmanje 50, 50. Dakle, koristim priliku u svom završnom govoru da zahvalim svim kolegicama i kolegama koji su sudjelovali u ovoj raspravi na i konstruktivnim kritikama, i lijepim riječima, i bockanjima i svemu onome što je bilo u ovoj raspravi sve je to u redu, sve je to među nama jer je to na jednoj vrlo tolerantnoj razini.

Zahvaljujem svim stranačkim kolegama koji su se sa mnom borili za očuvanje javnog osiguravatelja i povećanje cenzusa te bili protiv poskupljenja police dopunskog zdravstvenog osiguranja od 2016. do danas. Da, skupljali smo potpise podrške građana na trgovima diljem lijepe naše po hladnom vremenu 2016. godine i hladnom jesenjem vremenu 2019. godine. Da, to su radili predstavnici najstarijih građana Hrvatske i to je vrijedilo i to zavrjeđuje svako poštovanje. Svima njima, a posebno kolegi Marku Lotaru koji je 2016. godine na potezu pothodnika Glavnog kolodvora skupio 4 tisuće 380 potpisa posvećujem ovaj Zakon i ovaj lijepi rezultat u zaštiti najsiromašnijih građana Hrvatske, a naročito umirovljenika. Hvala i vama. Poštovani kolega evo zbog javnosti koji je bacio na neki način u svojoj raspravi presudni naš kolega Fabijanić hajmo reći „bubu u uho“ odnosno otvoren upitnik. Kako je moguće, možda vi znate jer se obraćao vama zbog eventualnog amandmana učiniti takav cenzus da bilo koji umirovljenik ili građanin koji je sa svojim prihodima iznad tog cenzusa ipak bude obuhvaćen ovim dopunskim osiguranjem? Kako je to moguće ako se i poveća uvijek će biti netko tko će biti iznad toga i na neki način će osjećati nepravdu? Tim više ako je taj financijski iznos mali, iznos mali nekakvih par kuna. Dakle, to je dosta intrigantno. Ako postoji mogućnost da li vi to znate? Po pitanju cenzusa ne znam više od vas koja se isto tako dugo bavite sa tim raznim cenzusima u socijali. Ali ako kolega Fabijanić napravi jedan takav i patentira takav fleksibilni cenzus ja ću biti prvi zagovornik da se takav cenzus ubuduće ugrađuje u sve zakone. Ne samo ovaj. Sve gdje god postoji prekoračenje cenzusa.

Zbog čega? Zbog čega je promijenjeno mišljenje? Možete li vi dati zbog čega je došla ta promjena nagla? Jel' isti, čovjek koji je blatio vaš prijedlog tada, omalovažavao vaš trud, sada ga brani objeručke? Hvala da smo suglasni da je to najvažnije da ovo prođe, a ovo ja vas molim znate Poslovnik, znate proceduru. Postavite zastupničko pisano pitanje predsjedniku Vlade pa će vam možda odgovoriti. Uvaženi kolega Hrelja vi ste danas pokazali kakva je uloga saborskog zastupnika. Vi ste danas sa svojim odgovorima i predstavljanjima se oduprijeli populističkom načinu djelovanja koje je na žalost sve prisutnije u ovome svetome domu. I unatoč opaskama, prigovorima i optužbama od strane oporbe vi ste nastavili biti dostojanstveni i kako ste sami rekli boriti se za interese onih kojima odgovarate, onima koji su najpotrebniji u hrvatskome društvu. Ja kao zastupnik 1. saziva Sabora onoga 90. – 92. iz tih dana ponosa i slave sam s užitkom slušao danas vaše branjenje ove teze, vaš trud za ovaj zakon i na tome vam iskreno zahvaljujem.

Gospodin Miro Bulj povreda Poslovnika. Ja sam digao kada je kolega Opara govorio o povredi Poslovnika članak 238. Svojim ponašanjem vrijeđa druge zastupnike. Ja mislim da je zakon dobar. Ali i prije pola godine je bio dobar i tada sam ga potpisao i sada kada je evo gospodin Hrelja u većini. Vi ste tada iz tih klupa napadali ovaj prijedlog od A do Ž i to je problem. Bitno je da prođe prijedlog.

Kao što vi dobro znate i gledajući displej kalkulirate. Gospođa Marijana Petir. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Hrelja mislim da trebate biti zadovoljni jer postoji opći konsenzus oko prihvaćanja ovog Zakona koji je važan za naše građane slabijeg imovnog stanja i sav taj trud koji je godinama ustvari ulagan se isplatio. Ja ću samo povući paralelu. Godinama radim na izmjenama Zakona o trgovini. 2003. su prihvaćene kako bi se osiguralo zaposlenima dostojanstveno radno vrijeme i slobodna nedjelja. Ali je Ustavni sud ponovno stavio van snage i sad smo u pripremama treće sreće, pa se nadam da ćemo isto imati takav konsenzus u Hrvatskom saboru kako bi našim trgovcima, a većinom su žene trgovkinje osigurali slobodnu nedjelju i dostojanstveno radno vrijeme. Citirao bih jednog našeg kolegu zastupnika za svoje stavove za koje smatramo da su ispravni. Ako treba vrijedi i izgoriti, dakle treba biti uporan i nastojati realizirati ono što smatrate ispravnim i što smatrate da je obaveza nas kao saborskih zastupnika.

Nemate više replika? Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. I sada poštovane zastupnice i zastupnici temeljem članka 247.

Imate li nešto protiv? Izvolite. Hvala lijepo. Od vode je vrlo bitan Zakon o poljoprivrednom zemljištu i trebalo bi odvojeno raspravljati, jer pesticidi o poljoprivrednom zemljištu to spojiti je nespojivo. 700 000 ha je neobrađenog poljoprivrednog zemljišta i mi moramo zbog samodostatnosti puno ozbiljnije raspravljati i vrijeme i način, a ne miješati pesticide sa poljoprivrednim zemljištem koje je na žalost u Hrvatskoj neobrađeno. Vi ste dali mišljenje samo. Ne? Ako se netko usprotivi ja moram dati na glasanje prisutnih tko je za da imamo objedinjenu raspravu? Tko je za? Ne moramo brojati. Većina je za. Idemo na objedinjenu raspravu. Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Poslovnika Hrvatskog sabora prigodom rasprave o ovim točkama dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, za poljoprivredu i za zaštitu okoliša i prirode. Sa nama je predstavnica predlagatelja ministrica poljoprivrede gospođa Marija Vučković. … [[Upadica Bukarica, ne čuje se.]] A dobro. Oprostite. Izvolite. Zahvaljujem. Tražim stanku, tražim 10 minuta u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta kako bi još jednom dobili priliku ukazati na važnost ovog zakona, jer ovim zakonom zapravo kreiramo budućnost hrvatskog sela jednako onako kako smo prije desetak i više godina odlučili zakonom o zemljištu potjerati mnoge mlade ljude iz Hrvatske. Kako se to ne bi dogodilo smatram da ova rasprava treba biti duga, dovoljno duga, kvalitetna, jasna, nedvosmislena i da trebamo otkloniti sve one sumnje koje se javljaju na terenu. Zahvaljujem.

Izvolite i predstavite zakon.

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjene gospođe saborske zastupnice i gospodo saborski zastupnici. Trenutno je na snazi Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je usvojen 2018. godine, koji je na snazi od 2018. godine, te je doživio dvije manje promjene 2018. i 2019. godine. Ove izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu predlažu se u cilju administrativnog rasterećenja kako bi se što veće površine poljoprivrednog zemljišta u što kraćem roku stavile u funkciju poljoprivredne proizvodnje, također kako bi se politika dodjele poljoprivrednog zemljišta u cijelosti uskladila sa Strategijom poljoprivrede 2030. godine koja je upućena nedavno Hrvatskom saboru. Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je na snazi mijenja se kako bi uočene potrebe za pojednostavljenjem se i realizirale, kako bi se postupci raspolaganja poljoprivrednim zemljištem ubrzali, skratili, kako bi se uklonili određeni problemi koji usporavaju provedbu zakona, a kako bi se otklonile određene dvojbe koje se odnose na odnos između određivanja maksimalne površine za zakup, na tretman dosadašnjeg posjednika koji je bio dobar gospodar i kako bi se prilagodili sektorski kriteriji uočenim strateškim potrebama hrvatske poljoprivrede, razvoja ruralnog prostora. Za provedbu zakona predviđa se uspostaviti i razviti programsko rješenje za prijavu na javni natječaj za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta, za obradu i za automatsko rangiranje.

Propisuje se da Ministarstvo poljoprivrede preuzima raspolaganje poljoprivrednim zemljištem kao i sredstva od raspolaganja ako jedinice lokalne samouprave ne donesu program raspolaganja u roku od 3 mjeseca od stupanja zakona na snagu odnosno ukoliko ne objave natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u roku od 3 mjeseca od dobivanja suglasnosti na program raspolaganja. Uređuje se također način utvrđivanja maksimalne površine za zakup koji se više ne utvrđuje kao obveza u okviru programa raspolaganja no ostavlja se pod određenim uvjetima kao mogućnost za jedinice lokalne samouprave za određivanje u natječaju. Mijenja se i skraćuje postupak provedbe natječaja za zakup i prodaju, uvodi se elektronička provedba natječaja, županije više ne daju mišljenje o postupcima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, no stručne osobe iz županija sudjeluju u povjerenstvu koje radi natječaj. Mijenja se rok zakupa na način da se on prilagođava potrebnom vremenu za povrat investicijskih ulaganja i vrsti proizvodnje, propisuje se sustav bodovanja koji će ukloniti sve dvojbe u raspolaganju za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja u natječajima za zakup, a prednost ostvaruju oni ponuditelji koji ostvare najveći broj bodova od ukupno mogućih 100 bodova pri čemu se broj bodova, pri čemu najveći broj bodova ostvaruju oni ponuditelji koji na poljoprivrednom zemljištu ostvaruju višu dodanu vrijednost, imaju proizvodnju u skladu sa strateškim potrebama hrvatske poljoprivrede u odnosu na prehrambenu sigurnost, stvaraju višu dodanu vrijednost u dijelu koji se odnosi na preradu, dosadašnji posjednici ukoliko su ispunjavali gospodarski program, plaćali uredno i pravovremeno svoje obveze te gospodarili s pažnjom dobrog gospodara. Također se boduje domicilnost, mladi poljoprivrednici, ekološka poljoprivreda, status hrvatskih branitelja. Propisuje se da u natječaju za prodaju prednost ostvaruje dosadašnji posjednik i vlasnik zemljišta koji graniči sa zemljištem koje je predmet natječaja čime se doprinosi cilju okrupnjivanja poljoprivrednog zemljišta. Brišu se odredbe o privremenom korištenju. Dodaje se mogućnost kupnje izravnom pogodbom u slučajevima za katastarske čestice do kojih se može pristupiti samo preko zemljišta u vlasništvu podnositelja zahtjeva u svrhu okrupnjavanja, a površina katastarske čestice koja se prodaje manja je od površine zemljišta u vlasništvu podnositelja zahtjeva. Propisuje način utvrđivanja zamjenskog zemljišta kao naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište u postupcima povrata oduzete imovine. Propisuje se obveza dostave odnosno izrade gospodarskog programa za one koji nisu imali takvu obvezu. Propisuju se dodatne mjere kontrole raspolaganja poljoprivredna zemljišta pored kontrola koje obavlja Državni inspektorat RH. Dodaju se kontrole koje uključuju uključivanje Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, ali i mogućnost upravnog nadzora od strane Ministarstva poljoprivrede s provjerom vjerodostojne financijske dokumentacije. Uvodi se administrativna kontrola ispunjavanja gospodarskih programa. Propisuju se kazne za neovlašteno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države kao i kazne za nedostavljanje godišnjeg izvješća o provedbi gospodarskog programa. Slijedom navedeno danas u raspravi imamo Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu u koji je uključena većina primjedaba i prijedloga pristiglih od strane različitih tijela iz javnog sektora kao i s rasprave na raznim na radnim tijelima, rasprava koje su odvijane sa predstavnicima Hrvatske zajednice županija druge gradova, Hrvatske zajednice općina i članova povjerenstva. Također, kad govorimo o Prijedlogu Zakona o održivoj uporabi pesticida poštovani potpredsjedniče, saborske zastupnice i saborski zastupnici, ovo područje u RH uređeno je Zakonom o održivoj uporabi pesticida koji je usvojen, koji je na snazi od 2014. godine te je 2 puta mijenjan, jednom u toku 2018., drugi put u toku 2020. godine te je usklađen s odredbama Direktive 128 iz 2009. godine parlamenta i vijeća, a koja se odnosi na uspostavu okvira za djelovanje zajednice u postizanju održive uporabe pesticida. Nakon višegodišnje primjene ovog zakona primjene ovog zakona primijećene su određene potrebe u vezi s postojećim nacionalnim sustavima za postizanje održive uporabe pesticida koje je potrebno poboljšati te prilagoditi njegove odredbe strategiji od polja do stola, strategiji EU za biološku raznolikost do 2030. godine i Europskom zelenom planu. Glavni cilj ovog zakona je postizanje održive uporabe pesticida, smanjenje rizika i negativnih učinaka od uporabe pesticida na način koji osigurava visoku razinu zaštita zdravlja ljudi, životinja, zaštite okoliša i očuvanje biološke raznolikosti, uvođenje obvezne primjene temeljnih načela integrirane zaštite bilja za suzbijanje štetnih organizama bilja, alternativnih pristupa i tehnika kao što su ne kemijske mjere zaštite bilja radi postizanja održive i konkurentne poljoprivrede. Predloženim zakonom uređuju se oni pesticidi koji služe kao sredstva za zaštitu bilja. Za provedbu zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva jer su na temelju postojećih propisa osigurana sva sredstva za provedbu istog. Nacrtom prijedloga zakona definiraju se nadležna tijela za provedbu zakona, a to su Ministarstvo poljoprivrede, Državni inspektorat RH, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Prenose se preostale odredbe Direktive 128 iz listopada 2009. godine u uspostavi okvira za djelovanje zajednice u postizanju održive uporabe pesticida. Propisuje se donošenje i ažuriranje Nacionalnog akcijskog plana za postizanje održive oporabe pesticida kojim se utvrđuju kvantitativne pretpostavke, mjere, ciljevi i vremenski planovi za provođenje radi smanjenja rizika i učinaka pesticida na zdravlje ljudi, životinja, okoliš i na biološku raznolikost. Uređuje se obvezni sustav osnovne i dopunske izobrazbe svih profesionalnih korisnika pesticida, distributera i savjetnika. Uređuje sustav obveznog redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida, sustav distribucije i prodaje pesticida. Uvodi obvezna primjena načela integrirane zaštite bilja. Stvara okružje za poticanje razvoja i uvođenja integrirane zaštite bilja i alternativnih postupaka ili mjera zaštite bilja kako bi se smanjila ovisnost o uporabi pesticida, smanjenje uporabe pesticida i rizika od pesticida naročito u određenim osjetljivim i zaštićenim područjima. Slijedom navedenog, danas je u raspravi ovaj Nacrt prijedloga Zakona o održivoj uporabi pesticida u koji je uključena većina primjedba i prijedloga pristiglih od strane različitih tijela povjerenstava i dionika iz javnog, privatnog i

Dobro, idemo na replike, prva je poštovani zastupnik Emil Daus. Uvažena gospođo ministrice dobro večer, drago mi je da ste došla baš osobno vi i to u ovo doba dana, a parlamentarna ili večeri, a parlamentarnoj većini predlažem da za ovako važne teme možda ih stave i u jutarnje prime time termine. … [[Upadica: Ne razumije se.]] Oprostite gospođo sada ja, predsjedavajući molim vas.

Gospođe ministrice o samom zakonu ću kasnije u raspravi, mene zanima jedna stvar, znam da ste upoznati. U Istri pogotovo u priobalnim gradovima i općinama imamo totalni kaos u prostoru pogotovo na poljoprivrednom i šumskom zemljištu. Parceliraju se velike čestice na puno malih kao bi se ilegalna gradnja dogodila na njima, pa me zanima da li se što radi po tom planu i da li je možda već uvršteno i u sam ovaj zakon. Ova problematika uvrštena je u zakon o, u Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu na način da se onemogućuje daljnja parcelacija poljoprivrednog zemljišta ispod 1 hektar. Ministrice ovo je 29 izmjena Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Koliko je država godina toliko je izmjena zakona. Vi ste sudjelovali i u zadnjoj izmjeni 28 koja je promjena od tada do danas što se tiče pitanja korištenja poljoprivrednoga zemljišta? Zanima me što ste do sada učinili po tome pitanju jer gledajući iskoristivost poljoprivrednoga zemljišta mi nismo samodostatni, a imamo sve uvjete da to postignemo. Drugo pitanje, vrlo bitno, što je postignuto sa moratorijem 2023. treba napraviti da naši poljoprivrednici dostignu standarde da ne bi stranci kupili poljoprivredno zemljište? Što je se napravilo po tome pitanju? I treće pitanje zašto se ne ukine, ako Austrija, korištenje glifosata Mosantovih proizvoda i uvozi prijevoz i korištenje u RH, druge države to ukidaju, pa vas molim vas recite mi dokle ste došli s tim. Dakle, što se tiče prvog pitanja Zakonom o poljoprivrednom zemljištu koji je na snazi od 2018. godine po istom zakonu danas je objavljeno 161 natječaj za zakup čini mi se, nešto više od 60 odluka o odabiru je dobilo potpunu ili djelomičnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede. Također većina jedinica lokalne samouprave su vrijedno, neki u suradnji sa županijama, napravile program raspolaganja, uskladili sve potrebne elemente sa različitim nadležnim tijelima koji uređuju pitanja javnog vodnog dobra, šumske i gospodarske osnove, pitanje povrata itd. Ovim izmjenama želimo dodatno ubrzati proceduru, želimo potpuno, transparentno i učinkovito dalje dodjeljivati zemlju što omogućuje jasan sustav bodovanja koji je sada usklađen sa nacrtom strategije poljoprivrede koja je nedavno upućena Hrvatskom saboru. A što se tiče glifosata kao što znate RH je na svim tijelima [[Upadica: Vrijeme.]] bila protivila se produžetku uporabe aktivnih tvari Poštovani dopredsjedniče, poštovana ministrice, veliki problem za državu je što poljoprivredno zemljište u njezinom vlasništvu nije evidentirano. Preporuka je da se podaci o poljoprivrednom zemljištu unesu u središnji registar državne imovine. S obzirom da su najkvalitetnije poljoprivredne površine date na dugogodišnji zakup cca 50 godina, Državni ured za reviziju preporučio je učinkovitiji sustav kontrole kao bi se utvrdilo da li je zemljište u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je sredstvo za ostvarivanje potpora. Zbog nepoštivanja ugovorenih obveza i nenamjenskog utroška sredstava u prethodnim godinama Agencija za plaćanje u plaćanju u poljoprivredi donijela je odluku o povratu sredstava. Molim vas da li će to funkcionirati i kako?

Dakle, što se tiče poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH jednom da otklonimo sve kalkulacije sa stotinama tisuća hektara za pretpostaviti je da raspolažemo sa nešto više od 460.000 hektara poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu države pri čemu je ovo Ministarstvo poljoprivrede dosada odobrilo programe raspolaganja nešto više od 350 jedinica lokalne samouprave za ukupnu površinu nešto veću od 290.000 hektara poljoprivredno zemljište. Naša je pretpostavka na temelju dostavljenih podataka, traženja i zahtjeva da je kod preostalih, da je u preostalim programima raspolaganja koji još nisu dobili suglasnost dodatnih 170.000 hektara. Dugoročnim ugovorima i zakupu ili koncesijama za sada je pokriveno 155.000 hektara, privremenim korištenjem negdje oko 50.000 hektara.

Poljoprivrednici su potpisali ugovor o zakupu zapuštenog poljoprivrednoga zemljišta, ali nakon toga Hrvatske šume su te površine stavile u šumsku gospodarsku osnovu te na taj način onemogućili stavljanje tog zemljišta u svrhe poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivrednici su nastavili plaćati taj zakup jer osim što ih je ugovor na to obvezivao mislili su da će se taj problem riješiti. Nisu koristili te površine za, za poljoprivrednu proizvodnju, a sada zbog zakona to zemljište se ne može dati u zakup jer Hrvatske šume to ne dozvoljavaju. Pa ja vas lijepo pitam, kako je to moguće? Dakle, stručna tijela, tijela, institucije, trgovačko društvo Hrvatske šume i osobe određuju što je u Hrvatskoj šuma, što treba biti u šumsko gospodarskoj osnovi, što je pogodno za pošumljavanje, a što se može dati za poljoprivrednu proizvodnju. Ne mogu ulaziti u konkretan slučaj. Mogu se osvrnuti na razdoblje od prije 5 ili 6 godina kad ovo područje nije bilo uređeno, a sada je uređeno na način da su sve jedinice lokalne samouprave se trebale uskladiti sa šumsko gospodarskim osnovama. Uvažena ministrice poljoprivreda ima posebno značenje za Slavoniju naravno ali i za cijelu RH. Mala i srednja poljoprivredna gospodarstva su vrlo važna u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji, ali važni su i u onom demografskom smislu. Uzimajući u obzir da godinama pada broj proizvođača mlijeka moje pitanje je upravo na tragu tih malih i srednjih proizvođača koji imaju od 30 do 50 grla. Moj prijedlog, a možda je bilo razmišljanja i u tome smjeru da bi takvi proizvođači imali pravo na direktnu dodjelu zemljišta naravno po broju grla koje imaju poštivajući sve elemente natječaja bojim se da će za mnoge od njih biti prekasno čekajući jel svjesni smo svi kakva nam je proizvodnja mlijeka. Naravno da bi kroz svoj program, kroz godišnje kontrole se vodilo računa naravno da se stvaraju dodatne i veće vrijednosti u poljoprivrednoj proizvodnji, ali naravno i u proizvodnji mlijeka. Dakle, proizvodnja mlijeka je već dugo godina vrlo osjetljiva i u konstantnom padu, naročito od 2013. godine kad smo zbog jedne krize izgubili praktično u jednoj godini 100 milijuna litara mlijeka i nikad se nismo oporavili. Završili smo na 434,5 litara, 434,5 milijuna litara mlijeka, nažalost u posljednja 3 mjeseca imamo opet s obzirom na krizu smanjenje isporuka mlijeka, a prvih 6 mjeseci to nismo imali. Što se tiče ovog zakona mi nismo razmatrali izravne dodjele zato što su takve mogućnosti koje su bile dostupne kratko vrijeme 2015. godine izmjenama Članka 51. tada, tadašnjeg Zakona o poljoprivrednom zemljištu koje su vrijedile mjesec dana dovele do određenih distorzija, nepravilnog postupanja i sudskih tužbi.

U Članku 16. izmjena, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu predviđeno je davanje 5% bodova proizvođačima koji su registrirani za ekološku proizvodnju i imaju najmanje 25% površina pod ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom. Koristim ovu priliku reći da Hrvatska ima nešto više od 7% površina pod ekološkom proizvodnjom, imala je brzi rast površina no nedovoljan rast ekološki proizvede hrane što je nama svima zajednički cilj. Stoga trenutno izrađujemo i nacionalni akcijski plan za ekološku poljoprivredu koji će biti upućen u savjetovanje s javnošću do kraja 2021. godine. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče, poštovana ministrice poljoprivrede, 2018. godine Hrvatska je trebala revidirati Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida, naravno da Ministarstvo poljoprivrede to nije napravilo na vrijeme, a sada sa odmakom od 3 godine zanima nas da li ste to uspjeli napraviti i ako jeste gdje se to, gdje je to dostupno na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede budući da ste o tome dobili kritiku europske povjerenice za zdravlje i sigurnost hrane. Zahvaljujem. Dakle, Zakonom o održivoj uporabi, Prijedlogom Zakona o održivoj uporabi pesticida predviđeni je donošenje novog Nacionalnog plana za održivu uporabu pesticida, detaljnijeg i preciznijeg, usklađeno sa postojećim, sa promjenama koje su se dogodile posljednjih godina, prilagođenim ciljevima koji proizlaze iz Strategije od polja do stola, Strategije bioraznolikosti do 2030. godine te Europskog zelenog, te Europskog zelenog plana. Zahvaljujem se. Poštovana ministrice, dakle naši poljoprivrednici, naši stočari pažljivo su vas slušali ovih dana, vaša obraćanja u medijima kada ste obećali ranije isplate potpora kako bi im pomogli u prebrođavanju ove nastale krize. Novca nema, dakle ranije isplate nisu krenule, oni zapravo da bi došli do novca prodaju ono što imaju. Prodaju svoje krave, daju ih na klaonicu da bi platili rate kredita, da bi kupili plavi dizel, da bi platili režije. Znamo da ovim zakonom dajete hektar zemljišta po uvjetom grlu, kako ćemo onda pomoći stočarstvu da preživi ako znamo da svoje krave nažalost ovih dana ipak daju na klaonicu. Zahvaljujem. Poštovana gospođo Vukovac, mislim da ćete prilično teško naći moje obećanje da će se ranije isplatiti …/nerazumljivo/… a predujam plaćanja za 2021. godinu on se priprema, on će biti kao i prošle godine, a ta redovitost je uspostavljena u mandatu ove vlade, isplaćen sredinom studenog, pripremaju se zahtjevi i bit će za gotovo 200 milijuna kuna veći nego prošle godine odnosno iznosit će milijardu 626 miliona kuna pri čemu smo mi u posljednje vrijeme pripremili novi dodatan program pomoći koji je objavljen u elektronskom savjetovanju. Zahvaljujem predsjedniku vlade, ministru financija, svim ostalim kolegama koji su nam pomogli da izradimo ovaj program, pronađemo sredstva, koji je upućen prošle srijede Europskoj komisiji na notifikaciju također sa preostalim isplata koje imamo do kraja ove godine. Zahvaljujem. Poštovana gospođo ministrice, ovim prijedlogom izmjena i dopuna zakona predviđa se obaveza zapravo za jedinice lokalne samouprave da u roku od 3 mjeseca ili od donošenja izmjena ovog zakona ili od usvajanja programa raspolaganja raspišu natječaj za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem. Držim da treba razmisliti eventualno o produženju predviđenog roka jer tih 3 mjeseca proleti za čas. I nastavno na tu konstataciju očekujete li zapravo i navalu poslova i obaveza na ministarstvu koje je onda dužno u tom slučaju preuzeti raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, sve poslove oko raspisivanja natječaja. Sjećamo se i iskustava koje smo imali kad je to centralizirano bilo na razini države dok je te poslove obavljala Agencija za poljoprivredno zemljište, pokazalo se da je to zapravo možda tad bilo nekako i usko grlo u cijelom sustavu.

Ovo Ministarstvo poljoprivrede uvijek računa i priprema se i na dodatne poslove koji bi bili na korist hrvatskim poljoprivrednicima. Mi smo predložili ovakve rokove, a to će biti odgovori na pitanje saborskog zastupnika gospodina Mira Bulja, nije mi vrijeme dopustilo odgovoriti. Mi smo prilagodili ove rokove i vremenu istjecanja produženog moratorija kojeg smo ishodili u mandatu ove vlade. Dokazali da su se stekli uvjeti za njega. Dodatno smo predložili povjerenstvu po jednog člana, stručnu osobu iz županije i po jednog člana iz Ministarstva poljoprivrede, edukaciju na provođenju programa i elektronsku potporu, digitalnu potporu za brže provođenje natječaja svim jedinicama lokalne samouprave.

Uvažena gospođo ministrice, zamislimo zajedno jednu situaciju. Seljak iz Trpinje ima nešto naslijeđene zemlje što mu je djedovina, ima nešto zemlje u koje koristi, a koja je u državnom vlasništvu i nije u sustavu PDV-a. Može li on parirati bilo kojem pravnom licu na natječaju koji će biti raspisan? Naravno da može u gotovo svim kriterijima prioritizirana su mala gospodarstva pri čemu se dodatno prioritizira sektorska potreba u skladu i sa načelom ostvarivanja prehrambene sigurnosti i sa nacrtom strategije poljoprivrede.

Zahvaljujem. Uvažena ministrice, kada govorimo o famoznim gospodarskim programima koji su nam na terenu samo stvorili probleme ovim izmjenama i dopunama zakona svi koncesionari i zakupci kojima je gospodarski program sastavni dio ugovora, a nisu ga provodili ili su ga djelomično provodili, propisano je, propisana je odredba da su isti dužni svoj gospodarski program provesti u roku od godinu dana. Pitam vas, kakve će biti posljedice ako oni to ne provedu? Hvala. Dakle, ovo ministarstvo je provelo sustavu reviziju korištenja poljoprivrednog zemljišta za one zakupe, koncesije i korištenja iznad 50 hektara, a takvih je dosta i koristi se prilično, koristi se na taj način praktično najbolja hrvatska zemlja za poljoprivrednu proizvodnju. Propisuju se i dodatne kontrole gospodarskih programa putem upravnog nadzora, ne samo putem inspekcijskog nadzora, ne samo utvrđivanja stanja na terenu nego provjerom i poslovnih knjiga.

Poštovana ministrice. Ovim prijedlogom izmjena i dopuna zakona dosta prijepora izazvale su promjene u čl. 36. znači domicilnost više nije temeljni kriterij, znači tim člankom se uvodi mogućnost javljanja na natječaj također i susjednih općina i gradova. Ako uzmemo u obzir da Hrvatska ima preko 500 jedinica lokalne samouprave što općina što gradova, imamo dosta općina koje više nemaju na svom prostoru državne zemlje jer se u međuvremenu prodala recimo, to bi moglo određene OPG-ovce dovesti u vrlo nepovoljan položaj, ali ne samo njih nego isto tako i proračun tih jedinica lokalne samouprave ukoliko dođe do poteškoća pa možda čak i propadanja nekih OPG-ova na području one općine gdje je u principu državno zemljište. Dakle, nije baš točno da domicilnost više ne igra nikakvu ulogu, OPG-ovi i obrti dakle fizičke osobe nositelji poljoprivrednih gospodarstava u području jedinice lokalne samouprave koja objavljuje natječaj ostvaruju 15 bodova, oni koji su sa susjednih općina ne mogu ostvarit 15 bodova, ostvaruju 10 bodova, 15 oni kojima je poljoprivreda primarna djelatnost, 12 oni kojima poljoprivreda nije dodatna djelatnost, dakle domicilnost se itekako vrednuje.

Gospođo ministrice sa suradnicima. Pa evo drago mi je vidjeti da u ovom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu prava prvenstva imaju i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata te djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i vrednuju se sa pet bodova. Nadam se da će im pomoći to u ovoj natječajnoj formi kojoj se skuplja 100 bodova maksimalno kroz ovih nekih osam stavaka i podstavaka koji su mogući u ovom prijedlogu zakona. Vjerujem da ste dobro razmotrili sve zakonske prijedloge i postoje određene stvari koje bi mogli još dopuniti, a to je da iznimno u čl. 13. u st. 2. iznimno od st. 1. Ovoga članka poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje je u programu predviđeno za povrat.

Hvala lijepa na pitanju. Dakle, što se tiče statusa hrvatskih branitelja koji su ostvarili najvažniju pobjedu rekla bih u povijesti u bogatoj povijesti ove države, bogatoj povijesno i kulturno donio na slobodu samostalnost i oslobođenje od svih totalitarnih režima, također želim reći danas u našoj mirnoj Hrvatskoj oni pokazuju vrlo vrijedne inovativne i dobre poljoprivredne inicijative i danas su tu gdje treba, danas prepoznaju nove trendove, a čak su i lideri u nekim odličnim i konkurentnim oblicima udruživanja. Ja sam i jučer bila na jednoj važnoj tribini koja je vezana za branitelje, organizirane branitelje i poticanje poljoprivredne djelatnosti.

Uvažena ministrice. Moramo biti iskreni da i jedan dio jedinica lokalne samouprave u biti odlagao raspisivanje natječaja da li zbog nekog straha, da li zbog neznanja. Ovaj zakon bitno ide na ruku rekao bih čak i njima koji su kasnili u tome. Ovim zakonom se jasno propisuje da rok od tri mjeseca, a nakon toga ako ne raspišu natječaj preuzima Ministarstvo poljoprivrede, ali na taj način i gube prihode od zakupnine naravno tog istog poljoprivrednog zemljišta. Ono što također ide jedinicama lokalne samouprave na ruku, a to je da sada ne moramo više ići preko županija nego u povjerenstvo stavljamo po jednog člana iz županije, jednog člana iz Ministarstva poljoprivrede. I ono što je bitno i Agencija za poljoprivredu će također bitno pomoći u ovom [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] dijelu kad će svi natječaji biti odrađeni elektroničkim putem. Hvala lijepa. Rok je zahtjevan, prilagođen je našim strateškim ciljevima, potrebi brze aktivacije poljoprivrednog zemljišta, pravne sigurnosti koja omogućava dugoročni zakup za investiranje, a jedinice lokalne samouprave imat će svu moguću pomoć od Ministarstva poljoprivrede, člana povjerenstva, edukaciju i digitalnu podršku koju uspostavljamo. Gospođo ministrice. O sadržaju ovog zakona ustvari ovisi budućnost hrvatske poljoprivrede, vidim da je namjera slijediti strateške odrednice iz Strategije poljoprivrede do 2030.g. kako bi se povećala konkurentnost i produktivnost hrvatske poljoprivrede. U svom izlaganju ste naveli do sada da će se voditi računa o malim poljoprivrednicima, da će se voditi računa o domicilnosti. Vidim da u sustavu bodovanja ste posebne bodove dali i mladim poljoprivrednicima, mislim da je to izuzetno važno kako bi postigli generacijsku obnovu sela jer se pokazalo kroz razgovore s mladim poljoprivrednicima, različita istraživanja koja su provedena pa i izvješće revizorskog suda da sva silna financijska sredstva mladim poljoprivrednicima dodijeljena na europskoj razini nisu dala onaj vjetar u leđa koji se očekivao zbog toga što su nailazili na razne prepreke, a jedna od najvećih za pokretanje poljoprivrednog posla i bavljenje poljoprivredom je u stvari nedostatak poljoprivrednog zemljišta. Pa možete li nam reći [[Upadica: Vrijeme.]] hoće li ovaj sustav bodovanja omogućiti mladim poljoprivrednicima da krenu u poljoprivredni biznis. Dakle, ovaj sustav bodovanja daje određenu težinu statusu mladih poljoprivrednika do 41 godinu i statusu ljudi koji su obrazovani u sektoru poljoprivrede, šumarstva, veterinarstva, prehrambeni tehnolog. Zakon kao što ste i sami rekli vodi računa o nacrtu strategije, o strateškim ciljevima te daje prijedlog težine pojedinih kriterija. Najveći se odnosi na ono što nama najviše nedostaje, što je naš prvi strateški cilj, produktivnost i konkurentnost u međunarodnom lancu na međunarodnom tržištu našeg hrvatskog prehrambenog lanca, stvaranje veće proizvodnje kvalitetne hrane, no isto tako prijedlog ne zanemaruje ostale vrlo važne strateške ciljeve hrvatske poljoprivrede i ruralnog prostora.

Poštovana ministrice evo jedno samo kratko pitanje, da li su obiteljska poljoprivredna gospodarstva u RH temelji hrvatske poljoprivrede? U skladu sa Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja zauzimaju najveći broj od 170.000 registriranih poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj su od strateške važnosti za razvoj hrvatske poljoprivrede. Ministrice promjenu koju predlažete čini mi da ide u smjeru onoga što bi mogli reći da je jedna učinkovita supsidijarnost. Dakle, npr. oko raspisivanja natječaja normalno da prvo ulogu imaju lokalne samouprave ukoliko one to ne uspiju napraviti u roku od 3 mjeseca onda tek ministarstvo dakle centralna država preuzima tu ulogu. Moje pitanje međutim na temelju toga koje su vaše procjene efekta takve mjere u aktivaciji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države? Pa kao što ste i rekli, naš prijedlog polazi od prava jedinice lokalne samouprave i od prepoznavanja njihove uloge na terenu. Oni su oni koji poznaju život i potrebe svog prostora prilično dobro. No, isto tako polazi od potrebe da se ubrzaju procedure, da se otkloni pravna nesigurnost, da se onemogući neprestano ponavljanje privremenih zakupa koji ne daju mogućnost za investiranje, za rast i za produktivnost.

Poštovana ministrice, uz pozdrav vama pozdravljam i sve poljoprivrednike koji u ovom trenutku su na svojim njivama, skidaju kukuruz i pripremaju se za sjetvu pšenice. Moram na samom početku reći da se dakle ne slažem s kolegom Mandarićem koji je zatražio da produžite rok od 3 mjeseca za dakle izradu plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Bila bi to kazna za sve nas u većini koji su taj zakonski zahvat učinili na vrijeme i raspolagali državnom poljoprivrednom zemljom raspisujući natječaj bilo zakupa, bilo poljoprivrede, a mnogi to kao što kolega Bulj u Sinju nije učinio, nisu učinili. Međutim, ovdje je bila dakle i informacija o neobrađenom državnom poljoprivrednom zemljištu koji se miješa sa iznosom procijene površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za programe raspolaganja koji su u radu. Ja vas još jedanput molim da dakle ponovite koja je otprilike procijenjena površina državne poljoprivredne zemlje koja nije u funkciji, a to se ne odnosi naravno na one površine koje su u jedinicama lokalne samouprave koje nisu izradile program raspolaganja. Povreda Poslovnika kolega, Miro Bulj je 3-4 mjeseca gradonačelnik i kaos koji ste ostavili u Sinju kao i u cijeloj županiji i kvadrata nije navodnjeno Sinjskoga polja zbog nerada i nemara baš tih koje vi hvalite i koji su izgubili izbore i neće se više nikada vratiti, vjerujte mi jer su učinili toliku štetu poljoprivredi Sinja, Cetinskog kraja i Dalmacije, to su štetočine koje su 70, 7000 hektara Sinjskog polja je neobrađeno, 7000 hektara [[Upadica: Vrijeme.]] i vi meni govorite o državnom zemljištu.

Slijedeća povreda Poslovnika, Marin Piletić. Članak 238., zastupnik Bulj se obraća meni i vrijeđa nazivima štetočine i da sam ja nešto štetno učinio u Sinju. Ništa štetno u Sinju nisam učinio, ali sam također kao i vi u mandatu ovome dakle lokalnih izbora nakon svibnja raspisao 2 natječaja. Vi ste također imali priliku da raspišete natječaj, niste, a pitate to isto ministricu. Vama je zakonska obveza da raspisujete natječaj za raspolaganje državnim

Slijedeća povreda Poslovnika, Miro Bulj.

Slijedi odgovor na repliku ministrice. Dakle, ponovit ću, procjena je ukupno za raspolaganje državnog poljoprivrednog zemljišta nešto više od 460.000 hektara, pri tome je 155.000 hektara obuhvaćeno važećim dugoročnim ugovorima ili o zakupu ili o koncesijama, 50.000 se odnosi na privremeno raspolaganje. Do sada je odobreno površine do sada je u okviru odobrenih programa raspolaganja praktično stavljeno na raspolaganje nešto više od 290.000 hektara, a procjenjuje se da je u programima i obradi još 170. poštovana zastupnica Dalija Orešković. Hvala predsjedavatelju. Nadovezat ću se na pitanje iz replike koju vam je postavila gospođa Vučemilović, dakle ona se osvrnula na broj lokalnih jedinica, no mene ovdje ne brine kriterij domicilnosti nego jesmo li uopće cijeli koncept krivo postavili. Dakle, s obzirom na velik broj jedinica od koja bi svaka trebala na svoj način donositi svoj program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem smatram da time umanjujemo hrvatske razvojne potencijale. I sve ono dobro što se načelno može postići ovim zakonom pada u vodu upravo zbog toga što imamo pretjerani broj jedinica lokalne i regionalne samouprave. Ovdje nije samo cilj bolja proizvodnja i očuvanje našeg poljoprivrednog zemljišta nego nam jedan od ciljeva mora biti i bolje upravljanje državnom imovinom. A ukoliko imamo pretjeranu teritorijalnu rascjepkanost onda niti ona financijska sredstva koja dolaze od naplate bilo koncesija, zakupnina, najamnina i svega ostalog vrlo često u rashodovnoj strani odnosno planiranju što će se napraviti sa prikupljenim sredstvima [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] odlaze u vjetar. Do sada je odobreno nešto više od 350 programa raspolaganja, a u obradi je dodatnih stotinjak, također objavljeno je 161 natječaj. Polazimo od svega onog što je dobro u tim programima, u zakonima, programima i natječaju i nastojimo ovi nadogradit, poštujemo domicilnost, omogućujemo potrebno okrupnjavanje, provodimo administrativna rasterećenja, a isto tako dajemo bodove i za susjedne općine s obzirom na broj jedinice lokalne samouprave i s obzirom na povezanost poljoprivrednih zemljišnih cjelina u susjednim jedinicama lokalne samouprave. Poštovana ministrice. Pohvalno je što se s ovim prijedlogom zakona idete u poboljšanje svega onoga što ste vidjeli kroz primjenu da treba još doradit i pripomoć malo i lokalnoj samoupravi da lakše i jednostavnije provodi ove natječaje. Želim reć da ustvari najveća pomutnja je napravljena u raspolaganju poljoprivrednim državnim zemljištem od 2012.-2015. kad se u stvari nije apsolutno ništa događalo na tom planu i onda je došla ona neka famozna uredba koja je uvela jednu pomutnju koju još i dan danas trebamo raščišćavat. Što se tiče recimo zemljišta na području moje županije, mislim da je većina tog zemljišta ustvari raspoređena odnosno raspodijeljena i da poljoprivrednici to i obrađuju, a ono što je ostalo to će se kroz ovo vrijeme i riješit. Dobro je ovo bodovanje koje ste napravili i pogotovo je dobro i to što dosadašnji posjednici značajne bodove dobivaju jer su uložili puno i u mehanizaciju i sve ostalo, dakle spremni su da to rade što su i do sad [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] naravno oni koji su to i svoje obveze sve ispunjavali. Pa ja želim zahvaliti na ovom komentaru, postojeći Zakon o poljoprivrednom zemljištu je u funkciji objavljuju se brojni natječaji, a ovaj zakon nastoji otkloniti određene dvojbe, ubrzati i provesti jednu transparentnu nikome dvojbenu proceduru nastojeći dati odgovarajuću težinu, strateški potključnim potrebama hrvatske poljoprivrede i ruralnog prostora pri čemu kao što sam već rekla naravno da će se ozbiljno razmotriti svi prijedlozi saborskih zastupnika.

Poštovana ministrice. Kada govorimo o zakupu poljoprivrednog zemljišta postoje proizvođači koji su se opredijelili zaista za proizvodnju i za aktiviranje tog zemljišta kojeg imaju u zakupu i vlasništvu i oni koji žele zapravo što veću površinu samo zbog ostvarivanja poticaja, a onda poticaje te koriste za osobnu potrošnju umjesto za razvijanje svog gospodarstva. Jeste li predvidjeli neke mjere kontrole da se to kontrolira i spriječi? Dakle, mnogi govore da ne provodimo dovoljno kontrole, a isto tako svjedoci smo brojnih primjedbi s druge strane da provodimo prekomjerne kontrole. Mi radimo po zakonima i u skladu s uredbama po kojima smo obvezni postupati. Što se tiče potpora treba reći da zajednička poljoprivredna politika već godinama pa i desetljećima većinu svojih potpora određuje prema hektaru. 85% potpora se daje u odnosu na površini s tendencijom daljnjeg rasta takve politike. Mi smo jedva sada zadržali proizvodno vezana plaćanja za iduće programsko razdoblje koje čini 15% sredstava koja primamo iz EU, a to je većina sredstava koje trošimo za europsku poljoprivredu. Stoga je na ovoj državi urediti stručno, savjesno, potpuno i precizno u skladu sa strateškim potrebama upravo to je hektar.

Poštovana gospođo ministrice. Isto tako smo upoznati da je prije 20 godina grad Opuzen i Općina Slivno podijelila zemlju uglavnom hrvatskim braniteljima i da je taj postupak urodio sa značajnim povećanjem proizvodnje mandarina u Dolini Neretve. Ovih dana ili ove godine ističu ugovori brojnim zakupoprimateljima, pa me interesira kakvu poruku možemo poslati tim ljudima koji su došli u posjed ili u zakup tog zemljišta prije 20 godina, a tu poruku promatrati kroz optiku ovih izmjena zakona. Da li će i na koji način ti zakupoprimatelji imati određenu prednost prilikom provedbe natječaja sukladno ovom zakonu? Hvala lijepa. Dakle, više od 500 obitelji u Opuzenu živi od proizvodnje i prodaje mandarina u Dolini Neretve. Prilično sam uvjerena da predloženi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu za sve njih kojima ističe, a nakon dugotrajnih zakupa posljednji kojima ističu posljednji ugovori o privremenom korištenju itekako ide u prilog jer nas obvezuje na brzu provedbu, jer se boduje upravo ono što rade na pravi način trajni nasadi koji stvaraju dodanu vrijednost radno su intenzivni i zahtjevni, boduje se status hrvatskih branitelja i boduje se domicilnost, a isto tako se i motivira na generacijsku obnovu.

Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Onda otvaramo raspravu. Prvi je prijavljeni Klub zastupnika SDSS-a poštovana zastupnica Dragana Jeckov.

Uvažena ministrice sa suradnicima. Kolegice i kolege. Jednom prilikom je jedan poljoprivrednik iz okoline Vukovara rekao ako ne dobijem nešto državne zemlje, bar 50 hektara morat ću otići u Irsku. I otišao je. Mladi su napustili sela iz prostog razloga jer su ostali bez sredstava za preživljavanje jer su se poljoprivredom počeli baviti neki drugi, već kojima poljoprivreda nije jedina djelatnost. Srijem, Slavonija i Baranja umjesto žitnice populacijski su osiromašili, a jedinice lokalne samouprave na ovim područjima u pravilu spadaju u najnerazvijenija područja. Svjesno ili nesvjesno ovaj zakon ima enorman utjecaj na demografiju i odliv radno sposobnog stanovništva pa bi se baš zbog toga trebalo dobro izbalansirati naoko suprotstavljene strane i zadovoljiti apetite svih zainteresiranih i malih OPG-ova s jedne strane i velikih korporacija s druge strane. Veliko je pitanje hoćemo li to uspjeti sa zakonom koji se u ove tri godine mijenja već treći put, a ukupno skoro 20 puta, iako se za poljoprivredno zemljište teško može reći da je neko dinamično područje. Ističem naravno nekoliko dobrih strana ovog zakonskog prijedloga, a u replikama smo imali prilike čuti da se odnosi na propisivanje tromjesečnog roka u kojem jedinice lokalne samouprave su dužne izraditi program i to će sve u brzati i smatram da je ova odredba dobra zbog činjenice da se pojedini načelnici i gradonačelnici više neće moći sami određivati pravila i držati u ladici natječaje i na taj način dovoditi u neizvjestan položaj poljoprivrednike. Prijedlog ovog zakona ima za cilj da svo raspoloživo i poljoprivredno zemljište stavi u funkciju poljoprivredne proizvodnje, a ukoliko to jedinice lokalne samouprave ne učine, Ministarstvo poljoprivrede će preuzeti raspolaganje i sredstva za raspolaganje što je dobro. Međutim, pitanje je ima li ministarstvo dovoljne ljudske i tehničke kapacitete za provođenje ovih zahtjevnih aktivnosti? Jer da podsjetim prije samo nekoliko godina to je obavljala agencija koja ni u razdoblju od pet godina nije uspjela učiniti nešto kada je u pitanju raspolaganje poljoprivrednim zemljištem. Također pozitivno je da je zbog veće ekonomičnosti postupka da su izostavljene županije. Bože hvala ti pa su izostavljene županije. I svakako je pozitivno da nema više produženja na privremene ugovore i to je veoma značajno i veoma pozitivno. Nekoliko uočenih nedostataka ću izreći i nelogičnosti u ime mojeg kluba u namjeri da se ovaj zakonski prijedlog unaprijedi. Mi stalno pričamo o brzini ekonomičnosti i digitalizaciji postupaka raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, ali nekako mi tu izostaje epitet pravednosti. Ovim prijedlogom maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta za zakup ne utvrđuje se programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem već je može odrediti jedinica lokalne samouprave u svakom pojedinom natječaju, s obzirom na specifičnost poljoprivrednog zemljišta pri čemu se za površine veće od 50 hektara potpisuju dodatni uvjeti. Pitam se, što će biti ako ne postavimo gornju granicu odnosno maksimalnu površinu te hoće li veliki igrači pokupiti sve? Znam da se za postavljanje gornje granice iz različitih razloga do sad ponekad ipak pokazalo problematičnim, ali nije li možda bilo bolje poraditi na postojećem modelu nego ga praktično izbaciti? Znači li to da jedinice koje žele da zaštite svoje seljake treba samo da odredbe male maksimume? Ovim prijedlogom zakona daje se tek mogućnost, a ne obveza određivanja maksimalne površine koja se može dati u zakup pojedinom fizičkom ili pravnom licu. Ukoliko jedinica lokalne samouprave odredi maksimum zakonom predviđen da se ne mogu smanjivati, zakon predviđa da se ne mogu smanjivati dosadašnje površine predviđene za stočarstvo i trajne nasade. U maksimalnu površinu ukoliko je određena uračunavaju se sve površine državnog poljoprivrednog zemljišta koje je pojedina fizička ili pravna osoba dobila u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednim zemljištima. Znači to su zakoni iz 2018., dva puta iz 2019., ali ne uračunavaju se površine poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu koje koristi po ugovorima sklopljenim po ranije važećim zakonima. To je isto jedna nelogičnost, jedan nepravilnost s kojom smo se susreli. Za razmotriti je prijedlog ovakve odredbe jer se otvara mogućnost da će se time veliki poljoprivredni proizvođači postati još veći, a na štetu čovjeka koji živi i egzistira od poljoprivrede na ruralnom području. Predlažem da u ime kluba kojeg predstavljam da se razmotri prijedlog da se u zakonu propišu 2 maksimuma i prema njima definiraju 2 razine bodova. Naravno, da sam ovaj prijedlog spremna elaborirati. Dosadašnjim zakonom bilo je određeno da se ponuda smatra nevažećom, ako ponuđena zakupnina prelazi dvostruki iznos početne zakupnine. Je li ovo pametno ukidati ovu odredbu odnosno je li potrebno ograničiti iznos zakupnine kako ona ne bi bila najbitniji kriterij za uspjeh u javnom natječaju? A istovremeno da se održi temeljno načelo ravnopravnosti ponuditelja kako se zemljište ne bi dijelilo samo onima s novcima. Mišljenja sam da bismo trebali preciznije urediti rok zakupa poljoprivrednog zemljišta od 25 za trajne nasade i rok od 15 godina za ostale vrste poljoprivredne proizvodnje zapravo podići taj rok na 25 godina imajući u vidu da zapravo investicije u poljoprivredi iziskuju dug period povrata uloženog. Kažu poljoprivrednici da je taj otprilike raspon od 8 do 12 godina i smatram da bi trebali imati svakako u vidu da govorimo i o radnom vijeku poljoprivrednika. Najviše pažnje sigurno da je izazvao Članak 16. prijedloga kojim se mijenja postojeći Članak 36. i sustav bodovanja i tih nedostižnih 100 bodova koje kad seciramo izgleda svakako. Puna su nam mladih koje treba zadržati, a oni po toj osnovi mogu dobiti tek jadnih 10 bodova. Zašto to ne povećamo. Zanimljivo je vidjeti na koji se način cijeni domicilnost. Razmislimo je li napravljena dovoljna razlika između ponuditelja s prebivalištem koji će dobiti 15 bodova i onog ponuditelja koji npr. otvori podno skladište pro forme čime istina zadovoljava ovaj uvjet i dobije 10 bodova. Smatram da je logično da prioritet imaju poljoprivrednici sa dugogodišnjim i stvarnim prebivalištem zbog čega trebaju dobiti veći broj bodova i napraviti se veća razlika i time se ostvariti onda zaista prioritet u domicilnosti. Šta s onim tvrtkama koje posjeduju objekat na području jedinice lokalne samouprave i dobiju 10 bodova, a imaju recimo objekat na 3 općine što je isto tako vrlo moguće. U tom slučaju oni će biti izjednačeni s OPG-om koji graniči se sa susjednom općinom, a primarna mu je djelatnost poljoprivrede. Kad je u pitanju dosadašnji posjednik koji može dobiti 25 ili 20 bodova odnosi se samo na one koje zemljište već koriste sa ugovorom ili bez ugovora o mirnom posjedu, a udio izravnih plaćanja za poljoprivredu im nije veći od 30% ukupnih prihoda ili primitaka iz poljoprivrede za 3 godine koje prethode godini u kojoj se objavljuje natječaj. Mišljenja sam da bi taj postotak udjela itekako trebao biti izravnih plaćanja da se digne na 50% Izmjenama i dopunama zakona predviđa da se 25 odnosno 20 bodova može dobiti samo onaj dosadašnji posjednik kod kojeg udio izravnih plaćanja za poljoprivredu nije veći od 30% ukupnih prihoda i primitaka za 3 godine kao što sam rekla i pitanje što će se dogoditi s malim OPG-ovima koji koriste neznatne površine državnog zemljišta sa kojih se ne može ostvariti proizvodnja koju ovim zakonom se želi postići ali je ta površina njima dovoljna da mogu prehraniti svoju obitelj. Da li je razmatrano da OPG-ovima, obrtima i ostalima koji ne ostvaruju primitke omogući prelazno razdoblje prilagodbe? Nešto o kriteriju dodane vrijednosti za stočarsku proizvodnju, trajne nasade ili preradu. Oni su korisni, ali ne trebamo isključiti ni one koji se bave ratarstvom [[Upadica: Vrijeme.]] jer je njihov doprinos daleko veći. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, poštovana zastupnica Vesna Vučemilović.

Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovana ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege, pogled na sat nam govori da se radi o vrlo osjetljivoj temi. Već smo navikli da u ovim večernjim terminima su prijedlozi i teme i zakoni koji su osjetljivi, otvaraju brojna pitanja i bolje ih je malo maknuti kad nema kamera i kad javnost nije toliko uključena. Činjenica je da poljoprivredno zemljište je resurs koji za svaku državu ima ogromnu važnost, a u budućnosti će imati još i veću. Svi mi koji dolazimo iz Slavonije jako dobro znamo da se u Slavoniji ne pita više za cijenu, pogotovo ako se radi o posjedima koji su nešto veći. Možete tražiti koliko god želite i cijene idu svake godine sve više i više. Stoga je raspolaganje i dodjela državne zemlje izuzetno važne pitanje za opstanak naših poljoprivrednih proizvođača. Ovaj zakon se mijenjao 20-tak puta i uvijek se u principu mijenjala najviše jedna stvar, a to je kriterij dodjele poljoprivrednog zemljišta. Što nam kaže struka, koja su to neka tri aspekta koja se moraju imati u vidu kada govorimo o problematici raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Prvi je stručni aspekt koji nalaže da se poljoprivrednim zemljištem raspolaže na način koji će osigurati najvišu produktivnost koju ćemo postići tako da sukladno bonitetu, tj. plodnosti na poljoprivrednom zemljištu proizvodimo one kulture koje će dati najviše prinose. I prvo pitanje koje si moramo postaviti kada pogledamo ove izmjene i dopune zakona predviđa li ovaj zakon kriterij po kojem se vrednuje stvarna plodnost poljoprivrednog zemljišta da bi se na istom proizvodile visokodohodovne kulture? Na prvi pogled da jel jer se uzimaju u obzir sve ono što daje neku dodanu vrijednost. Drugi bi bio financijski, znači stimulirati onu proizvodnju koja donosi više dohotka. Pa se onda tu postavlja pitanje prijavljenih programa i sankcije ukoliko se ne ispoštuje sve što je u programu navedeno. Te probleme imamo trenutno pa ih sada ovim izmjenama pokušavamo riješiti. I u konačnici ne manje važan zadnji u predizbornoj godini možda čak i najvažniji kriterij je politički jer nemojmo zaboraviti da općinska i gradska vijeća odlučuju kome ide zemlja. Pitanje je hoće li lokalni političari zadržati podršku birača ako dosadašnjim posjednicima uzmu zemlju i daju je nekome drugome? Sve su to tri kriterija koja uvijek moramo imati u vidu kada krenemo u ovu raspravu. 2018. je donesen novi zakon kako bi se imao je cilj ubrzati postupak raspolaganja, bolju kontrolu i ideja je bila u prvi plan staviti stočare koji nemaju dovoljno zemlje, OPG-ove, mlade poljoprivrednike kojima je dan prioritet kod dodjele. Uveo se znači kriterij domicilnosti koji sam malo u replici navela koji se sada nadopunjuje, znači uz taj kriterij u čl. 36. uvodi se mogućnost javljanja na natječaj susjedni općina i gradova i tu je dosta izazvalo prijepora na terenu, načelnici se dosta žale jer ne čudi to, svi znamo kakav je teritorijalni ustroj RH, preko 500 općina i gradova i mogućnost koja je vezana za te granične jedinice lokalne samouprave uistinu otvara brojna pitanja, bez obzira na ovaj sustav bodovanja. I vidim da će rasprava ići u tom smjeru slušajući kolege koji su bili prije mene jer jednostavno tu se otvara jedna mogućnost gdje se mogu javiti i veliki sustavi i na neki način OPG-ovi koji su domicilni mogu se naći u problemima. Zakon iz 2018. također je predvidio donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem kojim su te iste jedinice lokalne samouprave trebale revidirati definirat ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i napraviti ažuran popis svih ugovora o prodaji, zakupu, koncesiji i sl. Također su morali donijeti program u određenom roku i ukoliko to ne naprave onda je to trebao napraviti odjel županije nadležan za poljoprivredu. I sve je to jako dobro zvučalo na papiru, ali predstavljalo je veliki teret i za općine i za gradove i jedan dio to nije napravio, pa se onda ja moram stvarno zapitati čemu tolike silne općine i gradovi kada čim malo krenete u neke rasprave i pogledate što bi oni trebali raditi naiđete ponovo na nedostatak i ljudi i kompetencija i financija za sve te neke ciljeve i zadaće koje bi oni trebali obnašati. Dodatne otežavajuće okolnosti su ono o čemu često govorimo, a to su nesređene zemljišne knjige, nedovršeni postupci povrata zemljišta, katastarskih izmjera na pojedinim područjima i naravno ono što je boljka naše poljoprivredne proizvodnje, a to je usitnjenost površina i naravno zapuštena područja na kojima ni nema nekog velikog interesa za proizvodnju jer iziskuje poprilična ulaganja. Činjenica je da neovisno o namjeri koju je zakonodavac imao prije tri godine, mi ovim izmjenama i dopunama da zakon iz 2018.nije postigao one navedene ciljeve, pa sad ponovo čitamo te iste ciljeve u ovom prijedlogu koji je pred nama. I ponovo znači jedan od glavnih ciljeva ovog zakonskog prijedloga je staviti u funkciju poljoprivredne proizvodnje ukupno poljoprivredno zemljište i ovog puta se predlaže da to ukoliko jedinice lokalne samouprave ne naprave da to napravi Ministarstvo poljoprivrede što naravno može dovesti do nedostatka ili pojačane potrebe za kadrovima u samom ministarstvu. Ono što je isto interesantno, predviđa se elektronička provedba natječaja koja opet otvara niz pitanja, budući da je starosna i obrazovna struktura naših poljoprivrednika u tom kontekstu ipak ograničavajući čimbenik, ne vladaju svi tim vještinama. I tu se navodi kako će se izraditi nova platforma e-zakup za to je predviđeno je nešto više od milijun kuna, nadam se da ćete imati drugog dobavljača, a ne onoga koji je radio platformu cijepise koja do dana današnjeg nije profunkcionirala. Uvodi se sustav bodovanja o kojem je već bilo nešto riječi, vjerojatno će još o njemu biti riječi, da li ovdje 15 ovdje 5 o tome bi se moglo dosta. Ono što želim istaknuti to je st. 4. koji se dodaje u čl. 5.i želim pohvaliti ustvari ovaj prijedlog u tom kontekstu jer se izričito zabranjuje deponiranje, razbacivanje ili bilo koji drugi način primjene na poljoprivrednom zemljištu nusproizvoda dobivenih iz bioplinskih postrojenja u kojima se koristi u cijelosti ili djelomično otpad iz industrije, komunalni otpad ili otpad iz pročistača otpadnih ili industrijskih voda, Takvih primjera imamo često sam govorila o bioplinskim postrojenjima u Donjem Miholjcu i nadam se samo da će i državni inspektorat o tome voditi računa kako bi zaštitio naše poljoprivredno zemljište sukladno ovom što u izmjenama se navodi u čl. 5. Ono što ostaje za vidjeti je znači na koji način će ove izmjene zakona ostvarit ciljeve nacionalnog strateškog plana, a to je povećanje domaće proizvodnje koje bi trebalo biti do 2030. na nekih 30 milijardi, 2019. je u zelenom izvještaju bilo da je to 18 milijardi, to je popriličan porast, zemlja je za to osnovni proizvodni resurs, hoće li se znači davanjem zemljišta u zakup na predloženi način realizirati strategija poljoprivrede i hoćemo li konačno postati samodostatni u 4 temeljne kategorije, a to su meso, mlijeko, povrće i voće i to je onaj ključ kojim bi se trebali voditi pri donošenju izmjena i dopuna zakona i u principu kod određivanja kriterija raspodjele poljoprivrednog zemljišta.

Uvažena ministrice, kolegice i kolege. Možda nije vrijeme najbolje da naši poljoprivrednici koji su zainteresirani selo, seljak, vrijeme, tajming, kako bi rekli velik interes ljudi o poljoprivrednom zemljištu očekivanja, raspolaganja. Ja bi samo mogao reći da najveći potencijal je poljoprivredno zemljište u RH. RH je priko 90% ruralno područje, nažalost sve više i više se zbilo ljudi u gradove na način evo i vidimo i porast samo je u Zagrebu ponavljam još je i u određenim krajevima. U RH imamo 700.000 hektara neobrađenog poljoprivrednoga zemljišta.

Tako i ovdje u ovome slučaju. Mene zanima ministrice, evo često govorimo i povezani ste vi sa Sinjom rodbinski, da li je u Sinju iko, evo županija, ovdje je i s menom i kolega vijećnik u županiji, ikada pokrenula projekt navodnjavanja Sinjskog polja?

Znači mogla bi samo Dalmacija hranit 11 milijuna ljudi. Mi govorimo o problemu poljoprivrednog zemljišta, problem pesticida je nešto drugo, ekološka proizvodnja je nešto, to je vrlo bitno, GMO proizvodi koji dolaze o tome sam čak dao zakona dva, zabrana glifosata u RH i zabrana GMO osim u zdravstvene svrhe.

Ja sam onda govorio da kad Mađarska može i ostale države zabraniti prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima, kad Hrvati ne mogu u Mađarskoj, a Mađarska je koliko znam u EU. Nama je pitanje suverenizma naša zemlja, to je pitanje, nije pitanje tko je za partizane, tko je za ustaše, ovdje je pitanje da je poljoprivredno zemljište blago, bogatstvo, kriza je to pokazala, ne možemo mi naravno da ćemo uvozit banane, ali zašto bi uvozili pomidore, zašto bi uvozili svinjetinu koja je hranjena GMO proizvodima punom glifosata, uvozimo je na milijardu čini mi se jel, milijardu kuna ili eura nije bitno, to uopće nije ni bitno, oko 3 milijarde eura uvozimo prehrambenih proizvoda. Znači imamo prostor i ja ne dobivam odgovore što ovaj zakon nova donosi po pitanju evo navodnjavanja. Ova vlada je rekla istinu na početku, premijer je rekao da će navoditi duplo poljoprivrednog zemljišta kao sada.

Mi pokazivamo od Konavoskih polja na ovamo da imamo potencijal, mi imamo potencijal ogroman ta polja su ranila Dubrovačku Republiku odakle vi ministrice dolazite, ali to više nije tako, nažalost. Puno više tribamo napravit.

Nije to smišno, to je nažalost činjenica jer rezultati to govore. Još jednom bi samo rekao i napomenuo da u poljoprivredi u dostizanju standarda poljoprivredne proizvodnje naš seljak je zaboravljen, a to možete vidjeti u demografskim kretanjima.

Znači nama je bitno da imamo jako selo, seljaka, a ne samo da nam Zagreb raste. Najveće povećanje stanovništva je u Zagrebu, a 270.000 5% ljudi je iselilo u tih 10 zadnjih godina iz Hrvatske jer poljoprivreda mora biti i demografska mjera.

Mi smo statistička pogreška u poljoprivredi EU i tu je problem, tu je problem da moramo raditi da je demografska mjera i nacionalna sigurnost da ne budu nam prazni prostori Like, Zagore, Zaleđa prema Neretvi, ta područja su prazna, zadarsko područje, drniško područje, Gorski kotar, Lika, Slavonija, a poljoprivreda mora biti poticana od države to je činjenica ili preko drugi, maloga čovjeka, a ne da pašnjake dobivaju doli krške na koji način se dobiva. Pa to treba biti isključivo da dobijaju ljudi koji će to živjet autentično i tu ostaviti svoje obitelji, a neko iz Zagreba otvori OPG nema on pojma, prijavi ne znam broj grla i na to dobija poticaje.

Nama je hrana veći problem od covida, mi jedemo otrov, jedemo glifosat, GMO proizvode koji se guraju na naše police. Mi imamo veći problem tumore od te prehrane i hrane koju uvozimo uvozni lobi koji su direktno iz ministarstva ministrice, nisu oni iz Albanije nego iz ministarstva pogoduju da se uništi selo i seljak, a bez sela i seljaka nema jake Hrvatske.

Poštovani potpredsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Dozvolite mi da za početak iznesem nekoliko kronoloških pokazatelja o tome kako su političke odluke utjecale na propast i na nazadovanje hrvatskog sela. Početak gubitka suverenosti i neovisnosti hrvatskog sela kao i Hrvatske države započinje procesom privatizacije, kombinati, PIK-ovi postali su preko noći plijenom fiktivnih javnih dražbi na kojima su se primjerice kombajni vrijedni stotinama tisuća kuna prodavali za jednu kunu, traktori, prikolice, plugovi sve jednako vrijedi jednu kunu. Ali ne za svakoga, samo za odabrane. Nakon vrlo uspješne provedene privatizacije trebalo je prionuti zadatku br. 2, što će raditi novopečeni veliki poljoprivrednici s privatiziranim strojevima. Županije kao političke institucije su odlučile biti vrlo darežljive prema svojim podupirateljima pa kreću u novu privatizaciju, ovaj put poljoprivrednog državnog zemljišta i opet ne za svakoga, zna se tko može dobiti okrupnjene parcele za svega tada 15-ak maraka zakupnine na godinu. Ugovore potpisuju župani, vrlo važne figure koje ne razgovaraju s običnim seljacima, samo s odabranima. Prolazi prvih 10 godina zakupa državne zemlje, bez natječaja ugovori o zakupu se za iste novce produljuju na još 10 godina. U vrijeme pregovora s EU župani više ne smiju na temelju diskrecijske ocjene dodjeljivati zemljište nego se definira procedura koja nalaže raspisivanje natječaja, no ipak se postupak dodjele spušta na lokalnu samoupravu, pojedini vijećnici općinskih vijeća predvođeni načelnicima sami sebi, svojim suprugama, kumovima ponovo dodjeljuju zemljišta na korištenje. Tu skoro da već da više niti nema stočara jer stočari se ne stižu baviti politikom. Dogovaraju se vijećnici, prilažu evidentno lažne podatke o broju nepostojeće stoke na gospodarstvu i slično. Iako pršte prijave prema DORH-u, pišu se pisma Ministarstvu poljoprivrede, ukazuje se na nepravilnosti u provedbi natječaja od nadležnih nitko ne reagira. I korisnicima operativnih programa za razvoj stočarstva presudili su lokalni šerifi podjelom zemljišta najčešće po stranačkoj liniji. Oduzeli su im čak i ono zemljište koje su imali u sklopu gospodarskih programa kojima su im odobravani krediti kod HBOR-a. Apsurdnu situaciju gdje vas je država dugogodišnjim ugovorima obvezala na proizvodnju jeftine sirovine za stranu korporaciju uz ugovorene penale ukoliko dođe do smanjenja proizvodnje, opteretila vas ogromnim iznosom kreditnih zaduženja i onda vam oduzela zemljište na kojem ste trebali proizvoditi hranu za stoku, imamo samo i jedino na hrvatskom selu. Sve to mnogim stočarima bilo je previše, dobar dio njih odustaje i odlazi trbuhom za kruhom iz Slavonije. Od 65.000 obiteljskih gospodarstava koja su se bavila stočarstvom, proizvodnjom mlijeka i mesa u 10-tak godine dolazimo do njih 3.700. I kako završava zemljište za koje su se tako zdušno borili stranački pojedinci. Dobar dio njih daje trećim osobama na obradu iako je ugovorima o zakupu zemljišta jasno definirano kako se zemljište ne smije dati trećoj osobi na korištenje. Dio zemljišta je zapušten ili pod ambrozijom, dio je ipak stavljen u proizvodnju. Nakon što sam kao svjedok iznesenog nabrojala samo dio onog što nas je unazadilo pitam vas sve ovdje prisutne, očekujete li da će se išta od ovog nabrojano riješiti, nabrojanog riješiti donošenjem ovih izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Moja očekivanja su velika. Napominjem kako za sve navedeno naravno nije odgovorna ministrica poljoprivrede ovo je rezime raspolaganja poljoprivrednim zemljištem posljednjih 3 desetljeća. Ali ova postavka u Ministarstvu poljoprivrede ima povijesnu šansu uvesti reda i spasiti hrvatsko selo i domaću proizvodnju hrane. Priznajem ministrica je hrabro otišla među naše poljoprivrednike i time pokazala da ih uvažava. Pozdravljam takav pristup jer jedino u suradnji s našim poljoprivrednicima možemo iznjedriti kvalitetna rješenja. A što je trebalo učiniti kao prvi i temeljni korak? Trebalo je definirati pojmove. Prvi pojam, što ministarstvo uopće želi učiniti s hrvatskim selom. Ako dosita želimo sačuvati proizvodnju hrane i osigurati mogućnost opstanka našeg sela trebalo je definirati tko je to proizvođač hrane, tko je stočar. Tu ovaj zakon luta kao i prethodni zakoni. Bez jasne definicije otvaramo Pandorinu kutiju raspolaganju zemljištem. Podsjetit ću vas kako je zemljište najvrjedniji resurs u RH. Ono predstavlja jamac sigurnosti opstanka hrvatskog naroda kroz povijest do danas. Kalkulira se različitim podacima. Meni je čak apsurdno da nam prema podacima koji se mogu naći Hrvatske šume gospodare sa više od milijun hektara poljoprivrednog zemljišta u što ulaze livade, pašnjaci, krški pašnjaci i oranice. U isto vrijeme Hrvatska uvozi ogromne količine hrane te ima problem sa samodostatnosti i napuštanjem ruralnih krajeva. U problemima sa Covidom vidjeli smo koliko je bitna ta samodostatnost, a time i dovoljno hrane za svoje građane jer bi u slučaju bilo kakvih poremećaja u opskrbi ili zatvaranju granica hrvatski građani ostali gladni. Ozbiljan krimen ovog prijedloga zakona jeste što daje mogućnost da se natječaji raspisuju za katastarske čestice i proizvodno tehnološke cjeline što znači da ćemo dodatno fragmentirati poljoprivredne površine, tada je i proces komasacije zapravo nama nepotreban. Postavit ću jedno retoričko pitanje, a to je treba li Hrvatska stočarstvo ili ne? Sve prakse do danas pokazuju da ovaj sektor Hrvatskoj ne treba. Ne trebaju nam organska gnojiva, ne trebaju nam proizvođači koji troše ratarske proizvode, samo čini se da to nitko nema hrabrosti direktno priznati. Zašto to tvrdim? Kada bismo bili svjesni koliko je sektor proizvodnje mlijeka osjetljiv i rapidno nestaje jasno bismo zaštitili. Poštovana ministrice ovih dana hrvatsko selo pozorno vas je slušalo kada ste hrabro najavljivali da ćete stati u zaštitu domaće proizvodnje hrane te da će upravo ovaj zakon biti taj kojim ćete pomoći opstanku hrvatske poljoprivrede i hrvatskog ruralnog prostora. Ali ovim zakonom štitite dosadašnji posjed na prvom mjestu, a svi pokazatelji govore kako nam proizvodnja pada. Dok u poljoprivredu ulažemo nikad više novca, znači taj novac ne odlazi u proizvodnju i treba nešto mijenjati. Dakle, prije svega treba krenuti od analize tko je u posjedu državnog zemljišta. Ovim prijedlogom proizvođačima mlijeka koji su možda u najvećim problemima, kojih je preživjelih tek nešto više od 3000 ne dajete niti jedan jedini bod za njihovu proizvodnju. Eventualno biste kao proizvođač mlijeka mogli dobiti bodove ukoliko zadovoljite 10-tke uvjeta. A kada biste jasno definirali tko je stočar, vidjeli bi da ih ni nema čak niti toliko. I onda bi smanjili jaz između stočara i ratara jer upravo ovim prijedlog povećava se taj sraz na terenu. Ratari su u strahu od stočara. Ali zašto? Zato jer ste otvorili mogućnost da prednost imaju oni koji nisu pravi stočari nego umjetno stvoreni stočari. Napominjem i da se 20 bodova dodjeljuje i to bezuvjetno tovljačima junadi i time opet održavamo Rumunjsku poljoprivredu na životu. Svi oni koji dakle, zapravo pravo pristupa natječajima za zemljište do sada je doista jedna diskutabilna tema. Mislim da se dogodila također jedna nepravilnost jer koncesionari i dugogodišnji zakupnici su zapravo na temelju prethodnih programa raspolaganja zadovoljili svoje potrebe za zemljištem i u pravilu njima treba onemogućiti ulazak u posjed koji je predviđen za zakup odnosno njima treba omogućiti ulaz samo na površine gdje su istekli ti njihovi ugovori o koncesiji i dugogodišnjem zakupu, a OPG-ovima, obrtima i mikro poduzetnicima, oni trebaju imati pravo na natječaj za zemljište koje je predviđeno za zakup. Dakle, ovo po meni treba biti polazišna točka jer inače Ministarstvo poljoprivrede ponovno preferira velike sustave na uštrb malih. Ministarstvo poljoprivrede obvezno je i uskladiti Zakon o poljoprivredi sa ovim zakonom, te omogućiti žalbene postupke našim poljoprivrednicima pred neovisnim tijelom, dakle sudom. Ovaj zakon nema predviđen žalbeni postupak i stoga smatram da je upitne ustavnosti.

Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Dakle, kad pričamo o poljoprivredi prvo bi si trebali priznati gdje smo, što smo i zašto smo i da smo jednostavno od zemlje koja je bila poznata po svojoj intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji na kojoj su nastajali snažni gospodarski sustavi danas došli do toga da imamo već 30.g. slobodnog pada u poljoprivrednoj proizvodnji. Naravno da će odmah netko reći aha imali smo 5.g. rat, svašta je u tom ratu uništeno, ali i dalje se postavlja pitanje što smo radili u onih 25.g. i što radimo u posljednjih 8.g. gdje smo punopravna članica EU i gdje sigurno ima puno programa i projekata s kojima se volimo dičiti da su došli milijuni i milijarde eura, a i dalje je efekt isti, stalno idemo prema dolje. I zato danas i imamo situaciju da smo u svega 3 proizvoda stočarska, ratarska samodostatni i da možemo reći da zadovoljavamo osnovne potrebe koje naša zemlja i naši građani imaju. Ono što je tu posebno važno za naglasiti da je i šteta što koronakrizu koja nam je pokazala koliko nam je važna naša poljoprivredna proizvodnja, pa i ovu inflaciju koja sad dolazi očito nismo i dalje spremni iskoristiti da napravimo značajne zaokrete i da okrenemo našu poljoprivredu i poljoprivrednu proizvodnju u jednom drugačijem, novom, boljem smjeru. Sigurno da je to lagano padanje naše poljoprivrede, da ne kažem odumiranje, dovelo je do toga da danas možemo pričati i o odumiranju hrvatskih ruralnih krajeva, odumiranju hrvatskog sela i bojimo se svi zajedno kakvu katastrofu će pokazati službeni popis stanovništva kad prvi inicijalni rezultati izađu van i kad vidimo koliko imamo praznih sela za koja ćemo moć neupitno ustvrditi i dokazati da prije 30-40-50.g. su imala jedan snažan društveni život sa snažnom poljoprivrednom proizvodnjom. To sve smo izgubili. Danas je pred nama izmjena Zakona o poljoprivrednom zemljištu, treća izmjena od 2018.g. i kad znamo koje probleme imamo i što se sve očekuje od nas da napravimo ako želimo pokretati hrvatsku poljoprivrednu proizvodnju svatko si može postaviti pitanje zašto svako malo imamo promjene, zašto svako malo imamo promjene na način kao i ove posljednje da smo prvo imali savjetovanje, pa se skidalo, pa su neka povjerenstva radila nešto na novo, pa se i ova posljednja izmjena razvukla 7-8. mjeseci. I ova posljednja izmjena Zakona o poljoprivrednom zemljištu daje manje odgovora da ne kažem daje više pitanja nego odgovora ako želimo razmišljati o daljnjem razvoju hrvatske poljoprivredne proizvodnje. Ispred Kluba SDP-a moram reći da ne možemo biti za ovakav prijedlog Zakona o poljoprivrednom zemljištu jel za početak ne možemo pristati na rasprodaju naših poljoprivrednih površina. Zemlja, potencionalna ekološka proizvodnja, šuma, voda, to su stvari za koje svi tvrde da su jedan od važnih resursa i jedna velika komparativna prednost naše zemlje, a mi kao da smo spremni sve to rasprodati, da ne pričam šta bi se sve moglo poslije 2023. Otvarati na Jadranu i u primorskom pojasu i kako to obično zna bivati kad će nam poljoprivredne površine polako ali sigurno početi postajati građevinske površine. Isto tako sam sustav bodovanja ne možemo do kraja podržati zato jer ide na ruku prije svega velikima, a plus toga gospodarski programi kao takvi vrlo malo nose ili ne znamo na kraju koliko nose i kako sad, koju poruku šaljemo mladim poljoprivrednicima, poljoprivrednicima početnicima, koji interes i koji motiv da oni nađu da se uključe u poljoprivredne površine i da jednostavno krenu putem poljoprivrednog rada u našim krajevima koje želimo na neki način sačuvati i ostaviti na mjestu. I ono posljednje što bi sada apostrofirao u ovoj raspravi, Zakon o komasaciji i dalje nismo vidjeli i dalje nemamo akcijski plan koji će se ticati NPOO-a i od one priče koliko toga nam se otvara s europskim sredstvima i koliko veliku šansu imamo opet smo dobili jedan od prijedloga Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji nažalost odaje onaj opori dojam da nam je opet cilj čim prije sve maknuti od nas, čim prije sve rasprodati, a šta će biti za mandat, dva, tri, pričat će neki novi koji će doći i tako idemo iz mandata u mandat i tako nam u konačnici na kraju dana nažalost izgleda naša poljoprivreda, naša poljoprivredna proizvodnja i naša sela koja su prednjačila po istoj toj poljoprivredi.

Zahvaljujem potpredsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Iako je trend smanjenja upotrebe pesticida i veća je osviještenost ljudi o važnosti proizvodnje i konzumacije zdravih namirnica još uvijek je teško dostupna primjerice kraljica voća jabuka, a proizvedena u Slavoniji koja nije tretirana 5 ili 6 puta i koju si mogu priuštiti i oni sa manjim prihodima u kućanstvu. Ako znamo da 80% svih bolesti prema zdravstvenoj organizaciji je povezano sa konzumacijom hrane vrlo je važno razvijati svijest kod ljudi o kontroliranim upotrebama pesticida ili traženju adekvatnih alternativa tretiranja što je odgovornost države da ponudi poljoprivrednicima adekvatnu zamjenu u zaštiti njihovih prinosa. Kada govorimo o Zakonu o zaštiti, o održivoj uporabi pesticida tada ne govorimo samo o načinu uništavanja korova kod proizvodnje nego govorimo o puno većem značaju upotrebe samih pesticida. Ako znamo da pesticidi su sami po sebi opasni slažemo se da onaj tko ih upotrebljava mora znati i rukovati njima, slažemo se da kontrole i nadzora mora biti. Svjedoci smo učestalih povlačenja proizvoda sa polica trgovina upravo zbog prekomjernih i nedozvoljenih količina tih istih pesticida u hrani. I upravo to, želja za većom proizvodnjom, profit koji je okidač da proizvođač i ne vodi brigu za posljedice upotrebe tih istih pesticida i onda danas imamo to da su danas police pune hrane upitne kvalitete da nismo sigurni što točno jedemo jer možda nije problem samo jedan proizvod, ali učestalo i trajno konzumiranje takvih proizvoda dovodi do raznih bolesti, zagađenja okoliša ili bolesti životinja. Zanima nas sigurnost hrane koju konzumiramo mi kao potrošači, ali koliko hrane koja sadrži nedopuštenu količinu pesticida je prošla ispod radara iz nekoliko razloga. Otkako su 2018.g. sve inspekcije prešle u nadležnost državnog inspektorata situacija je izmakla kontroli. Cijeli set zakona se već 3.g. usklađuje sa Zakonom o državnom inspektoratu, to je Zakon o poljoprivredi, Zakon o veterinarstvu, Zakon o službenim kontrolama, a svi ti zakoni su usklađeni tek ove godine, što puno govori o ažurnosti i radu samog Ministarstva poljoprivrede, dok Zakon o hrani još uvijek nije pušten u saborsku proceduru, da o usklađivanju o podzakonskim aktima ni ne govorimo. Hrvatska je po pitanju službenih kontrola hrane se nalazi u zakonskom vakumu, a to je ono što je ključno. EU u strateškim dokumentima Europski zeleni plan i Strategija od polja do stola predlaže ukupno smanjenje korištenja pesticida za 50% do 2030.g. Istovremeno EU ulaže znatna financijska sredstva u istraživanja kako bi se pronašla adekvatnija i manje štetna zamjena za pesticide, a kako bi poljoprivrednici mogli i dalje zaštiti svoje prinose. Novim prijedlogom zakona uređuje se između ostalog i donošenje i revizija Nacionalnog akcijskog plana za postizanje … [[Govornik se ne razumije]] upotrebe pesticida. Pitamo se zašto postojeći plan nije revidiran odnosno nije, nije u skladu s europskim dokumentima i iskontroliran. Svjesni smo da Hrvatska treba premostiti i taj i prenositi terminologiju iz europskog zakonodavstva u nacionalno, ipak no ne možemo se složiti sa činjenicom da se ne poštuje mišljenje akademske zajednice što možemo zaključiti po niz primjedaba koje su upućene na javnom savjetovanju. Smatramo da treba jasnije definirat pružanje usluga tretiranja, svjedoci smo negativne starosne strukture u ruralnim područjima, te nemogućnosti edukacija za određeni broj poljoprivrednika. Pozdravljamo posebno zaštitu pčela i divljih oprašivača i uvođenje zabrane primjene pesticida opasnih za pčele u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura kao i uređenje primjene pesticida na javnim zelenim površinama. Osniva se povjerenstvo za pesticide, zakonom su određene aktivnosti, no nisu navedena financijska sredstva u prijedlogu koja će bit utrošena u primjeni ovog zakona u idućoj godini budući u ovoj godini je teško moguća primjena jer se nalazimo tek u prvom čitanju. Klub zastupnika SDP-a će o ovom prijedlogu glasati suzdržano s obzirom na najavljene korekcije na samom odboru koje očekujemo do idućeg čitanja. Zahvaljujem.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu i podzakonski akti doživjeli su do sada mnogobrojne izmjene, a poljoprivrednici i čelnici lokalne samouprave nailazili su na poteškoće u tumačenju i provedbi pojedinih odredbi, što je u konačnici rezultiralo sporijim donošenjem programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, otežanim raspisivanjem natječaja za zakup i prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta, pa u konačnici i nepostizanjem funkcionalnosti poljoprivrednog zemljišta i izostankom stvaranja dodane vrijednosti u poljoprivrednoj proizvodnji. Zbog stvarne potrebe da se hrvatskim poljoprivrednicima omogući da uđu u posjed poljoprivrednog zemljišta okrupne svoje parcele i bave se poljoprivrednom bez zabrinutosti hoće li imati dovoljno poljoprivrednog zemljišta pred nama svima je povijesni zadatak da donesemo kvalitetan zakon koji će dati odgovor na sva otvorena pitanja. O načinu na koji donosioci odluka vrednuju i kako će se odnositi prema poljoprivrednom zemljištu i poljoprivredi u cjelini ovisi sadržaj i provedba ovog zakona. Zato smo se uvijek zalagali za uključivanje u raspravu o ovoj temi poljoprivrednika kao prvih i temeljnih korisnika zemljišta, ali i stručnjaka i znanstvenika koji mogu pomoći u donošenju održivih i uravnoteženih rješenja jer poljoprivredno zemljište je sukladno Ustavu RH dobro od posebnog interesa za RH, ima njezinu osobitu zaštitu, pa nam ne može biti svejedno kako će se poljoprivrednim zemljištem gospodariti. Zato pozdravljamo odluku Ministarstva poljoprivrede o provođenju široke javne rasprave i upućivanju zakona u e-savjetovanje čak dva puta što je pokazatelj da se željelo saslušati i uključiti sve koji o ovoj prevažnoj temi imaju što za reći. Vjerujemo da će se taj dijalog nastaviti između prvog i drugog čitanja jer svima nam je isti cilj izraditi što kvalitetniji zakon. Ovaj zakon predviđa dodatno rasterećenje od administrativnih procedura, ubrzava postupke raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, sprječava moguće nejednake primjene odredbi važećeg zakona i dorađuje kriterije za dodjelu državnog poljoprivrednog zemljišta. Planirano programsko rješenje e-zakup trebalo po uzoru na provedbu mjera iz programa ruralnog razvoja RH osigurati transparentnost raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem. Dodatno se jačaju mjere kontrole raspolaganja ispunjavanja uvjeta iz gospodarskog programa što je nužno jer smo svjedoci da se neki gospodarski programi na osnovu kojih je zemljište dobiveno uopće ne provode, a ima i ekstremnih slučajeva gdje su gospodarski programi bez traga nestali. Zato pozdravljamo odluku da se pokrene revizija tih gospodarskih programa i ugovora te uvedu dodatne kontrole kako bi se poslala poruka da se nepošten pristup neće tolerirati. Propisani su elementi koje gospodarski program treba sadržavati no ne boduje se gospodarski program kako se moglo čuti u nekim prethodnim raspravama već se boduje korisnik poljoprivrednog zemljišta. A upravo je bodovanje velika novina ovog zakona koja izaziva najveći interes jer je riječ o sustavu koji je predložen kako bi pratio prioritete prijedloga Strategije poljoprivrede RH, a kojoj je cilj povećati vrijednost poljoprivredne proizvodnje na 30 milijardi kuna godišnje do 2030. godine. Produktivnost rada planira se povećati za 60% i to povećanjem broja svinja za 35%, povećanjem u govedarstvu za 20%, povećanjem površina pod trajnim nasadima za 5000 hektara, modernih staklenika na 500 hektara. Bodovanje u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu prati te strateške ciljeve. Također, planira se smanjiti upotrebu pesticida za 25%, povećati udjele upotrebe obnovljivih izvora energije u poljoprivredi za 15% i povećati navodnjavanje na dodatnih 25.000 hektara. Veliki naglasak stavlja se na generacijsku obnovu i na mlade poljoprivrednike čiji broj želimo povećati na 20% do 2030. godine, a oni upravo kao glavnu prepreku svom poslovanju navode pristup poljoprivrednom zemljištu. To je potvrdio i Revizorski sud EU koji je analizirao situaciju u cijeloj EU i zaključio da vrlo izdašan novac koji se daje mladim poljoprivrednicima nije doprinio generacijskoj obnovi zato što postoje prepreke s kojima se mladi poljoprivrednici suočavaju na dnevnoj razini, a to su prije svega pristup zemljištu, pristup kapitalu, pristup znanju, pristup dostatnom i stabilnom dohotku te pristup osnovnoj infrastrukturi i uslugama u ruralnom području. Zato sustav bodovanja prepoznaje mlade poljoprivrednike i one koji imaju obrazovanje i iskustvo u poljoprivredi. Udio površine pod ekološkom proizvodnjom od 2012. godine stalno raste u Hrvatskoj i više se nego udvostručio u apsolutnom smislu. Više od 90% ekološkog područja dobiva potporu iz zajedničke poljoprivredne politike, a imajući u vidu strateške prednosti Hrvatske za ekološki uzgoj hrane, sustav bodovanja podupire ekološku poljoprivredu. Međutim, čini se da odluka poljoprivrednika o prelasku na ekološku poljoprivredu uvelike ovisi o razini potpore, a manje o tržišnoj potražnji za određene vrste usjeva i to treba promijeniti. Kroz sustav bodovanja uvedeni su sektorski kriteriji za dodjelu državnog poljoprivrednog zemljišta s naglaskom da je proizvodnja hrane prioritet. U našem klubu želimo predložiti da se težinu pojedinih kriterija diferencira kako bi se napravile dovoljne razlike između određenih vrsta subjekata i kako bi se omogućilo da mali, mladi i domicilni poljoprivrednici budu u mogućnosti ostvariti pravo za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta jer su oni kao čuvari ruralnog prostora ujedno i garancija opstanka hrvatskog sela. Upravo na njih Europska komisija stavlja naglasak u svojim preporukama za izradu nacionalnog strateškog plana za buduće programsko razdoblje, a to je potvrđeno i Nacrtom Strategije poljoprivrede do 2030. godine. Predlažemo da se uvede kriterij pravednosti prema onima koji koriste poljoprivredno zemljište kako bi se ostvario kontinuitet poljoprivredne proizvodnje za dosadašnje korisnike koji svoju djelatnost obavljaju sukladno gospodarskim programima i zakonom propisanim uvjetima. Kriterij koji se odnosi na uvjete rada i zapošljavanja treba doraditi kako bi se spriječile potencijalne zlouporabe i stjecanje prednosti koja bi mogla biti umjetno stvorena. Povećanje proizvodnje domaće i kvalitetne hrane je izuzetno važno. Zato predlažemo da zakonom snažnije podržimo one koji uzgajaju rasplodna grla i čiji ciklus proizvodnje počinje i završava u Hrvatskoj, a ne u nekoj drugoj zemlji. Poljoprivrednici se bore s klimatskim promjenama, a sve veći problem čine štete od divljači na poljoprivrednom zemljištu, na usjevima i nasadima čime se dovodi u pitanje održivost poljoprivredne proizvodnje. Predlažemo da se razmotri uvođenje odredbe kojom bi Ministarstvo poljoprivrede isplaćivalo poljoprivrednicima obeštećenje za štete od divljači kao što je predviđeno da ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode isplaćuje obeštećenje zbog šteta od strogo zaštićenih vrsta. Također želim reći nekoliko rečenica o drugom važnom zakonu, a to je Zakon o pesticidima jer znamo da Europska komisija u analizi koju je izradila za nacionalni strateški plan Hrvatska istaknula kako je trend smanjenja rizika povezanih sa upotrebom pesticida u Hrvatskoj izraženiji nego na razini EU što vrijedi za trend antimikrobnih sredstava te da Hrvatska ima dobro opće stanje i zaštitu prirodnih resursa kao i najveći potencijal u Europi za razvoj biogospodarstva. Svi smo svjesni da su pesticidi pomogli u smanjenju pojavnosti bolesti biljaka i osiguranju stabilne poljoprivredne proizvodnje, ali smo tijekom vremena zanemarili one štetne elemente koji proizlaze iz njihove uporabe. Zato bih izrekla pohvalu koja se odnosi na Članak 56. Zakona o održivoj uporabi pesticida kojim se zabranjuje primjena pesticida opasnih za pčele u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura i za čije nepoštivanje se predlažu prekršajne kazne. Smatram da je to nužno ne samo zbog katastrofalnih iskustava pomora pčela u Međimurju već i zbog toga što si moramo posvijestiti da bez pčela nema oprašivanja, a bez oprašivanja nema proizvodnje hrane. Zato o pčelama i oprašivačima moramo puno bolje brinuti. Također predlažemo da se Članak 33. nomotehnički doradi i pojasni i uskladi sa Zakonom o sjemenu koje se odnosi na doradu i mogućnost da poljoprivrednici sami dorađuju sjeme za što trebaju moći nabaviti zaštitna sredstva koja su im potrebna kako bi taj postupak dorade mogli i provesti. Također predlažemo da se Članka 60. do 62. nomotehnički uredi i pojasni za drugo čitanje. Na kraju bih pozvala da se posebna pažnja posveti kontroli poljoprivrednih proizvoda koji dolaze iz trećih zemalja u kojima su dozvoljena zaštitna sredstva koja nisu dozvoljena u Hrvatskoj i u EU. Takvi proizvodi predstavljaju potencijalni rizik za zdravlje potrošača, a ujedno su i nelojalna konkurencija našim proizvođačima.

Poštovani potpredsjedniče, poštovane ministrice, žao mi je što ovako kasno raspravljamo nakon cijelog dana sjediti ovdje teško se više i koncentrirati na kvalitetnu raspravu, no što je tu je. Zakon o poljoprivrednom zemljištu mislim da je jedan od zakona koji se najviše dorađivao, mijenjao, pisao iznova, a dao manje rezultata nego bilo koji drugi zakon. Ministrica je ovdje kao razlog navela u zakonu znači predloženih izmjena i dopuna potrebu dodatnog administrativnog rasterećenja što je istina, ubrzanja postupka raspolaganja. Nažalost ubrzanje postupka raspolaganja kad smo na pragu da stranci mogu kupovati poljoprivredno zemljište u Hrvatskoj mislim da dolazi prekasno te sprječavanje nejednake primjene odredbi važećeg zakona, znači dorada kriterija. Prije 3 godine moj kolega Davor Vlaović i ja prilikom donošenja za sada važećeg zakona ovdje smo raspravljali, ukazivali i govorili da ovaj zakon neće dati dobre rezultate, da neće riješiti pitanje državnog poljoprivrednog zemljišta, pisali amandmane, upozoravali, naravno bili smo ismijavani, nisu nam prihvatili niti jedan amandman no ništa nam ne znači što smo tada bili u pravu jer evo rezultat je danas taj da mi nakon 30 godina toliko željene vlastite RH nismo riješili pitanje državnog poljoprivrednog zemljišta kao osnovnog resursa za proizvodnju, za poljoprivrednu proizvodnju, za proizvodnju hrane kao osnovnog resursa za opstanak obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Nisam namjerno pitao ministricu u replici da li su obiteljska poljoprivredna gospodarstva temelj poljoprivredne proizvodnje Da ona bi trebala bit, ali odnos prema njima je maćehinski što su manja to je lošiji odnos, veća nešto bolje se snalaze, a uglavnom su stvari umjerene, usmjerene na velike sustave koji su uspjeli naslijediti iz ono iz pikova koji nisu propali nego smo ih uništili tj. neki drugi su ih uništili i iz toga su nastali da ne kažem novi pikovi kojima su određeni gazde na čelu koji često puta ne gospodare dobro sa resursima koje su dobili, ali s obzirom na izdašne potpore, izravna plaćanja i sve ostalo što se uz to u zadnje vrijeme uz fondove može dobiti jako dobro žive od 200, 300, 400 hektara zemljišta. Žao mi je što u kriterijima ne postoji i jedan kriterij koji bi govorio o prinosima koje su ostvarivali oni koji su do sada gospodarili poljoprivrednim zemljištem. Znači imati velike, visoke prinose iznadprosječne znači biti dobar gospodar, a znači držati plodnost poljoprivrednog zemljišta kao supstrata za proizvodnju. Znači samo onaj tko je ostvarivao visoke prinose održavao je plodnost. Onaj tko nije održavao plodnost nije mogao dolaziti do visokih prinosa i to je nešto što bi ga moglo diskreditirati kao dobroga gospodara koji gospodari državnih poljoprivrednim zemljištem, znači koje je vlasništvo RH. Da su mali poljoprivrednici diskriminirani na neki način, da male proizvodnje se smatraju nebitnima, a moj stav i stav HSS-a je da je svaka proizvodnja i svako stvaranje nove vrijednosti bitno bez obzira u kolikom obimu, na kojem gospodarstvu se proizvodi. Ovdje imamo jedan od kriterija znači gdje je udio izravnih plaćanja nije veći od 30% ukupnih prihoda.

A taj jadnik koji ima mali traktorić za 15.000 EUR-a može kupiti snažniji stroj koji može zadovoljiti njegove potrebe, doduše stariji ali mu može poslužiti. Ja spadam među manja gospodarstva, imam 4 traktora najstariji mi je 63 godine, najmlađi mi je 29, ali ima vrhunske prinose. To su gospodarstva o kojima ja govorim koji nisu u sustavu u PDV-a, koja nisu u sustavu poreza na dohodak, koji ne mogu ostvariti, ne mogu dokazati da su im izravna plaćanja 30% njihovog prihoda. Oni ukoliko prodaju na svom pragu, ukoliko prodaju na tržnici ili direktnom prodajom, a nisu u sustavu PDV-a ne izdaju račune, njima je potpora tj. izravna plaćanja 100% i u ovom slučaju kako im nije 100%, koji prihod mogu drugi pokazati? Evidencija primitaka? Ja vam kažem da nije tako na terenu i nitko od njih ne može dokazati da mu je to 30% nego će mu to biti 100% Očito premalo razgovarate na terenu sa ljudima, ja sam vam to jednom rekao da oni vas gledaju kao ministricu, tapšu vas po ramenu i ne govore vam prave stvari, ne govore vam iskreno ono što biste možda trebali čuti za stvarno. Da idem dalje, nisam vidio prioritet za autohtone pasmine, imamo hrvatskog hladnokrvnjaka, hrvatskog Posavca, proizvodnja koja ide direktno u izvoz 99% i smatram normalno postoje i druge autohtone pasmine da ih sad ne nabrajam, da ne gubim vrijeme, smatram da bi i ti proizvođači trebali imati prednost pred drugima jer uzgajaju ono što je hrvatska vrijednost, komparativna prednost to su autohtone pasmine.

Sustav krava-tele ako ima 30% rasplodnih grla ženske teladi koja stoji znači da je u pitanju prednost za tovljače. Jedna od tradicionalnih proizvodnji je sustav krava-tele, jedan od sustava proizvodnje koji vrlo lako može preć na ekološku proizvodnju, no međutim nismo ga ovdje dobro po mome mišljenju, možda se varam, ispričavam se ako se varam, nismo ga dobro prepoznali, smatram da ovaj omjer treba biti daleko više u korist rasplodnih grla, tada bismo stvarno favorizirali one koji se bave uzgojem goveda u sustavu krava-tele. Ne kažem da sve da sad ne nabrajam samo loše znači podržavam i ovo što ste povećali rok zakupa sa mogućnošću produljenja na isti rok jer 30 godina je period na koji možete razvijati gospodarstvo, dugoročno ulagati u njega, održavati plodnost tla pet godina. Svi oni koji su imali zemljišta na pet godina jednostavno nisu ulagali na plodnost tla nego su raubali to zemljište i sve ono što su uložili u opremu nisu znali da li će dalje nastaviti ili neće proizvoditi. Ovo već sada daje mogućnost za dugoročno planiranje i za ostanak nasljednika na gospodarstvima koja će se kasnije formirati. Da imamo maksimalni iznos potpore onda ne bi se toliko srljalo u stotine hektara pa bi neki koji žive od potpora bi tada možda odustali od proizvodnje, koji ne ulažu značajno u proizvodnju i prinose, no međutim danas ako imate 200 hektara pa oko pola milijuna kuna taman da ste na nuli sa proizvodnjom je značajan novac od kojega se može lijepo živjeti. Mislim da ovaj zakon ima puno mogućnosti nadopuna da bude pravedniji, pokušajte znam da moj apeli ne znače baš ništa, ali možda nešto se promijeni. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika IDS-a poštovani zastupnik Emil Daus.

Hvala lijepa g. potpredsjedniče. U Istarskoj županiji je oko 30.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, a nadam se da će se napokon iskoristiti taj veliki potencijal. Pozivamo na nastavak ubrzavanja procesa natječaja, treba priznat da se vide i pozitivne promjene koje su se dogodile, pa i sa državnim institucijama koje su usporavale procese npr. na području Istre i s Hrvatskim šumama, puno su brži i konkretni od izdavanja potrebnih dokumenata. Jedino još moramo učiniti sve da najprije državno zemljište koje je uvijek bilo poljoprivredno i to zadnjih 200 godina od kada je katastar u Istri napravljen pa do pred 5,10,15,20 kako koje parcele zapušteno sada, na njemu počela rasti vegetacija, pokušamo čim prije vratiti u poljoprivredno, a ne da čim se malo pojavi vegetacije odmah ide u šumsko zemljište. Pričam o česticama koje su u katastru oranice, njive, voćnjaci, vinogradi, pašnjaci, livade itd. Prije nego krenemo na prijedlog što mislimo da bi bilo još nadodati ili izmijeniti u samom zakonu još bih jednom iskoristio priliku naglasiti da imamo dobar haos u prostoru u priobalnim gradovima i općinama posebno na poljoprivrednom zemljištu. Stoga pozdravljam prije sam čuo u odgovoru na repliku nastojanja koja idu prema zabrani parceliranja poljoprivrednog zemljišta na manje kvadrature do određene površine osim pretpostavljam i bilo bi dobro kad se radi o nekim ostavinskim raspravama, darovnim ugovorima unutar obitelji itd. i da svi zajedno spriječimo uništavanje našeg prostora i okoliša. Što se tiče samog zakona u području nadležnosti predlažemo da se izmjenom zakona racionalizira rješavanje o predmetnim upravnim postupcima prenošenjem istih u nadležnost upravnih tijela koja su pri informacijama kojima raspolažu u svojim službeno vođenim podacima odnosno po znanju kojim raspolažu njihovi kadrovi daleko prikladnije instance da te predmete rješavaju brže i učinkovitije. Predlažemo da se predmetni zakon da se u njega doda kako stručne poslove u vezi s prikupljanjem potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanja mišljenja, te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova obavljaju nadležna tijela, nadležno upravna tijela jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanja poslova prostornog uređenja, a ne poljoprivreda. Što se tiče naknade kod ozakonjenja građevina izvan granica građevinskog područja, odredbu čl. 24. st. 5. zakona malo je izazovno tumačiti zbog izraza prostornim planom promijenjena je namjena poljoprivrednog zemljišta. Smatramo da se radi o jednoj nomotehničkoj pogrešci jer bi u protivnom u slučaju legalizacije objekta koji su bili i ostali na poljoprivrednom zemljištu, a nije im promijenjena namjena dolazilo do obustave postupka s obzirom na to da naplata naknade u takvom slučaju uopće ne bi bila propisana zakonom, pretpostavljam da tu nije bila namjera takvim postupkom odnosno propustom omogućit faktično oslobođenje od naplate promjena namjene već se jednostavno dogodila pogreška, pa predlažemo da za poljoprivredno zemljište koje se na dan stupanja na snagu ovog zakona nalazi izvan granica građevinskog područja i nakon izmjena u prostornom planu ostaje izvan granice itd., itd.

Recentni prijenos nadležnosti za odlučivanje o povjerenim poslovima državne uprave za županije predstavlja kadrovsko i financijsko opterećenje. Ono je osobito izraženo upravo u upravnim postupcima radi određivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta. Iz navedenog razloga ukazuje nam se logičnim i razboritim propisat da su sredstva ostvarena od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta prihod proračuna u visini od 30% onih jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave koje odlučuju o toj naknadi, pa bi se predložio da se doda novi članak koji bi glasio, sredstva ostvarena od naknade za promjenu namjene prihod su državnog proračuna 70% i 30% jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave odnosno Grada Zagreba na čijem se području mjesne nadležnosti poljoprivredno zemljište nalazi. Spomenuo je i kolega Lenart autohtone zaštićene pasmine, tu se slažemo s njime, znače zaštita autohtonih i zaštićenih pasmina za RH i sve njene regije, detaljno je izloženo u Nacionalnom programu očuvanju izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja u RH od 2021. do 2025. Stajališta smo da je kroz zakon potrebno olakšati uzgoj naših autohtonih i zaštićenih pasmina što je moguće ostvariti kroz priznavanje prava prvenstva uzgajivačima autohtonih i zaštićenih pasmina na natječajima za dugoročni zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Napominjemo da takav uzgoj zahtjeva veća ulaganja, to je jasno svima koji malo prate poljoprivredu, redovito je manje profitabilan od standardnog uzgoja, ali iznimno značajan kako za očuvanje ugrožene pasmine u smislu i bioraznolikosti tako i za podršku ekološkoj proizvodnji, naravno očuvanje tradicije uzgoja na određenom području same pasmine i tome slično. Zato je prijedlog da se predmetna točka izmijeni na način da vrsta proizvodnje pod točkom b) određenog članka, vrsta proizvodnje kojom se bavi mliječnim gospodarstvom ili uzgojem hrvatskih izvornih zaštićenih i ugroženih pasmina itd., kako glasi točka. Također potrebno je možda još malo dodatno poticati ekološke proizvođače bez obzira što tu ima pluseva i minusa, ali predlažemo da se u sustavu bodovanja poljoprivrednih subjekata na natječajima za raspolaganje zemljištem s više bodova ocjenjuje ekološki proizvođače, pa neka se podigne veća kontrola samih njih na terenu ako postoji negdje sumnja u zlouporabu određenih subjekata. Još jedna stvar pred kraj ovog izlaganja u ime kluba jer ću se javiti još i u pojedinačnoj raspravi s nekim temama. Osim zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države imamo nažalost zapuštenog i napuštenog poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu. Dio razloga je bar u primorskim županijama, u Istri je tako, vjerujem da je i u Dalmaciji slično, dio razloga je što je mnogo nekadašnjih vlasnika odavno emigriralo i napustilo državu i napustilo tu zemlju koju je obrađivalo, dio razloga je što se napustilo nekadašnji način poljoprivredne proizvodnje, pri tom najviše mislim na one bivše poljoprivredne površine koje se nalaze na teškim terenima za obradu, na teškim reljefima poput pašnjaka na velikim nagibima, nema stoke na slobodnoj ispaši kao nekada, šume se približavaju naseljima, divljač je došla praktički do kućnog praga. Imamo velike štete od divljači, to je postao ogroman problem. Pozivamo ministarstvo, znam da se nešto radi vezano za repelente, ali osim njih ako se može jer oni su ipak samo djelomično i privremeno učinkoviti, dal se može naći neki način i neki model da se sufinancira poljoprivrednicima određene vrsta ograda električnih pastira za zaštitu od divljači, te nađu još neki obliki pomoći jer vjerujte još ovo malo poljoprivrednika u ruralnom dijelu Istre izgubit će volju za poljoprivrednom proizvodnjom. Nama se jako poremetio eko sustav, bioraznolikost, šume su preplavile sva područja nekadašnjih pašnjaka i totalno se promijenila slika krajobraza zapravo u središnjoj Istri i sjevernoj. Danas evo čitamo svako toliko da se primijete krda divljih svinja da šeću po Puli, Rovinju. Neki dan je bilo na portalu jednom da šeću po rivi po Rabcu, pa umjesto smjene turista imamo po danu turiste, po noći divlje svinje na, na rivi ne. Ovo je veliki problem, apeliram za pomoć i košto sam rekao u pojedinačnoj raspravi ću se dotaknuti još nekih tema jer su povezane na drugi način da sada o njima ne pričam i Klub IDS-a će podržat prijedlog zakona u prvom čitanju u dobroj vjeri da će prihvatiti i neki naši prijedlozi uključujući i one koje ću naknadno iznijeti u pojedinačnoj raspravi. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, poštovani zastupnik Bojan Glavašević.

Prije nego što krenem na na meritum stvari, dozvolite mi samo da se osvrnem na činjenicu da o ovako važnom nečem raspravljamo po tko zna koji put užasno kasno i nije samo stvar toga da nas građanke i građani ne mogu gledati i pratiti dok ovo radimo, a tiče ih se jako, nego zaista se pitam mislim koja je svrha toga, čak ono idemo dalje od ove ideje da je tu poanta nešto važno staviti u porno termin, a ne znam ili izmoriti opoziciju da, da dugo ostanemo i tako, mislim nema ni kolegica i kolega iz HDZ-a. Koliko kvalitetno ova rasprava može doista biti u 20 do 11 u polupraznoj sabornici? Tu su ljudi kojima je to bitno s jedne strane, dio kolegica i kolega koji po nekakvoj klupskoj dužnosti raspravljaju o ovoj temi iako možda nije nešto čime se inače bave. A na kraju krajeva u istih tih 20 do 11 imamo ministricu u Vladi RH koja osim raspravi u saboru svakodnevno ima ritam koji je znatno intenzivniji od našega i ja doista evo mislim ja sam svjestan da tu nema ni predsjednika sabora, nema ni drugih kolegica i kolega koji odlučuju o dinamici naših rasprava ovdje, ali mislim postavio bih pitanje koliko je doista ovo kvalitetno i dobro trošenje vremena ministrice u Vladi RH, pa i na kraju krajeve svih nas, ali dobro. Nazovimo to jednim retoričkim pitanjem. Što se tiče samog zakona želim reći ovako u ime našeg kluba zastupnica i zastupnika. Za 2 godine prestaje moratorij na zabranu prodaje zemljišta strancima. Kada se to dogodi možemo očekivati probleme, prije svega za male OPG-ove i male zadruge koji se neće moći natjecati s kapitalom kojim raspolažu stranci. Čuvanje zadruga i malih OPG-ova prvoklasno je demografsko pitanje i kao takvo ga trebamo i tretirati. Ovo je zapravo odličan primjer kako vlada u nekim situacijama to ne razumije jer Članak 36. ovog prijedloga zakona zapravo ne prepoznaje važnost poticanja zadrugarstva kroz sustav bodovanja. Demografija dakle nije tema danas, ali ponavljam ovo je doista prvoklasno demografsko pitanje. Malim OPG-ovima trebalo bi omogućiti dovoljno zemlje na dugi rok. Na tu zemlju oni mogu dobiti i projekte s ozbiljnim ulaganjima, ako nemaju dovoljno hektara nemaju ni šanse za prave EU projekte. Ako im se to ne omogući poticaje i projekte dobivat će opet oni koji su se '90.-tih nekako domogli velikog broja hektara, a samu zemlju će obrađivati sirotinja pod najmom koja od toga neće moći živjeti. Želim još nešto reći o zadrugama. Braniteljske zadruge odličan su primjer uspjeha i o njemu treba govoriti. Ovim putem i s ovog mjesta iako sumnjam da itko od njih to prati u ovome trenutku želio bih pozdraviti sve divne zadrugarke i zadrugare s kojima sam imao čast surađivati dok sam bio pomoćnik ministra branitelja. Drago mi je da su oni uspješni i iskreno se nadam da će u narednim godinama biti još više prepoznati i u EU. Međutim, drugih zadruga ima premalo i to je zapravo jedini način da se mali poljoprivrednici udruže i izbore za veće površine koje bi mogli navodnjavati. Govorimo tu o voćarima, o vinogradarima i o svima ostalima. U Europi, jedan podatak na koji sam naišao, u Europi je svaki 4 stanovnik član neke zadruge, dakle otprilike 25% stanovnika, a u Hrvatskoj samo 5 ljudi na 1000 to je 5 promila. Mislim da bismo to doista trebali mijenjati. Prije svega kako bismo zaštitili naše ljude od, od stranih utjecaja u trenutku kada, kada strani kapital i stranci budu mogli kupovati zemljišta. Na kraju htjeli smo istaknuti još jednu stvar kao problem. To je činjenica da zakon zapravo ne predviđa žalbu nego neki vid prigovora koji u biti ne obvezuje ni na koji način. Nadamo se da ćete razmotriti da to promijenite do drugog čitanja.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana ministrice, kolegice i kolege, tužno i žalosno što je i kolega Glavašević napomenuo da u 22 i 43 raspravljamo o poljoprivrednom zemljištu. Svi ćemo se klet da nam je poljoprivreda jako bitna, da je to uz par još grana u Hrvatskoj najbitnije, a onda ne da pričamo u kasne sate nego smo objedinili raspravu o poljoprivrednom zemljištu i o pesticidima, što se slažem sa kolegom Buljem čak evo i on je odustao od rasprave, znači da je za njega prekasno, slažem se da nismo trebali objediniti ove dvije rasprave jer poljoprivredno zemljište i pesticidi su dvije vrlo važne teme. Poljoprivredno zemljište jer bez njega ne možemo ništa proizvoditi, ako nema poljoprivrednog zemljišta nema ni proizvodnje. A nažalost ako nema pesticida nema ni intenzivne proizvodnje i baš sam slušao kroz raspravu, 90% se odvija vezano za poljoprivredno zemljište, a možda 10% za pesticide. I pesticidi će proći nekako ispod radara premda ne mislim da se nešto krucijalno mijenja u zakonu za pesticidima ja bi išao u toj smanjivanju glifosata i na neki način izbacivanja iz poljoprivredne proizvodnje. A što se tiče samih pesticida mislim da tu sustavi kontrole nisu dobri, ali nisu dobri i sustavi kontrole u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji jer imamo mali broj poljoprivrednih inspektora i oni jednostavno te velike površine ne mogu i pokriti. Ono što je vezano za poljoprivredno zemljište i šta nije dobro po meni je 29 izmjena Zakona o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem i mislim da u 30 godina naše države smo napravili 2 pod navodne znake genocida, to je Zakon o privatizaciji i Zakon o poljoprivrednom zemljištu jer kad nešto mijenjaš 29 puta znači da nešto nije u redu. A da bi išta ozbiljnije ti naši poljoprivrednici mogli radit moraš im dat neku zemlju, a dok su došli do 28.izmjene ili 29., ko je zemlju dobio, dobio je i malo izmjena sad više se tu može popraviti. Ovaj novi prijedlog zakona praktički bi mogao reći da cementira postojeće stanje, da oni manje-više poljoprivredni proizvođači koji raspolažu sa poljoprivrednim zemljištem da oni će svoje površine zadržat, ono što je ostalo poljoprivrednog zemljišta, a općine nisu raspodijelile to je sad čak i pitanje u kakvom je stanju to poljoprivredno zemljište jer znam iz svog iskustva da se u katastru vodi kao oranica, a da u biti to poljoprivredno zemljište je šikara i da ti ljudi koji napokon i dobiju to zemljište pitanje ekonomske isplativosti tog zemljišta da ga se privede u svrsi da se može proizvoditi na njemu neka kultura, a to se upravo dogodilo jer se predugo čekalo da se to zemljište nekome da. Manje-više svo poljoprivredno zemljište su dobili veliki igrači, neću sad spominjati njihova imena, a to se zato događa jer kad se treba raspodijeliti poljoprivredno zemljište ne radi se to u ministarstvu da se ne lažemo, to se radi u hotelima sa skupim ručkovima i zna se koji interesni lobij i koji igrači stoje iza tega. Imamo i temu koja će nam kad-tad doć na dnevni red, to su poljoprivredne površine koje su u vlasništvu sadašnje Fortenove, znamo ko su vlasnici, pitanje je što će i s time bit. Ali ono što nije dobro da nikad nismo napravili plan proizvodnje po sektorima koji nam fale. Ono što bi ja očekivao od svakog načelnika, gradonačelnika da vidimo šta fali, ako fali junetine pa ajmo vidjet jel se može tim tovljačima pomoć da oni dobiju neki prioritet u toj valorizaciji u tom bodovanju da imamo veću proizvodnju junetine, ako fali svinjskoj proizvodnji da vidimo šta možemo napraviti za svinjare. Mljekare smo sustavno ubili i padamo u proizvodnji mlijeka. Sada je ministrica rekla da se to malo zaustavilo, ali kada bi komparirali brojeve od prije 15, 20 godina to su poražavajuće činjenice. A ono što bi trebalo bit u interesu svih nas da imamo domaću proizvodnju, a da ta domaća proizvodnja završi u našim lancima prodaje i u našim hotelima, a pođite slobodno po šopinzima, po marketima pa ćete vidjeti manje-više sve je uvozno. Pa mi ne možemo u današnje vrijeme niti bit približno u nijednoj proizvodnoj djelatnosti da možemo reć da se to proizvelo Hrvatskoj i da imamo samodostupnu proizvodnju. Ono što sam očekivao, očekivao sam da barem ta neka sad valorizacija bude više prilagođena stvarnim potrebama pojedinih regija, naravno ako se radi Dolina Neretve da ćemo da prioritet mandarinama, naravno ako se radi Slavonija da ćemo dat prioritet ratarskim kulturama, ali da vidimo šta se još može napraviti za te neke male proizvođače i šta se može napravit za mlade osobe koje se žele baviti poljoprivredom. Ono što smo propustili, propustili smo da na jedan na neki način transparentan planski način napravimo na koji način ćemo to poljoprivredno zemljište raspodjeljivat i po meni bi trebalo napraviti nekakav registar poljoprivrednog zemljišta da možemo vidjet u zadnje vrijeme tko je dobio poljoprivredno zemljište, koliko su proizveli i koliko je država na neki način uprihodovala PDV-a od te proizvodnje. Ono što ću reć da cjelokupna proizvodnja više se ne valorizira po jedinici kilaže po nekom hektaru ili tonaže nego smo manje-više sve to po hektarima i od kad je poljoprivreda postala na neki način gdje se sve vrti oko toga koliko će tko dobiti poticaja i koliko će tko dobiti poljoprivrede manje pričamo o poljoprivrednoj proizvodnji, a više pričamo o hektarima i ukupnim prinosima od poticaja. Čak mislim da niste trebali ovo stavljati da 30% izravna primanja ne smiju preć preko izravni poticaji ne smiju prijeći 30% izvornih prihoda, to čak ne bi ni dirao, ali mislim da smo trebali sad u ovom zadnjem dodjeli poljoprivrednog zemljišta više ipak misliti malo na autohtone pasmine u stočarstvu i da smo se mogli malo više posvetiti ekološkoj poljoprivredi, nažalost nismo ni to. A što se tiče samih pesticida, mislim da bi tu kontrole trebale bit puno rigoroznije. Kad mislim kontrole mislim od distributera i na neki način mislim od poljoprivrednih ljekarni gdje su ti pesticidi uskladišteni, a i na sam način probat iskontrolirat koliko se može iskontrolirat sama upotreba tih pesticida pogotovo na onim područjima gdje imamo intenzivniju pčelarsku proizvodnju i na onim područjima gdje imamo na neki način ili potoke ili rijeke ili bilo koji medij za navodnjavanje. A da sad pričamo da smo koliko sam se naslušao tih priča navodnjavanje, navodnjavanje, navodnjavanje, mi u našoj poljoprivredi imamo da nam jedne godine poplave odnesu sve, a onda za tri, četiri godine se dogodi suša. Mislim da ni tom sustavu cjelokupnog navodnjavanja nismo napravili ništa, a u kakvom nam je stanju hrvatska poljoprivreda, provozajte se malo autom kroz Slavoniju pa ćete vidjeti u pojedinim dijelovima po noći koliko kuća više ne svijetli. A iz kojeg razloga? Puno ljudi se iselilo upravo jer nije bilo u prilici doći do poljoprivrednog zemljišta manje-više svo zemljište koje vrijedilo je podijeljeno i svi ti vlasnici koji sada su ili u najmu ili su to kupili oni će ove bodove složit da će opet biti u prioritetnom stanju i sa će teško to poljoprivredno zemljište izgubit, jedino ako ne naprave baš neki teški prekršaj. Mislim da sve skupa nemam nekog prigovora na same ove neke izmjene u zakonu ni u pesticidima ni tu, nego mislim da nam je cjelokupna poljoprivreda zabrinjavajuća i da bi se na neki način ako se išta želi napraviti u Hrvatskoj trebalo stvarno na ozbiljan način pozabaviti hrvatskom poljoprivredom jer mi nažalost više u ničemu ne možemo proizvest da zadovoljimo potrebe jedne regije, a kamoli Hrvatske.

Zahvaljujem predsjedavatelju. Kolegice zastupnice i zastupnici. Iz svega što smo imali prilike čuti, a dolazi iz redova oporbenih saborskih zastupnika možemo reći da oporba niti sa ovim prijedlogom zakona nije sretna. Govorilo se o tome da je ovaj zakon između ostalog, mada se to ne vidi iz naziva samog zakona, jedno bitno demografsko pitanje jer se kroz poljoprivrednu politiku vodi računa o očuvanju naših ruralnih područja, o opstanku sela, o gospodarskom prosperitetu malih OPG-ova. Govorilo se o učincima kada će nastupiti kada prestane moratorij na strance, govorilo se o tome koliko je važno voditi brigu o strukturi naše domaće poljoprivredne proizvodnje uz očuvanja načela održivog razvoja i cikličke proizvodnje. No između ostalog spomenulo se i to da je ovo treća izmjena zakona od 2018.g. i netko je dobro poentirao da kada se nešto sve skupa mijenja 29 puta to znači da osnovne postavke o tome što i kako treba mijenjati, ajmo to tako reći od stručnih službi za to zaduženih, čak niti obrađene kako treba. U ovom uvodnom dijelu pokušat ću reći gdje je glavni problem i zašto je tome tako. Dakle, mislim da je glavni problem u tome što niti jednom izmjenom do sada mi nismo znali što zapravo želimo postići. Dakle, sve se svodi na pitanje čiji su hektari, pod broj 2 čiji su poticaji, pod broj 3 gdje se mogu plasirati poljoprivredni poticaji? No tome treba dodati i ona pitanja koja čini mi se osim mene nitko niti ne postavlja, čiji su prihodi od naknada koji se ubiru za zakup poljoprivrednog zemljišta i kako se s njima upravlja? Mislim da se sa načinom na koji pristupamo Zakonu o poljoprivrednom zemljištu po ne znam koji put, kažem evo 29 puta sve skupa ili tri puta od 2018.g. samo čeprka po površini bez spoznaje da niti ovaj zakon ne može dovesti do bilo kakvih realnih rezultata ukoliko se ne pristupi nekim drugim dubljim strukturnim reformama. Čini mi se da je jedna saborska zastupnica onako usput spomenula, hvala Bogu da u nekim dijelovima procesa od donošenja ovih programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištima nema više županija. Pa ću ja onda napomenuti trebaju li nam županije u broju i obliku u kakvom su sada uopće? Dakle, mislim da i ovaj zakon kada bi se dobro analizirali učinci njegovih odredaba upućuju na nužnost teritorijalne reorganizacije i teritorijalnog ustroja, bez da se krene u racionalizaciju površina naše lokalne administracije, nećemo moći postići ono što bi trebalo ostvariti ne samo ovaj zakon nego nećemo ni čuti kakve su ideje iz onoga Zakona o komasaciji zemljišta. I treća stvar kada govorimo o tome kako se koriste prihodi koje ostvaruju lokalne jedinice, evo ja ću ispričati iskustva iz jednog mog odvjetničkog predmeta iz prakse. Dakle, riječ je bilo o poljoprivrednom proizvođaču koji je za svoja stada trebao velike poljoprivredne površine, naravno da polja pogotovo ona lička ne poznaju granice djelokruga pojedinih manjih općina. Svaka od njih provodila je svoje vlastite natječaje za zakup poljoprivrednih površina i svaka od njih je imala neke svoje kriterije kome će pojedina polja dodijeliti, a kome neće. U konačnici je poduzetnik OPG-ovac proizvođač bio prisiljen sa svakom od tih jedinica sklapati zasebne ugovore, čak ako je uspio na neki način do potrebnih polja doći, naravno da se sve to negativno odražavalo na njegovu poljoprivrednu proizvodnju, a u konačnici one iznose sredstava koja plaćao svakoj od tih zasebnih općina svaka od njih je mahom koristila u potpuno krive i pogrešne svrhe. I kada gledamo učinke svih tih naših dosadašnjih poljoprivrednih mjera vidjet ćemo da se u brojnim područjima čitav sustav od subvencija i poticaja koristio mahom za one poljoprivrednike koje nisu proizveli niti kilu pšenice, niti litru mlijeka s jedne strane vidimo da su zakupi za te iste poljoprivredne površine davani lokalnim jedinicama koji nisu znali sa svojim slabim, malim, ograničenim resursima i nedovoljnim administrativnim kapacitetima osmisliti šire infrastrukturne programe kako bi mogli tim istim poljoprivrednim proizvođačima biti od veće koristi. I sve skupa nas to dovodi u situaciju da kada gledamo kakva je naša poljoprivredna proizvodnja danas, ona je na, na vrlo niskim granama i u usporedbi s onima koje smo imali u prijeratno vrijeme doslovno u nekakvom poražavajućem stanju. A trebala bi biti prilika za opstanak ne samo naših sela nego i stanja našeg gospodarstva. Također bi se voljela osvrnuti na nešto što RH vrlo rado čini, a to je koristi studije odnosno naručuje studije različitih međunarodnih institucija pa između ostalog poznato je da i u odnosu na poljoprivredu postoje brojne studije Svjetske banke, međutim niti u jednoj od mjera ili odredbi ovog zakona nije uvaženo bilo što što svatko tko nas realno i objektivno promatra sa strane predlaže i zagovara. Postoji čitav niz stručnjaka koji ukazuju da je država prije svega zakazala ne samo u tom strateškom planiranju nego i u osmišljavanju institucionalne potpore sustava nadzora i kontrole. Spomenut ću tu i ulogu agencije, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, da koja ovih dana prolazi vrlo jednu neugodnu za javnost neugodnu, za RH neugodnu situaciju, a to je da s jedne strane nadležne institucije EU provjeravaju osnovanost velikih novčanih transakcija i isplata koje su se dogodile od strane te iste agencije. Istovremeno agencija unatoč brojnim zaposlenima za provedbu vlastitih unutarnjih analiza ima potrebu angažiranja nekakvih novih vanjskih djelatnika. Sve to pokazuje da se problematici pristupa poprilično površno, a učinak će evo i sa ovom 3 izmjenom u 2-3 godine dana ponovno izostati. Stoga ja ovom puta apeliram na ovdje prisutnu predstavnicu predlagatelja da uvaži barem dio argumenata koji dolaze od strane oporbenih zastupnika i da uvaži i nekakve dugoročne potrebe razvoja hrvatske poljoprivrede i očuvanja ruralnih krajeva i hrvatskog sela.

23 sata, poljoprivrednici, kolega Đakić iščekuju ove zakone po 29 put.

Ja mogu samo ponoviti ono što cijelo vrijeme ponavljam da je poljoprivredno zemljište u biti najveći biser i najveće bogatstvo hrvatskog naroda. Samodostatnost je najbitnija. I svaka kriza producira potrebe za hranom, a i sada je tako. Međutim, hrvatska poljoprivreda je na razini proizvodnja statističke pogreške na tu razinu je dovedena tako da zakon 2018. koji je mijenjan nije reproducirao nikakve rezultate. Ministrice vi ste u tome kao državna tajnica sudjelovali u pisanju. To je problem. Ja očekujem odgovor.

Pronađena je zgrada gdje će biti dio splitskog sveučilišta.

Kad ste raspisali natječaj sad je li za raspodjelu zemljišta, tako ste rekli. Još nešto bi rekao, vrlo kratko da u Hrvatskoj primjer mi nemamo dovoljno jaja.

To je prvo.

I do čega smo doveli? To su veliki problemi, ali po meni su rješivi.

Šta to znači, da je to korupcija. To su ključna pitanja. Zbog toga imamo demografski slom, zbog toga samo imamo porast stanovništva u Zagrebu, na rubnim područjima nema ljudi, nema naroda. To vam je nacionalna sigurnost osigurat ljudima da ostanu na tim područjima. Što će vam država ako je prazne površine, što će vam to, pa nije samo zemlja prazna bez naroda znači moramo imati teritorij i ljude na teritorije, ako imamo sve oko Zagreba i par gradova nama nema budućnosti, to je pitanje opstanka. Ključna poanta je ovdje nismo zaštitili od prodaje strancima jer nismo poljoprivredu smo napravili da bude statistička pogreška EU i to su činjenice.

Evo kolega Bulj, potakli ste me na jednu repliku, vi dolazite iz Sinja, sad ste dole i gradonačelnik i uvijek ako išta ne zapara luku to je neobradive površine i borba vaših dole mještana. Šta vama kažu ljudi i kako komentiraju stanje hrvatske poljoprivrede, isključivo mislim za Sinj i vašu okolicu dolje općine oko Sinja i da li vi dolje u Sinju, vaši poljoprivrednici mogu napravit da budete barem da možete zadovoljit potrebe Sinja i okolice vlastitom proizvodnjom?

Što se tiče Sinjskog polja i cetinskog kraja koji je ogroman i ogroman potencijal. Mi imamo rijeku kroz Sinjsko polje Cetinu, al nemamo navodnjavanje, što je županijska odgovornost, pa u sred lita imamo sušu. To da dođe netko iz Izraela iz druge države rekli bi jeste vi normalni, Cetina bistra, čista kroz srid Sinjskog polja nemamo sustav navodnjavanja ministrice, to je činjenica, 2021. imamo taj problem.

Međutim, ubijeno je selo, mi imamo problem što nemamo organiziran javni prijevoz do tih sela gdje je nekad bilo puno života, stoke, sad nema dječjeg plača, nema ništa. Zašto?

Kolega Bulj, sve što ste rekli bili biste vjerodostojan da ste dobivši povjerenje svojih sugrađana poduzeli sve ovo o čemu pričate. Svaljujte krivicu na državu, na strategiju, na ministricu, niste apsolutno potaknuli ništa da raspišete slobodno državno poljoprivredno zemljište i date svojim sugrađanima u raspolaganje. To se zove nevjerodostojnost. Ja sam gradonačelnik od 2017., postoji zakon i dan danas i raspisivali smo nekolicine natječaja u prošlom mandatu, govorim vam od početka ovog mandata, svibanj 2021., natječaj za zakup i natječaj za prodaju. Prije toga sukladno Zakonu o državnom poljoprivrednom zemljištu zapošljavanje poljoprivrednog redara i na području Novske, dakle samo u posljednjih godinu dana okrečeno 100 hektara privatnih parcela koje su do sad bile zapuštene.

Bit će sveučilišni grad poljoprivredni grad Sinj jer ste ga uništili politikama, vi me molim vas [[Upadica: Produžit ćemo]] nervozni ste malo, neuroza [[Upadica: Produžit ćemo]] , nemamo navodnjavanje, o tome zna bivši župan Sanader koliko je puta obećao, jedino što imamo otpad iz Vrgorca i loše gospodarenje otpadom, nema krave, nema plača diteta, pomeli ste sve, pomeli ste ambare, nema žita, nema žita vratite novac, vratite od poticaja novac, di je od poticaja novac, ministrice di je od poticaja novac ja vas pitam jel nemamo porasta proizvodnje, ničega, ni mlika, ničega.

Poštovani kolega Bulj, evo i ja sam htjela spomenuti kako je u Hrvatskoj pod navodnjavanjem svega čini mi se po rezultatima do 2020.g. 2-2,5% ukupnog poljoprivrednog zemljišta koje se koristi, evo neka me ministrica ispravi ako sam pogriješila. Al zapravo sam vas htjela pitati ima li kod vas slučajeva kao što je na Braču bilo da se kupi poljoprivredno zemljište, pa se prenamijeni u građevinsko, pa niknu neke kuće, vile odnosno zapravo su to kao štale upisane u katastru, a zapravo kad dođete tamo ono su nekakve vile sa bazenom. Pa dobro, kolega će to bolje objasniti kako se to radilo na području cilog priobalja, nažalost sve manje stanovnika u Zagore, ali vjerujem da će taj potencijal koji imamo biti turistički potencijal koji će bit vrlo bitan u zaleđu, ali kratko bi samo rekao sad, evo vama bi odgovorio da je poljoprivredno zemljište veće bogatstvo građevinskog zemljišta, to ćemo dugoročno se uvjeriti. Ali bi rekao evo kad sam bio gradonačelnik u vrlo kratkom roku sam milijun kuna podijelio sredstava prema natječaju, javnom pozivu OPG-ovcima grada Sinja, na području grada Sinja, vrlo kratkom vremenu i to ćemo povećati taj iznos jer mi je vrlo bitna naša gastronomska ponuda, naši arambaši, naš pršut. Nažalost nemamo svinjetine, nema svinjetine uvozimo, zovemo ga dalmatinski, slavonski, a sve manje prasadi, nema ih.

Slijedeća pojedinačna rasprava, poštovana Ružica Vukovac.

Poštovani, dakle zemlja koja ne upravlja odgovorno svojim resursima dovodi u pitanje vlastiti suverenitet i prepušta se na milost i nemilost svjetskih moćnika i korporacija s vrlo malom mogućnosti utjecaja na vlastitu budućnost. Takva zemlja je osuđena na to bude vrlo lako kontrolirana i izvrgnuta raznolikim pritiscima te zaostaje u razvoju i trpi visok stupanj izloženosti krizama. Gospodarenje poljoprivrednim zemljištem kao ključnim, obnovljivim, prirodnim resursom u proizvodnji hrane, ali i važnim izvorom sirovina za mnogobrojne industrijske grane u Hrvatskoj je obilježeno lutanjima i političkim eksperimentima. Pokušaj uvođenja reda i transparentnosti u raspolaganje poljoprivrednim zemljištem obustavljani su kako se mijenjala politička garnitura na vlasti. Nažalost, mi još niti dan danas ne znamo kolika nam je ukupna površina obradivog poljoprivrednog zemljišta. Problem je naročito došao do izražaja prilikom ulaska u EU. Na početku pregovora smo prezentirali kako imamo 2,7 milijuna hektara, a na kraju smo prihvatili i potpisali financijsku omotnicu za svega 800.000 hektara. Već sama ta činjenica dovoljno govori koliko se neodgovorno odnosimo prema tom prirodnom resursu. Ustava RH poljoprivredno zemljište je dobro od posebnog interesa i uživa osobitu zaštitu. Međutim, mnogobrojni primjeri i sadašnje stanje govore upravo suprotno o nebrizi za održivim raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem. Danas je pred nama nova izmjena i dopuna zakona iako još nije u potpunosti implementiran ni postojeći zakon. Već prilikom predlaganja trenutno važećeg zakona bilo je evidentno da nije primjenjiv na terenu i da će izazvati lavinu nezadovoljstva. OPG-ovima i malim poljoprivrednicima koji čine 96% ukupnih gospodarstava dao je nadu da bi mogli doći do neophodnog resursa za život. A kod velikih korisnika izazvao strah od gubitka do tada korištenog državnog poljoprivrednog zemljišta. Međutim, kada se priprema i izrada zakona odvija bez analize postojećeg stanja i prethodne procjene mogućih učinaka zakona ne može se očekivati drugačiji ishod. Takvo postupanje nas navodi na zaključak da se u Hrvatskoj poljoprivredno zemljište koristi isključivo kao zadovoljavanje određenih političkih interesa stvarajući plodno tlo za korupciju i malverzacije. Produktivnost hrvatske poljoprivredne proizvodnje prema podacima Europske komisije je 66% niža od europskog prosjeka sa stalnom tendencijom daljnjeg pada. Razlozi niske produktivnosti i slabe konkurentnosti leže i u rascjepkanosti poljoprivrednog zemljišta. Imamo pregršt slučajeva gdje poljoprivredna gospodarstva obrađuju nekoliko stotina parcela što ih troškovno i efikasnošću svrstava na samo začelje europskih poljoprivrednika. Korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta pretežito za ratarske kulture značajno utječe na pokazatelje hrvatske produktivnosti u poljoprivredi jer se radi o proizvodima vrlo niske dodane vrijednosti. Dodatnu nepravdu stvorile su institucije koje godinama žmire na malverzacije sa zemljištem u vlasništvu RH. Izigravanje gospodarskih programa temeljem kojih je zemljište dodjeljivano u zakup, zatim neobrađeno zemljište ali iskorištene potpore, zatim silni podzakupi koji su zakonom zabranjeni, ali zbog podzakupa niti jedan ugovor nije raskinut kojeg čak niti državno odvjetništvo ne vidi kao problem, razlozi su zbog kojih pada ljaga na sve poljoprivrednike. I one koji se ovim nabrojanim malverzacijama koriste i one koji mukotrpno i pošteno rade na zemlji. Preduvjet svim strukturnim promjenama u ruralnom prostoru i poljoprivredi je jasna i definirana zemljišna politika kojom se regulira uporaba, vlasništvo i tržište poljoprivrednim zemljištem.

Zahvaljujem potpredsjedniče sabora. Poštovana kolegice pa ova izmjena Zakona o poljoprivrednom zemljištu izazvala je brojne reakcije i negodovanje među samim poljoprivrednicima jer neke odredbe predloženog zakona idu i na štetu, a s druge strane pogoduje se određenim subjektima. Pa tako dodavanjem Članka 3a. najviše su pogođena krška područja jer zapušteno poljoprivredno zemljište se nikako ne može staviti u šumsko gospodarsko područje već ga se treba aktivirati u svrhu povećanja poljoprivredne proizvodnje. I takvom odredbom zakona dodatno se otežava i onemogućava se opstanak ionako malog broja tog, stanovnika tog područja čiji život i ovisi upravo o poljoprivredi i o tom poljoprivrednom zemljištu. Zahvaljujem poštovana kolegice na ovom pitanju, doista važna tematika i važan problem, jer primjećujemo da u zadnje vrijeme Hrvatske šume s lakoćom se uknjižavaju na sve što je iole obraslo, znači nisu to nikakva šumska područja, to je nešto što se trebalo iskrčiti i staviti u funkciju poljoprivredne proizvodnje, odnosno proizvodnje hrane. Ja sam iznijela podatak od čak milijun hektar kojima raspolažu Hrvatske šume, a s druge strane u tom krškom području gdje je jako teško napasivati stoku, oni koji stoku imaju do zemljišta ne mogu doći, a moram napomenuti da zapravo sve što Hrvatske šume rade, one to stavljaju u kvotu u kojoj naplaćuju onaj dio korištenja stakleničkih plinova, pa mogu spomenuti i naknadu za opće korisnu funkciju šuma. To su sve prihodi Hrvatskim šumama i u konačnici, to je razlog zašto oni to čine. Struktura naših poljoprivrednih gospodarstava je takva da u stvari je prosječna veličina oko 10 hektara, gotovo 70% njih je manje od 5 hektara, a 1% njih se prostire na 100 hektara. Često ste upozoravali na probleme koji se vežu uz stočarski sektor i upućivali ste nekakve apele da se tom sektoru pomogne. Taj sektor je sad dobio veliki prioritet u ovom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, ali čujemo prigovore da to nije dobro, da je to previše, pa bih voljela s vaše strane možda dobiti povratnu informaciju, obzirom da ste i sama bili godinama u tom stočarskom sektoru. Je li potrebna ova, ako možemo to tako reći, povlastica, odnosno prioritet stočarskom sektoru kroz sustav bodovanja. Zahvaljujem poštovana kolegice. Dakle, da dosadašnja raspolaganja nisu išla na ruku postojećim stočarima iz više razloga. O njima sam govorila u prethodnom izlaganju, ali rekla bih ponajviše zato što se stočari nisu stizali baviti politikom, pa su nekako izostali iz tih raspodjela. Ja sam osobno i protiv toga da se sve spustilo na raspolaganje jedinicama lokalne samouprave, jer su te zloupotrebe i zlouporabe česte. Njima trebaju lako dostupne parcele koje su u blizini njihovih farmi, u blizinu njihovih proizvodnih objekata. Međutim, oni do toga ne mogu doći. Pozdravljam ove izmjene, čini mi se da su nešto poštenije od onoga što smo do sada imali, no ipak smatram da je problem što smo na prvo mjesto stavili dosadašnji zakup. Da smo na prvo mjesto stavili proizvodnju, e tada bi ipak, mislim Zakon bio još malo pošteniji. Slijedi pojedinačna rasprava, poštovane zastupnice Marijane Petir.

Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici ministarstva, zastupnice i zastupnici. Brojne do sada provedene izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu ukazuju kako raspolaganje poljoprivrednim zemljištem nije samo gospodarsko, već i prvoklasno političko i iznad stranačko pitanje, kao i pitanje osiguranja generacijske sigurnosti. Upravo zbog toga, s ciljem zaustavljanja pada produktivnosti zemljišta i jačanja produktivnosti hrvatske poljoprivredne proizvodnje, ali i očuvanja ruralnih područja trebamo donijeti pametnu i odgovoru odluku koja će osigurati opstojnost hrvatskog sela. Prijedlogom Strategije poljoprivrede planirane su aktivnosti za unaprjeđenje infrastrukture za opskrbu vodom i poboljšanje navodnjavanja, osiguranje usklađenosti između proizvodnih sustava i svojstava agroekoloških zona, unapređenje funkcioniranja tržišta poljoprivrednim zemljištem, konsolidacije zemljišta, smanjenje administrativnih barijera i osiguranje održivog upravljanja ovim, izuzetno važnim resursom. I Europska Komisija je u svojim preporukama za Nacionalni strateški plan u okviru Zajedničke poljoprivredne politike istaknula važnost poboljšanja produktivnosti zemljišta, koje je trenutno ograničeno strukturom proizvodnje, utemeljenoj na kulturama niske vrijednosti, uglavnom kukuruzu i žitaricama. Niska produktivnost mogla bi biti posljedica potrebe da hrvatska poljoprivreda postane pametnija, ulaganjem u tehnologiju i digitalizaciju, te da se ojača sustav znanja, inovacija u poljoprivredi, boljim povezivanjem prakse istraživanja. Zato smatram da je potrebno jačati i savjetodavnu službu, jer danas jedan savjetodavac dolazi na 585 poljoprivrednih gospodarstava, što nije dovoljno ukoliko želimo unaprijediti hrvatsku poljoprivredu, stoga pozdravljam najave da će se osim državne Savjetodavne službe financirati i privatna savjetodavna služba. Podsjetit ću da je Europska Komisija donijela 2017. godine smjernice o stjecanju poljoprivrednog zemljišta i prava Europske unije nakon zahtjeva Europskog parlamenta, čija je studija o razmjerima nezakonitog prisvajanja obradivih površina u Uniji prepoznala fenomen koncentracije zemljišta u rukama malog broja vlasnika i kupnju zemljišta od strane banaka, investicijskih, mirovinskih i drugih fondova, posebno u istočnoj Europi. Sukladno tim smjernicama država članice imaju pravo ograničiti prodaju poljoprivrednog zemljišta kako bi očuvale poljoprivrednu zajednicu i promicale održivu poljoprivredu, no to treba biti u skladu sa zakonodavstvom Europske unije, osobito onim koje se odnosi na pravila o slobodi kretanja kapitala.

Zato pozdravljam odredbe ovog zakona kojima se uklanjaju administrativne prepreke, pojednostavljuju procedure i osiguravaju uvjeti da se državno poljoprivredno zemljište što prije stavi u funkciju. Pozdravljam i provođenje revizije dosad sklopljenih ugovora i provjeru koristi li se doista poljoprivredno zemljište u skladu sa gospodarskim programima, te ulažu li se potpore dobivene po toj osnovi namjenski. Uvođenje reda je važno kako bi se nagradilo poljoprivrednike koji rade pošteno, koji rade odgovoran posao za sve nas jer proizvode hranu i kako bi oni to mogli nastaviti činiti i u budućnosti. Sustav bodovanja koji ovaj zakon predlaže prati odrednice i strategije poljoprivrede, no predlažem da se taj sustav doradi i uravnoteži kako bi se kroz njega napravila jasna razlika između OPG-ova i obrta, te pravnih subjekata, te kako bi malim, mladim i domicilnim poljoprivrednicima mogli jasno i nedvosmisleno jamčiti pravo na korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta. Podaci govore da prosječna veličina poljoprivrednog gospodarstva u Hrvatskoj iznosi 10 hektara, gotovo 70% njih je ispod 5 hektara, a 1% oko 100 hektara i više. Kako proizvodnja hrane ovisi i o posjedu poljoprivrednog zemljišta potrebno je sasvim sigurno učinit napore da se ono okrupni i da se to odvija kroz proces prodaje zakupa državnog i privatnog poljoprivrednog zemljište. Očekujem da ovaj zakon pomogne da proces dodijele poljoprivrednog zemljišta bude brz, transparentan i pošten i da jamči lokalnim poljoprivrednicima sigurnost dostupa tom osnovnom resursu za proizvodnju hrane koji će ih zadržati [[Upadica: Vrijeme]] u njihovim domovima i očuvati ruralna područja. Uvažena zastupnice Petir, evo možda nekoliko stvari za koje smatram da su bitne da se čuju u ovom visokom domu. Predsjednica ste Odbora za poljoprivredu, uložili ste izniman trud ne samo u donošenje i pripremu ovog zakona nego općenito zakona koje smo prošli u ovih godinu i pol dana i ono što sam ja stekao dojam, također sam član Odbora za poljoprivredu, a to sam shvatio i iz riječi ministrice, pa i državnog tajnika i jednog i drugog da ovaj čl. 16. možda koji izaziva najviše prijepora u ovom svemu, a uključeni su oni kojima je on vrlo bitan da ćemo sigurno do drugog čitanja imati tekst koji će možda i drugačije glasiti nego što glasi u ovom prvom čitanju i to u stvari pokazuje koliko je Ministarstvo poljoprivrede zainteresirano da jedan od krucijalnih problema hrvatske poljoprivrede riješi i da krenemo s onim što zovemo više, jače i bolje. Pa vidjeli ste i na odboru da oko istih članaka zakona postoje različita stajališta ne samo nas kao zastupnika u HS nego i poljoprivrednika koje smo uključili u rad naše sjednice kako bi čuli njihovo mišljenje. Mislim da je dobro da kroz ovu raspravu svatko izrekne svoje stajalište jer svi predstavljamo one građane koji su nas izabrali, a sigurno da mi kao članovi Odbora za poljoprivredu i hrvatske poljoprivrednike i u tom smislu od njih dobivamo povratnu informaciju na koji način oni misle da se sustav treba urediti. Nije lako donijeti pravila odnosno kriterije kad govorimo o čl. 16. što se sad rješava sustavom bodovanja. I vi ste izrekli neke prijedloge i ja sam ih rekla i drugi zastupnici, nadam se da ćemo na kraju dobiti kroz dijalog zakon koji će biti pravedan i koji će omogućiti da poljoprivredno zemljište dođe u ruke doista onih [[Upadica: Vreijeme]] pravih poljoprivrednika.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici, uvaženi djelatnici Ministarstva poljoprivrede. Možda i bolje da svekolika hrvatska javnost i ne sluša neke od stvari koje se ovdje izgovaraju, netočni podaci, iznose se stvari koje su apsolutno netočne, koje u biti ničim neće unaprijediti hrvatsku poljoprivredu. Hrvatska poljoprivreda je nešto što nije nastalo '90.-te godine, hrvatska poljoprivreda je nešto što postoji 100-tinama godina, 1000-ćama godina na ovom prostoru i mislim da, da je to nešto što ne možemo uzimati preolako. Ovaj zakon odnosno ove izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu su po meni bitan dokument iz nekoliko razloga, zato što moramo riješiti ono što stoji godinama i ne rješava se.

Zašto? Ne znam, da li nisu smjeli, da li nisu htjeli, sasvim je svejedno, nisu proveli. Ovaj zakon bitno ubrzava te procese i jasno kaže ako u roku 3 mjeseca ne provedete vi onda će to provesti Ministarstvo poljoprivrede, ali ćete bez dohotka ostati vi odnosno JLS. To je dobro, to je, moramo malo imati taj omjer i mrkve i batine, mislim da bez njega nećemo napraviti apsolutno ništa. Ovdje se pomaže JLS i to vrlo bitno, zaobilazi se ovaj puta regionalna samouprava odnosno županije i u povjerenstvu imamo i člana županije, ali isto tako imamo suport Ministarstva poljoprivrede imamo suport Agencije za poljoprivredu, elektronički pristup apsolutno da. Mislim da je to nešto što je doseg civilizacije 21. stoljeća i nema više izgovora da netko ne zna baratati sa računalom. Mislim da su to vremena koja su prošla i koja trebaju biti zaboravljana i to će biti i sigurno puno pravedniji i pravičniji način nego što je bio do sada. Ovdje se često govori o varanju. Kakav je to Hrvat koji vara svoju državu? Kakav je to Hrvat? Bio on poljoprivrednik, bio on bilo što, ako postoje pravila, ako postoje zakoni, zašto netko ima potrebu da na hektar, umjesto 400 kila gnojiva, baci 200. Da umjesto 100 kila pšenice posije 50 kila pšenice i da umjesto 8,5 tona po hektaru ovrši 4 tone. Kakav je to čovjek? Prema tome, pa ne možemo mi na svakog poljoprivrednika staviti još po jednog policajca da bdije nad njim kako poštuje agrotehniku. Pravi poljoprivrednicu, a ja uistinu poznajem prave poljoprivrednike, ljude koji žive od toga časno i pošteno, se ne bave takvim stvarima, ali ne, mi želimo ovdje upravo raspravljati o takvima. Zaboravimo takve. Oni su nebitni, hrvatska poljoprivreda ne počiva na njima, hrvatska poljoprivreda počiva na sustavima i malih poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava, ali isto tako i velikih sustava. Nema hrvatske poljoprivrede bez velikih sustava, to mora biti jasno svakome tko iole nešto zna o poljoprivredi. Ja nisam poljoprivrednik, ali cijeli život živim sa poljoprivrednicima i slušam pozorno ono što oni govore. Prema tome, ovaj Zakon, mislim da je dobra podloga, odnosno izmjena ovog Zakona, a ono što sam rekao evo i kolegici Marijani Petir, članak 16. dapače treba ga dotjerati, treba ga urediti, postoje još kriteriji koji se mogu ispraviti i želim naravno zahvaliti ministrici na stvarno njenom učešću u ovom svemu. Dala si je puno truda, slušala aktere od kojih, na kraju krajeva i mi, i o kojima ovdje razgovaramo i mislim da je to dobar, dobar put koji će nas dovesti do onoga čemu težimo, a to sam rekao da je to i više i jače i bolje.

Hvala predsjedavatelju, kolega Ivanoviću. Nekako ste tijekom rasprave najviše u mene gledali, uopće me ne čudi, zašto je to tome tako. Dakle, govorili ste da nije poljoprivreda krenula od 90-tih, nije, no naravno ali se od 90-tih sustavno uništava. I ne zato što je sad skoro ponoć nego i da raspravljamo i do sudnjeg dana vama dragi Bog ne bi pomogao da vam prosvijetli oči pa da shvatite gdje su nestali svi ti silni poticaji, jer u brojnim krajevima, tamo gdje se najviše novca ulupalo, poljoprivredne proizvodnje nema. Dakle činjenica je da u sustavu poljoprivrede nama treba krupna i korjenita reforma, ne samo ova državna u smislu teritorijalnog preustroja i boljeg sustava nadzora i kontrole, nego bi trebali osmisliti sustav vertikalne i horizontalne integracije proizvođača.

Ja nisam toliko pesimističan, zašto? Zato što, ajde ipak dio vremena provedem s tim ljudima i vidim da se tu pomaci događaju, oni možda nisu onoliko veliki koliko bi mi htjeli, ali zasigurno hrvatska poljoprivreda počinje dobivati te konture koje želimo. I postoji još tu stvari koje treba dotjerati, no plakati za prolivenim mlijekom, to je jednostavno nešto što nas neće odvesti i dovesti nikuda. Žaliti što danas više nema PPK Valpova, što nema PIK-a Đakovo, što nema PIK-a Osijek, došli su neki drugi sustavi na taj prostor koji su se relativno dobro snašli, koji dobro odrađuju, zapošljavaju, proizvode hranu, puno toga ide u izvoz, prema tome, ima nedostataka dapače, nisam od onih koji bi to negirao, ali smatram da evo nizom izmjena Zakona, netko je primijetio da je ovo, ne znam, 25. izmjena.

Što se tiče poljoprivrednih sustava, što se tiče poljoprivrednih kombinata. Ja sam rekao da nemamo vremena žaliti za vremenom koje je prošlo, u kojem ja nisam sudjelovao, nisam bio, pa prema tome ne želim dijeliti tu odgovornost. Ja sam rekao da su na mjesto nekih došli neki novi sustavi. Ovdje je bila najbitnija informacija da krava ima 4 sise i o tome mantramo ovdje kad god je tema poljoprivreda, onda mi govorimo o tome koliko krava ima sisa i koliko ima zapuštenog zemljišta u Republici Hrvatskoj i koliko imamo hektara, a u biti nitko neće otići u Zavod za statistiku i pogledati koliko to Hrvatska ima ovog trenutka hektara obradive površine, nego govorimo iz nekih vlastitih statistika ne bi li se malo dopali nekome.

Hvala vam gospodine potpredsjedniče, kolega Ivanoviću, pa sad ste odgovorili na dio u stvari onog što sam vas ja htjela pitati, jer ste rekli da je dosta netočnih navoda ovdje izrečeno. Ja sam se htjela samo dotaknuti onog dijela koji se odnosi na navodnjavanje, jer smo nedavno imali i tematsku sjednicu od navodnjavanju koju je Odbor potaknuo sa Ministarstvom poljoprivrede i sa veleposlanstvom države Izrael, kako bi čuli njihova pozitivna iskustva, ali i kako bi dobili povratnu informaciju da li se provode projekti u Hrvatskoj, pa je informacija koja je stigla iz Ministarstva i Hrvatskih voda ukazala na to da je 17 projekata provedeno ili u fazi realizacije, a 27 projekata je spremno i čeka se usvajanje strateškog plana iz kojeg će se realizacija financirati po prioritetima, a među njima je, koliko sam vidjela, i Sinjsko polje u Splitsko-dalmatinskoj županiji, pa molim vas možete li mi to potvrditi. Dapače, mogu vam potvrditi, ali evo imam upravo ovu tablicu sa 27 projekata koji su u fazi projektiranja i imamo ovih 8 projekata koji su završeni. Navodnjavanje je jedna od potreba koja će jednostavno obilježiti budućnost hrvatske poljoprivrede, i tu nema govora. Klimatske promjene čine svoje i tu ne možemo turati glavu u pijesak, dapače. No imamo mi drugi problem. Nije problem dovesti sustav navodnjavanja da navodni 5 tisuća hektara, recite mi samo tko će obrađivati tih 5 tisuća hektara? Tu mi imamo problem. Povrtlarstvo koje baš nije omiljena grana kojom će se ljudi baviti, stočarstvo, ratarstvo ok, no, međutim, dovesti vodu do polja nije toliko velik problem.

Poštovani kolega spomenuli ste da ne trebamo govoriti u ovom visokom Domu o onima koji varaju, međutim, htjela bih čuti vaše mišljenje oko onih situacija koje su se događale unazad 10 ili 15 godina, gdje bi na natječaju njih desetorica sjedili i podijelili si cijeli atar. I onda smo dobili velike, moćne poljoprivrednike koji imaju 200, 300, 500 hektara, a svi ostali nisu mogli doći niti do komadića i na kraju zapravo oni ti koji su morali iseliti iz Slavonije. Tko je varao, tko je krao, zato postoje institucije Hrvatske države i ja tu uopće nemam problema, ali ću još jednom ponoviti, ovaj Zakon želi stati na kraj upravo takvoj praksi, kroz sasvim drugačiji pristup i popunjavanja natječaja koji ovaj puta ide u elektroničkom obliku i u drugom slučaju kroz sustav bodovanja. Prema tome, pooštravaju se ti kriteriji, ja mislim da se polako sužava manevarski prostor za takve, nažalost da je u praksi bilo toga, apsolutno da, lud bi bio tko bi zatvorio oči, nato kažem ponovo, neće nas to odvesti, nešto što se dogodilo, se dogodilo, ajmo gledati da se takve stvari više ne događaju, puno smo pametniji, zreliji i mislim da možemo kroz ovakve rasprave, pogotovo kroz rasprave struke, mi smo samo političari, neki drugi ljudi se bave poljoprivredom, njih treba pitati na koje načine zaštopati te rupe da upravo ovakvi kriminalci ne mogu doći do Daus.

U zadnjih 12 godina, u zadnja 3 mandata koliko sam imao čast biti općinskim načelnikom svoje Općine, čini mi se da jedno 6 puta se ili mijenjao ili donosio novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, ne znam koliko je prije neke cifre koje smo slušali, nije baš onoliko, ali da je mnogo puta, je. I to je sigurno unosilo veliku nesigurnost poljoprivrednicima, posebno zbog toga što su njihove investicije dugoročne, a samim time i povrat tih investicija je dugoročan. I nadam se da se napokon ide prema završnim izmjenama i da se napravi jedna stabilnost sustava, mislim da je to ono prvo što treba poljoprivrednicima. I treba spomenuti da se zadnjih godina učinio korak naprijed i to treba pozdraviti i pohvaliti ministricu za suradnicima, kao član opozicije nemam niti malo problema s time, ako je ono što je dobro treba reći da je dobro. Ali isto tako očekujem da se prihvate i neki naši prijedlozi, ako su dobri, ako su ispravni i na dobrobit cijele zemlje i naših poljoprivrednika. Jer mislim da nam je svima u interesu da podignemo domaću poljoprivrednu proizvodnju, mi koji smo tu ostali mislim da dokazujemo da je, i treba neke stvari reći da ipak još uvijek ne štimaju, jer mnogo je, to je činjenica da je mnogo novaca uloženo, pogotovo od ulaska u Europsku uniju, a nekako poljoprivreda nam je pala, poljoprivredna proizvodnja u svom kumulativu. I tu treba još dodatne snage unijeti da se to ispravi. Al ja ću se malo sad fokusirati na probleme poljoprivrednika u Istri, nisam pozvan da pričam o drugim dijelovima zemlje, jer jednostavno ne poznam situaciju, ono što treba učiniti za poljoprivrednike u Istri, prvo je utvrditi jedinstvene cijene poljoprivrednog zemljišta sukladno površini i bonitetnoj kategoriji na razini države, te time onemogućiti mešetarenje s cijenom poljoprivrednog zemljišta i s jednom vrstom možda diskriminacije. Drugo, čini mi se da je ministrica sukladno Zakonu donijela potreban Pravilnik.

Pa je naš prijedlog, to nije možda stvar ovog Zakona, ali evo ovdje ste predstavnici Ministarstva, da se pokuša naći, da li kroz vaše, da li kroz drugo ministarstvo osigura sredstva za financiranje izrade novih pedoloških karata, te da se one u najkraćem mogućem roku izrade, onda ćemo imati pravi, možda se i rade, ne znam, ali za sad ne znam da je u izradi, Treće, Zakonom je propisana mogućnost da iznimno osobito vrijedno obradivo P1 i vrijedno obradivo P2 poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH koje se nalazi izvan proizvodno tehnoloških cjelina koje su u funkciji poljoprivredne proizvodnje mogu se prodati na temelju javnog natječaja za katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države površine do jednog hektara za kontinentalno područje i površine do 0,2% hektara za priobalno područje. Pa naš je prijedlog da za priobalno područje, samim time praktički i čitavo područje Istarske županije se također poveća površina na jedan hektar, kao i na ostatku kontinenta i da se izbjegne još jedna vrsta diskriminacije jer ovdje se radi o poljoprivrednom zemljištu, ne o turističkom, ne o građevinskom, isključivo o poljoprivrednom. Poljoprivrednicima treba dati mogućnost da proizvode pod jednakim uvjetima na cijelom teritoriju RH, a mešetare kažnjavajmo, košto je rekao i kolega nemam ništa protiv toga. I posljednje, kupoprodajna cijena za prodaju poljoprivrednog zemljišta sukladno čl. 59. zakona plaća se jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora. Neki od poljoprivrednika, pogotovo onih manjih, reklo je da li je možda moguće uvesti mogućnost više opcija plaćanja.

Evo kolega Daus, još jedanput bi trebalo stvarno naglasiti, a to ste vi u vašoj raspravi se dotakli činjenice cijene poljoprivrednog zemljišta, znači poljoprivredno zemljište koje prodaje RH na javnim natječajima i njena početna cijena koja proizlazi iz sustava e-nekretnine. Kada to uspoređujemo sa ostalim dijelovima Hrvatske dolazimo do nevjerojatnih razlika u početnim cijenama. Zanima me da li smatrate da je ta cijena pravedna ili je stvarno riječ o nečem drugom? Kao što sam rekao i prije, da je jedna vrsta diskriminacije i mislim meni je jasno da se možda u ostatku zemlje stječe dojam da bi ne znam u priobalju trebalo koštat više, ali ponavljam, radi se isključivo o poljoprivrednom zemljištu. Apsurd je zapravo još i veći jer slavonska crnica zemlja može hranit istarski fliš ili, ili one neke površine koje imamo stvarno skromno, skromno tlo za poljoprivrednu proizvodnju. I evo jedna usporedba na hektar možda 5 tona pšenice, u Slavoniji će bit 8 do 9 tona pšenice, a višestruka je cijena višestruko skuplja cijena po kvadratu poljoprivrednog zemljišta u Istri, državnog pardon. Kolega Daus, sve više imamo problema i sa divljači koje rade ogromne štete, ogromne probleme našim poljoprivrednicima kako na usjevima tako i na višegodišnjim nasadima, to čak i do tih mjera da neki i planiraju odustati odnosno ne vide više smisao bavljenja poljoprivredom i to je tema o kojoj treba govoriti i naravno treba raditi na tome da se taj problem čim prije i čime efikasnije riješi, pa me zanima kako to komentirate. Hvala lijepa. Da, to je, to sam i prije u izlaganju u ime kluba spomenuo kako bi se, ne slikovito nego doslovno izrazio do, u ruralnom području Istre već su nam odavno zečevi i srne kućni ljubimci, a ono što još više zabrinjava da krupna divljač, zvijeri, divlje svinje, počele su ulaziti ne više u prigradska nego i u sama gradska naselja i to je jedan veliki problem. Al ono što ste rekli s obzirom da se radi o poljoprivredi, da uništavaju usjeve i stvarno već su nam se javili nekoliko poljoprivrednika koji ozbiljno razmišljaju, ozbiljnih poljoprivrednika koji ozbiljno razmišlja da li da se nastavi bavit poljoprivredom. Tu treba pomoć svih nas i lokalne i regionalne i državne uprave jer zaraslo je sve vegetacijom, sve više je šuma do samih kuća, divljač dolazi do svojih prirodnih oaza, do hranilišta, do, zapravo to su poljoprivredne površine koje ljudi rade, a šume su im odmah prirodni zaklon. Kolega Daus, pa vezano za pedološke karte koliko ja znam na agronomskom fakultetu na zavodu za pedologiju postoji praktički, skartirana je cijela Hrvatska temeljem profila koji su se radili na terenu, tako vezano za pedološku kartu za bilo koji grad ili općinu u Hrvatskoj možete zatražit kod njih. Hvala lijepa. Ja to nisam znao, ako je tako onda mi je drago. U informacijama koje sam dobio je da nedostaje još, ne znam dal je cijela Hrvatska pokrivena, ako je to je dobro i pozdravljam to.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu definira tematiku koja uvijek sama po sebi nekako diže tenzije i izaziva prijepore kako u političkoj javnosti među nama koji smo odgovorni za donošenje zakonodavnog okvira, u stručnoj javnosti, ali i među ljudima na terenu našim poznanicima, susjedima, prijateljima, poljoprivrednim proizvođačima, one koji svaki dan sretnemo, mnoštvo onih malih poljoprivrednih proizvođača seljaka, ali jednako tako i velikih poljoprivrednih sustava. Osim što je poljoprivredno zemljište osnova za proizvodnju hrane, ne treba govorit koliko je proizvodnja hrane bitna uvijek bila i bit će, naravno osnovne potrebe i neke vrste da bi uopće preživljavala, a danas je još aktualnija tema o proizvodnji zdrave hrane, naravno nastavno na to i razvoj prehrambeno prerađivačke industrije i njeni učinci na razvitak gospodarstva pojedine države.

Poljoprivredna proizvodnja je prvoklasno demografsko pitanje u ruralnim razvojima i naravno da je onda i pred ovim zakonom jedna zadaća da izbalansira proizvodnju hrane koja već prelazi u industrije i ovo osnovno prvoklasno demografsko pitanje. To smo čuli u prethodnim nekim raspravama, da treba naći pravi balans između velikih sustava i malih poljoprivrednih proizvođača. Nije laka zadaća. Naravno naša poljoprivreda treba biti i modernija, bolja, konkurentnija ali imaju onu drugu funkciju zadržati male ljude na ruralnom području.

Predložene izmjene zakona ovoga koji je donesen iz 2018. godine idu u dobrom smjeru, puno je tu stvari za pohvalu, vidi se da se zapravo cijela ekipa u ministarstvu pozorno pratila što se događalo u ove zadnje tri godine na terenu, koje su bile problematike i kako tome doskočiti, kako poboljšati sustav upravljanja državnim poljoprivrednim zemljištem. Puno je tu stvari koje što je i za pohvaliti, evo neke ću i nabrojati. Ovo što se izuzima županija iz cijelog postupka o.k. ubrzat ćemo nešto. Omogućuje se propisivanje jamčevine na prijavljene natječaje, da li novčanim pologom, nekakvom bankarskom garancijom bilo nešto u tom smislu. Odnos umjetnih grla po hektru da se pri tom izračunu ne uzima u obzir poljoprivredno zemljište koje imaju poljoprivrednici u zakupu od privatnih osoba ide na ruku opet onim stočarskim proizvođačima. Ali opet kad govorimo o onom sustavu bodovanja, onom članku 36. koji je predmet izmjere. Naravno nekako svi gledamo u njega. Držim da generalno dobro je što idemo na sustav bodovanja, ali isto držim da ima prostora za dodatna promišljanja o nekim stvarima. Dosadašnji posjednici, ovo mi baš nije najjasnije misli li se tu i na one koji su da tako kažem pod navodnicima nasilno ili na divlje nekad ušli u državno poljoprivredno zemljište pa onda uspjeli izlegalizirati svoju situaciju, da li će i oni biti nagrađeni sa dodatnih 20 bodova. Držim da ne bi trebali biti. Sektorski uvjeti sasvim u redu da treba dodatno potaknuti stočarsku proizvodnju, proizvodnju mlijeka koja je nekako kraljica osnovne poljoprivredne proizvodnje. Prebivalište ili sjedište ponuditelja, odnosno domicilnost razmisliti o dodatnom tretmanu ustrojbenih oblika između OPG-a, obrta i tvrtke. Držim da nije to toliko bitno. Možda je bolje pribjeći rješenju koji sad stoji u članku 36. zakona koji govori o malim, mikro, srednjim i velikim proizvođačima, da se skoncentriramo na male i na mikro bez obzira da li oni bili OPG, obrt ili tvrtka. Držim da treba jače bodovati sjedište ponuditelja koji je na području jedinica lokalne samouprave koja raspisuje natječaj, a za ostale praktički bez dodatnog bodovanja. Držim da je u redu što dodatno valoriziramo one kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost. Recimo u članku 13. tamo stavak 4. gdje se kaže da je moguće i produžiti ugovor o zakupu, možda mi baš nije jasno tko donosi odluku da li ministarstvo ili grad, možda to dodatno propisati.

Poštovani potpredsjedniče, uvažena ministrice evo 30 sekundi do ponoći. Nakon svih ovih rasprava dopustite da kao nepopravljivi optimist mogu u ponoć konstatirati u Hrvatskom saboru nije sve tako sivo, a boga mi ni crno u hrvatskoj poljoprivredi. I po postojećem Zakonu o poljoprivrednom zemljištu iz 2018. godine jedinice lokalne samouprave koji su dobili ovlast kao što će dobiti ovlast i po ovom predloženom zakonu mogli su i trebali su izaći u susret svojim poljoprivrednicima, donijeti programe na vrijeme i započeti sa raspisivanjem natječaja bilo za zakup, bilo za prodaju. Ima svijetlih primjera. Ima grad u Slavoniji koji je unatoč, dakle i pandemiji i coroni i lockdownima do sada pokrenuo 5 natječaja za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištima. Kroz tri završena natječaja u funkciju stavljeno je 285 ha državne poljoprivredne zemlje. 160 ponuditelja u 3 natječaja, preko 800 ponuda. Dame i gospodo uvažena ministrice niti jedna žalba. Kad netko kaže ovdje u Hrvatskom saboru da se državno poljoprivredno zemljište dijeli za kafanskim stolovima ja vas pozivam dođite vidjeti kako se to radi. 800 ponuditelja niti jedna žalba. Trenutno su u fazi, dakle procedure dva natječaja, jedan za zakup, jedan za prodaju. Dame i gospodo, ako itko još sluša i čuje u ponoć u Hrvatskom saboru od svih ovih, dakle provedenih natječaja u gradu Novskoj 50% površina pripalo je mladim poduzetnicima. Ponavljam u do sad raspoloženim hektarima 50% pripalo je mladim poduzetnicima. Josip se ove godine oženio i živi od poljoprivrede, Nikola je dao otkaz u tvrtci u kojoj je imao dobru plaću i prijavio se, bavi se dakle poljoprivredom, dobio je zemljište i svoju obitelj od toga prehranjuje. Goran je poslao svoju prvu od troje djece ove godine na fakultet. Čitav život živi od poljoprivrede. Niti je velik, niti je dobio zemljište za birtijevu stolu, nego je sukladno svim do sad raspoloženim i raspisanim natječajima ostvario svoje pravo. Uz sve to povjerenstvo i ljudi koji rade u jedinicama lokalne samouprave utvrđuju razlike u površinama. Pokrenuti su i postupci za naplatu naknade bez prava korištenja, ostvareni prihodi i za državu i za županiju i za grad sukladno prihodima od državnog poljoprivrednog zemljišta i dijele ta sredstva. U posljednjih godinu dana nakon što je grad Novska zaposlio poljoprivrednog redara preko 100 ha privatnih parcela je stavljeno u funkciju. Nemojte zaboraviti da je preko 60% bivšeg područja općine Novska bilo okupirano, da smo se oslobodili u Bljesku, da je u 5 godina zaraslo većina i državne i privatne poljoprivredne zemlje i da sve to što činimo, činimo uz optimizam. Jer da je itko od poljoprivrednika, od nekoga tko se misli baviti poljoprivredom sluša ovu raspravu ma džaba milijuni što i kroz, dakle mjere ruralnog razvoja i kroz sustav poticaja i kroz zemljište koje se nudi nitko se ne bi počeo baviti poljoprivredom u Republici Hrvatskoj. Ponavljam, u Novskoj na do sad provedenim natječajima preko 50% zemlje je završilo kod mladih poljoprivrednika, ljudi koji su 20-tih, 30-tih godina, koji stvaraju svoje obitelji. Ali najlakše je reći nisu dobili mladi zemlju, oni su otišli negdje. Pa nije točno! Manjina je otišla, većina je ostala, živi na svom gruntu. Nemojmo se ovdje nabacivati floskulama.

Pa na početku bih vas samo uputila zašto nema žalbi? Zato što oštećeni, odnosno prijavitelji nemaju pravo na žalbu, nemaju znači mogućnost upute o pravnome lijeku. Imaju pravo na sudski spor koji je jako dugotrajan, koji iziskuje velike troškove, a na kraju svega toga trpi proizvodnja. To je prva stvar. Druga stvar. Zanima me kakvo je vaše stajalište oko pružanja usluge i tretiranja? Mi iz kluba Socijaldemokrata svjesni smo činjenice sve starije populacije koja se još uvijek i jedina bavi poljoprivredom kao i nemogućnosti educiranja. I smatramo da bi bilo najpametnije i najbolje pružiti im pomoć. Ne povećavati troškove njihove proizvodnje, dodatno komplicirati i ovako opterećeni sustav. A da li ste vi toga svjesni? Ja ne znam čega ste vi svjesni kolegice Nikolić, ali ovo što ste rekli apsolutno ste u krivu. Volio bih da je to što ste rekli rezultat iskustva kojeg ste vi imali u raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem. Bojim se da bi bili poražavajući rezultati kada bi vidjeli koliko ste vi to državnog poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednika savjetovali. Nije točna činjenica da nije bilo žalbi. Itekako je, dakle bila omogućena mogućnost svim našim poljoprivrednicima da izraze žalbu, dakle na rješenje koje je donijelo Povjerenstvo za provedbu javnog nastupa. Govorite u potpunosti netočne informacije. Postoji postupak gdje se mogu, dakle prijavitelji javiti Ministarstvu poljoprivrede i dakle žaliti se na konačno rješenje. Toga kod nas nije bilo. Ne znam zašto koristite takve, dakle retoričke figure i bacate se floskulama kada to nije točno. Naravno da postoji pravni lijek, naravno da ministarstvo može poništiti odluku povjerenstva i gradskoga vijeća koje je u konačnosti donijelo odluke. Naravno da možemo napraviti reviziju [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] Toga nije bilo. Svjesna sam opomene, ali ja bih evo novom gradonačelniku Novske preporučila da se malo prošeta područjem Garešnice i naše Slavonije, pa da vidi o čemu se radi.

Molim vas!

Evo žar u raspravi bez obzira što je 12 sati, još traje. Pa evo da je tema važna dokazuje što je ovdje još uvijek nazočna ministrica ja joj na tome čestitam. I čestitam kolegi Marinu na svemu onome što je iznio u raspolaganju državnim zemljištem s obzirom da mi u Novom Marofu baš i nemamo nešto količina državnog poljoprivrednog zemljišta, ali zato imamo puno malih poljoprivrednika, hobi poljoprivrednika koji se bave raznim oblicima poljoprivrede u njemu koriste i razne pesticide, a da su svi govorili danas o zemljištu ja ću malo o pesticidima čisto da se razbije monotonija. Znači dosadašnji zakon pokazuje neke nedostatke, a evo sa novim nacrtom zakona otklanjaju se i dosadašnji nedostaci. Zakon definira i regulira distribuciju i prodaju pesticida na način da propisuje opće uvjete tko se može baviti navedenom djelatnošću, zatim uvjete, obveze u pogledu objekata, prostorije i opreme, opće uvjete za skladištenje pesticida govori o mogućnosti skladištenja drugih proizvoda, propisuje posebne uvjete i objekte za distribuciju. Zakonom je propisano i da se sve distributere pesticida obvezan upis u središnju evidenciju fito sanitarnog sustava. Također važna pažnja se posvećuje informiranju javnosti, podizanju razine svijesti o upotrebi pesticida što je vrlo važno, jer znamo da često puta korisnici pesticida na neki način vode se onom mantrom ako stavim malo više bit će bolje, a normalno malo više pesticida nije dobro i nije poželjno. Tako da je edukacija vrlo važna i poželjna i ona se provodi svakih 5 godina i treba se provoditi i tako mogu reći još kvalitetnije da se ljudima onima koji koriste pesticide upozori ih na opasnosti koje mogu prouzročiti i pretjeranu upotreba pesticida i neprimjerena upotreba pesticida. Zakon posebno uglavnom posvećuje uređajima za primjenu pesticida i to održavanju takvih uređaja što je vrlo važno jer često puta uređaji su i stari i nekvalitetni. Posebna pažnja posvećena je i postupcima upotrebe i primjene pesticida kao što je i primjena prskanje pesticida iz zraka koja generalno nije dopuštena ali se iznimno može dopustiti u posebnim slučajevima. Također prije tretiranja pesticidima profesionalni korisnici pesticida moraju obavijestiti javnost te moraju poštivati ograničenja primjene pesticida radi zaštite voda i vodnog okoliša. Također Zakonom se štite pčele i drugi oprašivači te je zabranjena primjena pesticida u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura. Isto tako profesionalnim korisnicima pesticida prije svake primjene istih dužni su obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenika za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastar pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama. Također detaljno je propisan način primjene rukovanja i uvjeti skladištenja pesticida, gospodarenje pesticida, njihovom ambalažom, ostacima koji ostaju iza korisnika pesticida. Znači radi se o poboljšanju Zakona i unapređenju pravnog okvira nacionalnog zakonodavstva kojim je regulirana održavanjem upotrebe pesticida i nadam se da će ova izmjena Zakona poboljšati upotrebu pesticida kao što sam spomenuo i skrenuti pozornost onima koji upotrebljavaju pesticide da moraju to upotrebljavati na primjeren način itd., itd. Ja bi samo se u kratkim crtama osvrnuo i na neke komentare evo čisto informativno radi, bila je spomenuta u nekim raspravama Agencija za plaćanje u poljoprivredi. Ono što možda kolege ne znaju čini mi se da je jučer potpisano i na adrese 41 poljoprivrednika došlo je znači 55 milijuna kuna iz mjere ruralnog razvoja mjere 4, mjere 5, mjere 6 tako da evo čestitam Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji na dobro obavljenom poslu i na realizaciji svega zacrtanog.

Živjeti na selu i baviti se poljoprivredom jedan je od uvjeta i transparentna dodjela državnog poljoprivrednog zemljišta. Ovaj Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je na snazi očito ima niz nedostataka s kojima smo se suočili tijekom provođenja raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. Prvo i osnovno je sporost i od strane jedinica lokalne samouprave koje nisu donijele program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, pa rokovi za izdavanje mišljenja na programe i na odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja, nadzor nad gospodarskim programima, sva moguća administrativna opterećenja i sve druge okolnosti koje su uistinu otežavale postupak raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem. Ovim izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu omogućuje se učinkovita, brža i transparentnija provedba raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Jedan od najbitnijih kriterija za ostvarivanje prava prvenstva na javnim natječajima je zakup. Za zakup je uvođenje sustava bodovanja koji osobno pozdravljam i kao čelnica jedinice lokalne samouprave i kao saborska zastupnica. Naši stočari bi konačno trebali doći do zemlje domicilni OPG-ovi i obrti, mladi i obrazovani nositelji OPG-a i obrta i ostali poljoprivrednici. Važno je naglasiti da se ovim izmjenama i dopunama boduju ponuditelji i njihovi resursi, a ne gospodarski programi koji sadrže želje i pozdrave. Propisuje se da jedinice lokalne samouprave moraju u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti programe raspolaganja kao i što moraju u roku od 3 mjeseca raspisati javne natječaje za zakup za slobodne površine. Nema više maksimalnih površina u programima, već jedinice lokalne samouprave mogu odrediti površine u javnim natječajima. Izuzimaju se županije od davanja mišljenja na programe i na odluku o izboru najpovoljnijih ponuda, a to nam je skraćen postupak za 45 dana. Rokovi za zakup su 25 i 15 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje. Jedna od vrlo važnih odredbi Zakona je određivanje jamčevine za sudionike natječaja i tu dobivamo ozbiljne i odgovorne ponuditelje i na taj način ubrzavamo postupke, a ne kao do sada što se događalo da se za neke katastarske čestice primjera 50 katastarskih čestica puta 50 ponuditelja to je 2 i pol tisuće ponuda, nikad kraja za odraditi. Novina je i da se kod prodaje prednost imaju dosadašnji posjednik i vlasnik zemljišta koji graniči, a to je okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Brisu se odredbe o privremenom korištenju što nije bilo dobro, jer su tu prosperirali manje-više manipulatori. Propisuju se obveze dostave ili izrade gospodarskog programa kojima je u ugovoru gospodarski program sastavni dio, a uvode se i kontrole gospodarskih programa od strane Ministarstva i jedinica lokalne samouprave. Propisane su i kazne za neovlašteno korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta i kazne za nedostavljanje godišnjeg izvješća o provedbi gospodarskog programa. Puno toga dobroga je ovim izmjenama i dopunama zakona propisano i uređeno, a u svrhu i cilj je maksimalno ubrzati raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, ali smatram i predlažem da bi neke odredbe trebalo još malo i doraditi kao npr. u čl. 31. st. 10. dodati da se u maksimalno … [[Govornik se ne razumije]] za zakup uračunaju sve površine državnog poljoprivrednog zemljišta koje je pojedina fizička ili pravna osoba dobila u zakup po svim dosadašnjim natječajima provedenim, a ne samo od 2018.g., da nam opet ne bi dobili zemlju koji već imaju 50, 100 i više hektara. U čl. 36. kod prava prvenstva na javni natječaj za zakup za st. 1. kao uvjeti rada i zapošljavanja da se ponuditeljima računaju podaci za 2 ili 3.g. koje prethode objavi javnog natječaja, a ne da za godinu koja prethodi jer će neki sutra zaposliti već nekoga i onda oni ponuditelji koji su ozbiljniji i koji imaju dosad zaposlene će biti zakinuti. To treba malo razmotriti, isto tako kod prvenstva zakupa treba ugradit u odredbu da prijavitelj na javni natječaj ako je stočarstvo u pitanju mora imati poljoprivredni objekt sukladno propisima o građenju ili o nezakonito izgrađenim zgradama, a ne da stoku drži pod vedrim nebom [[Upadica: Vrijeme]] i ubire samo poticaje, a jadne životinje neka pere kiša i prži sunce. na kraju, podržavam ove izmjene i dopune zakona za koje je ministrica Vučković sa svojim timom utrošila puno radnih dana i mjeseci kako bi se [[Upadica: Vrijeme]] omogućilo brže i transparentnije raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem. Molim da se ove preporuke i sugestije razmotre do konačnog prijedloga.

Poštovana kolegice Zmaić, dakle mene zanima vaše mišljenje o tome je li poštena sada ova situacija u koju dolazimo ovim izmjenama i dopunama. Vi znate da su neke općine unazad 10-tke godina odlučile svoje atare prodati, znači zemljište u vlasništvu RH su prodavali.

Znači, bit će zakinute one osobe koje se upravo bave tim i kojima je to djelatnost, a nadam se da će ovo ministarstvo na čelu sa našom ministricom ipak iznaći rješenje da ovi ljudi ne ostanu zakinuti jer je budući do sad dosta toga prodano, a sad će ići u zakup.

Evo drago mi je da danas možemo raspraviti o ovom prijedlogu izmjena i dopuna zakona koji sigurno svojim donošenjem će učinkovitije provoditi postupak raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem koje je u zakupu ili u prodaji, koje će staviti u funkciju zapušteno poljoprivredno zemljište i koji će održavati to zemljište i omogućavati daljnju obradu zemljišta i njegovu učinkovitost u prihodima koji iz njega proizlaze. Vjerujemo da ste učinili sve kako bi ovaj zakon bio što prilagodljiviji onima koji se bave i žive od poljoprivredne proizvodnje.

Ono što želim naglasiti da možda je dobro reći što sam i u replici naglasio, a to je da imamo određene stvari koje nisu obuhvaćene u ovom zakonu, a ja bi htio da budu, do narednog čitanja da sagledate mogućnosti i da u čl. 13. u st. 2. se stavi gdje piše program, dvije su iznimke zapravo od ovih natječajnih formi koje su definirane da se iznimno od st. 1. ovoga članka poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje je u programu predviđeno za povrat piše i ostale namjene daje se u zakup javnim natječajem da se striktno stavi povrat i nesređeni imovinskopravni odnosi na državnom zemljištem koje je ostalo poslije propalih pikova što je primjer u mojoj županiji i mogu reć da sam zbrajajući sve došao do 6000 hektara neobrađenih površina koje bi htjeli i željeli stavit u funkciju i omogućit poljoprivrednicima da na njima proizvode svoje proizvode i da od njih žive. Ono što još možda treba naglasiti u ovom zakonu da možda i nije dobro da licitiramo sa cijenom koja je dvostruko veća od ponuđene kao što je bio u prijašnjem zakonu. Znači, ne može se ići na to da dobijemo što više, nama je cilj da zemlja proizvodi što bolje proizvode, da bude oplemenjena, obrađena i da donosi našim poljoprivrednicima, ali i fizičkim osobama, kao i firmama da donosi dobit, ali ne treba se natjecati ko će dat više jer tu postoje oni kalkulanti koji će ući u natječaj i dati besmislenu cijenu za zemljište kako bi samo ostvarivali možda prihod od poticaja i ništa drugo kalkulirali sa tim zemljištem i dali ga možda u podzakup što puno puta nismo dosegli ili našim inspekcijama ili postupcima otkloniti takove nečasne radnje. Mislim da dvostruki iznos od početne cijene bi trebao biti limit, a oni svi drugi kategorije koje ste nabrojili dapače. Ono što sam pohvalio to je da ste uvrstili hrvatske branitelje koji su sudjelovali u Domovinskom ratu, koji su stvarali hrvatsku državu, njihovu djecu poginulih smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja možda tu možemo povisiti broj bodova bar na 10 a ne na skromnih 5. Evo to su moji prijedlozi koji bi možda doprinijeli još daljnjem poboljšanju ovog zakona. Ove tri stavke koje sam izrekao sigurno nisu preteča ničemu nego još samo daljnje poboljšanje ovoga dobroga zakonskog prijedloga ovih izmjena i dopuna, a vidio sam da u primjedbama koje su stigle postoje i takovih načina obraćanja na Zakonu o javnom savjetovanju. Inače mislim da iz prošloga zakona se napravio jedan iskorak, ovo je još jača i bolja dopuna zakona koja će doprinijeti još boljem funkcioniranju sa državnim poljoprivrednim zemljištem što u najmu, što u prodaji. A i ovaj članak 16. koji treba malo doraditi zbog ovih stvari koje imamo na terenu. I vjerujem da će tako on biti savršen u svojoj primjeni. Mislim da i ono što ste stavili da županije više ne daju suglasnost [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] one imaju svoga predstavnika da je to jako dobro.

Završne rasprave.

Zahvaljujem.

Dakle, podsjećam vas da je državno zemljište ne tako davno bilo u vlasništvu naših baka i djedova, seljaka, poljoprivrednika, stočara. Jer u vrijeme bivšeg sustava svatko tko je imao zemlju imao je i stoku. U vlasništvu ljudi koji su živjeli od rezultata svoga rada, a onda im je bivši sustav to zemljište nasilno oduzeo proglasio ga društvenim, a ono je danas državno. Iako je Hrvatska kao zemlja stradala u ratu sa neorganiziranim tržištem bez burze poljoprivrednih proizvoda, bez skrivenih potpora, sa umanjenom omotnicom izravnih potpora u poljoprivredi, bez tržišnih robnih rezervi s vrlo malo strateških robnih rezervi i uza sve promašaje agrarne politike zahvaljujući upornom radu i zalaganju naših poljoprivrednih proizvođača i dalje je spremna proizvoditi hranu za svoje stanovništvo. Vrlo je važno sačuvati efikasna poljoprivredna gospodarstva koja su okosnica naše poljoprivrede, a to su naša obiteljska gospodarstva iz registra poreznih obveznika koja obrađuju tako kaže statistika ja sam goglala 331262 ha iz arcod sustava što predstavlja tek 28,8% poljoprivrednog zemljišta upisanog u arcod sustav. Podsjećam izvan registra poreznih obveznika ostalo je čak 71,2% poljoprivrednog zemljišta. U suvremenoj poljoprivredi koju preferiraju stare članice EU dohodak gospodarstva se diverzificira u 3 razine. Prvo i osnovno dohodak iz primarne poljoprivredne proizvodnje, zatim dohodak iz obnovljivih izvora energije u konceptu bioekonomije na poljoprivrednom gospodarstvu o čemu naši poljoprivrednici još uvijek mogu samo maštati.

Ovo je preduvjet profiliranja i kvalitetnog restrukturiranja zemljišne politike koju treba koncepcijski vezati na razinu pojedinog poljoprivrednog gospodarstva, te na individualnoj razini pristupiti funkcionalnom jačanju OPG-a, obrta i mikro subjekata kao osnovnih funkcionalnih jedinica moderne hrvatske poljoprivrede. Kako bi Hrvatska postigla zadovoljavajuću razinu konkurentnosti domaće poljoprivrede nužno je povećati udio stočarske proizvodnje u ukupnoj vrijednosti poljoprivredne proizvodnje, jer proizvodi iz sektora stočarstva znače i proizvode sa dodanom vrijednošću, odnosno one koji pretvaraju nisko vrijedne proizvode, biljne proizvodnje u visoko vrijedne proizvode mesa i mesnih prerađevina. Nadalje od ulaska Hrvatske u EU bilježimo izrazito negativne razine samodostatnosti na svim ključnim tržištima mesa, dakle i goveđe, svinjsko i pileće što domaće potrošače stavlja u nezavidan položaj u kojem ovise mahom o nekvalitetnom uvozu iz inozemstva. Ove godine zabilježen je dramatičan rast cijena sirovina na svjetskom tržištu, pa tako i u Hrvatskoj. Stočarima od početka godine naglo rastu troškovi, a s druge strane svoje proizvode prodaju ispod cijene jer se na zajedničkom tržištu roba nudi po dampinškim cijenama. Sve ovo znamo, ali ipak ostavljamo farme sa mliječnim kravama i sa kreditima za izgradnju tih farmi bez dostupnog zemljišta i to već duže vrijeme. Za kraj bih samo zamolila sve prisutne podržimo one koji rade, koji već sada proizvode, koji čuvaju svoj prostor, koji nam proizvode zdravu hranu, osiguravaju mlijeko, meso, domaća jaja i kruh naš svagdašnji.

Evo poštovani večeras smo konstruktivno raspravljali o dva zakona u prvom čitanju i to o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Prijedlogu zakona o održivoj uporabi pesticida gdje smo iznosili mišljenja, prijedloge, pohvale i propuste a sve u cilju kako bi ovi zakoni bili učinkovitiji. O izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu smo čuli večeras puno, znači postići će se učinkovita provedba postupaka raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, a sve u cilju povećanja poljoprivredne proizvodnje, stvaranja veće dodatne vrijednosti u poljoprivrednoj proizvodnji, stavljanja u funkciju zapušteno poljoprivredno zemljište i njegovog daljnjeg održavanja. Cilj izrade i donošenja ovih izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu je smanjenje administrativnih zapreka kako bi se ubrzalo raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta i državnog poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje, povećanje produktivnosti i stvaranje dodane vrijednosti proizvodnje te bolja i učinkovitija kontrola korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta. Novina znači … elektronička provedba natječaja za zakup i provedbu te izuzimanje županija iz postupaka čime će se stvoriti preduvjeti za bržu i efikasniju provedbu raspolaganja. Propisuje se način utvrđivanja najpovoljnijih ponuditelja na natječaj za zakup putem bodovanja koji daju prednost ponuditeljima koji se bave stočarstvom, onima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom koja ostvaruje dodanu vrijednost. Dosadašnjim posjednicima koji se bave određenom vrstom proizvodnje mladim i domicilnim nositeljima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona izvršene su korekcije koje će poboljšati primjenu zakona, ubrzati raspolaganje, omogućiti dodjelu zemljišta onim korisnicima koji će se na državnom poljoprivrednom zemljištu baviti proizvodnjom koja stvara dodanu vrijednost te će se uspostaviti efikasnija kontrola korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta kao dobro od interesa za Republiku Hrvatsku. Vezano za Prijedlog zakona o održivoj uporabi pesticida istim se uređuje sustav izobrazbe profesionalnih korisnika pesticida, distributera i savjetnika, distribucija i prodaja pesticida, informiranje javnosti i podizanje razine svijesti o rizicima od uporabe pesticida, primjena, rukovanje i uvjeti skladištenja pesticida, upravni i stručni nadzor, te inspekcijski nadzor. Zakonom se također uređuje primjena pesticida iz zraka te obavještavanje javnosti o uporabi istih, posebne mjere zaštite vodnog okoliša i vode za piće te primjena pesticida na javnim zelenim površinama te se zakon prilagođava Strategiji od polja do stola.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu je bitan i česte izmjene govore o tome da onoliko koliko je godina države ili nešto blizu tu toliko imamo zakonskih izmjena, što znači svaku godinu mijenjamo zakon.

Jer pod krinkom svježeg ispravnog uvozni lobi dovoze na police tako i sa mlijekom, tako i sa svim. Moramo revidirati sva ulaganja koja daje država, europski fondovi, poticaji, lokalna samouprava i svi i moramo podvući crtu što se događa, zbog čega nemamo značajnije povećanje poljoprivrednih proizvoda to je ključno pitanje. Mi danas kada promatramo poljoprivredno zemljište, kada govorimo o poljoprivrednom zemljištu, o raspodjeli poljoprivrednog zemljišta dokle ne omogućimo da na rubnim područjima ruralnim područjima čovjek ne može živjeti od toga mi onda mislim donosimo nešto koji će se možda dopunski s nečim baviti.

Na žalost našim ljudima kojima su potrebne žitarice, a bave se proizvodnjom su preskupe. Zašto? Jer ulažemo poticaj u proizvodnju žitarica, na kraju te žitarice se izvoze. I naši poljoprivrednici kojima je potrebno kupuju uvoz i naravno poskupljuje proizvodnja jaja, mlijeka … i to je činjenica. Da li postoji nekakva ministrice mogućnost da se ako se potiče nekome proizvodnja žitarica da ne može to izvoziti, a potreba je domaćega tržišta? Imamo i tu problem. Znači, mogućnosti koje imamo trebamo raspraviti. Ja bih samo na kraju rekao da 700 tisuća hektara neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, vrlo mali broj navodnjenih polja, vrlo mali tj. sve više i više imamo povećanje to je istina poljoprivrednoga zemljišta poglavito krških pašnjaka, sve više poticaja a proizvodnja stagnira, znači negdji griješimo. Ako dajemo hektre u stočarstvu nekome za proizvodnju mesa, a tih krava nema, junadi nema onda griješimo negdje.

U ime predlagatelja poštovana ministrica Marija Vučković.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene gospođe saborske zastupnice i gospodo saborski zastupnici, najprije želim zahvaliti na mnogim primjedbama, sugestijama, analizama za koje ste se potrudili i koje ste iznijeli ovdje. Također nećete mi zamjeriti ako ću se osvrnuti na nekoliko teza koje moram nazvati floskulama i koje nemaju svoj temelj u nijednom statističkom podatku ili činjenici bar ja nisam naletila, a ispričat ću se ako govorim krivo. Dakle, državnog poljoprivrednog zemljišta u RH prema svim dostupnim podacima nema 700.000, naše su procijene da je riječ o 460.464 posljednje od čega je u okviru odobrenih programa raspolaganja osigurano 290.000 hektara, a procjenjuje se da u programa koji su u obradi ima još 170.000 hektara. Pri tome 155.000 hektara se koristi po dugoročnim ugovorima ili koncesijama, 50 po ugovorima o privremenom, o 50 po ugovorima o privremenom korištenju. Pokušat ću se kratko osvrnuti na temeljne primjedbe ili prijedloge. Dakle, saborska zastupnica gospođa Dragana Jeckov je iznijela niz primjedbe u okviru kojih bi izdvojila, tako sam ja zaključila da je potrebno razmotriti pravičnost težina pojedinih bodova, potrebno još više razmotriti domicilnost i potrebno razmotriti odredbe koje se odnose na maksimum. Ja ću ovdje potvrditi da će Ministarstvo poljoprivrede svakako razmotriti primjedbe koje se odnose i na pravičnost i na pravednost, a isto tako primjedbe koje se odnose na kriterij povezan sa urednim dosadašnjim posjedom i dobrim gospodarenjem, a to je onaj minimalni udio od 30% izravnih plaćanja u ukupnim prihodima. Samo da se razumijemo mi ćemo to razmotriti, ali to ima većina pravih poljoprivrednika u Hrvatskoj. Izravna plaćanja nisu sve dohodovne potpore, nisu uključene IAKS mjere, a u ovaj nazivnik ulaze i potpore. Ne smatram to ograničavajućim za male poljoprivrednike ali mi ćemo to razmotriti. Saborska zastupnica Vesna Vučemilović je dala primjedbu vezanu za određivanja kultura, za mogućnost određivanja pojedinih kultura na poljoprivrednom zemljištu ovisno naravno o karakteristikama tla, proizvodnji, tradiciji. Mi smo to predvidjeli. Mi smo napisali u, čini mi se Članku 31. da …/nerazumljivo/… da će jedinica lokalne samouprave odrediti kulturu, da može odrediti kulturu ovisno o dosad, o dosadašnjim nasadima u kulturi ili ovisno o tome je li to područje pod planovima navodnjavanja ili pokriveno javnom infrastrukturom navodnjavanja. Jako smo pazili na to zato što se nama događalo da nam, da ne možemo po nekakvim propisima povezati stočarstvo s ratarstvom što bi bilo poželjno, a događalo nam se, rijetko, ali nam se dogodilo i ne treba da neki stočar dobije zemlju gdje je zaštićeni ekološki vinograd postojeći i to ovim odredbama sprječavamo. Isto tako je mnogo puta spomenuta mogućnost političkih kriterija. Ovim prijedlogom zakona i to je sigurno njegova prednost potpuno, nema nikakvog prostora za diskrecijske odluke. Naravno da su težine pojedinih pondera za razmatranje zato se zakon i donosi. Nakon 2 provedene rasprave, nakon 2 provedena savjetovanja i naravno ovdje između 2 čitanja. Što se tiče vrijednosti poljoprivredne proizvodnje padova i svega o čemu se dosta govori u javnosti, ja jedino što mogu vidjeti što je dokumentirano je Strategija poljoprivrede koja je usvojena 2002. godine koja govori više puta, pronađite to na internetu da je poljoprivredna proizvodnja počela padati odmah početkom '80.-tih godina, '80.-tih ne '90.-tih. Da je '98. godine iznosila reći ću točno 12 milijardi 198 milijuna kuna pri čemu je bila 12% manja od poljoprivredne proizvodnje u '91. godini, a u '92. je poljoprivredna proizvodnja bila duplo manja od '91. i jasno je da su migracije stanovništva, ratna razaranja i nakon toga sve ono što se događalo na određenim područjima vezano je za iseljavanje, zapuštanje, prerastanje u šumske površine presudno utjecale na tu, na tu brojku. Vezano za primjedbe koje se odnose na mogućnost korištenja digitalnih tehnologija, e-zakupa i slično od strane hrvatskih poljoprivrednika ja bih ovdje ukazala na potrebu da ih ne trebamo podcjenjivati. Najprije jedinstveni zahtjev za potporu se podnosi već godinama i njega podnosi 110.000 hrvatskih poljoprivrednika. Mi smo pokrenuli proces izgradnje jedinstvenog upravljačkog sustava, krajem 2019. godine njegova prva faza se završava, probno smo pustili 2021. godine mogućnost korištenja digitalnog potpisa uz električnu poljoprivrednu iskaznicu. Tu elektronsku poljoprivrednu iskaznicu je zatražilo 50.000 poljoprivrednika od kojih je nešto više od 40.000 već preuzelo, a u prvoj probnoj godini je više od 7 tisuća hrvatskih poljoprivrednika koristilo mogućnost digitalnog potpisa. Nisu oni za podcjenjivanje iako im je starosna struktura previsoka i to je temeljni problem hrvatske poljoprivrede. Gospodin Bulj je više puta iznio da je najveći potencijal poljoprivredno zemljište.

Što se tiče mog sudjelovanja u prethodnim zakonima ja sam kao državna tajnica bila nadležna za operativne programe pomorstvo i ribarstvo, program ruralnog razvoja, no dio sam ovog Ministarstva poljoprivrede koji je izradio Zakon o poljoprivrednom zemljištu iz 2018. godine. Svejedno iako nisam na njemu radila i on je donio niz pozitivnih pomaka, mnoge su vrijedne jedinice lokalne samouprave objavile natječaje, a puno toga je učinjeno na sređivanju stanja, na rješavanju problema koji su se odnosili na razgraničenje s javnim i vodnim dobrom, sa šumsko-gospodarsko osnovno i ja svim tim jedinicama lokalne samouprave zahvaljujem jer je na temelju njihovog rada sada lakše provesti i određene izmjene koje ako bi trebale otkloniti nešto što smo uočili a što je potrebno otkloniti. Što se tiče krških pašnjaka svi znamo da je 2015. godine omogućen upis velikih poljoprivrednih površina krških pašnjaka u ARKOD bez ikakvih ugovora. To je problematika koja nas muči svih ovih godina pri čemu na hrvatskom kršu sada ima nešto više od 78 tisuća uvjetnih grla. Mi to nastojimo riješiti u dijalogu, zato što su nama ti ljudi potrebni, ti su ljudi čuvari prostora i mi smo od prvog natječaja kojeg sam ja najavila na Konferenciji o kršu u listopadu 2019. godine, kada govorim mi govorim Hrvatske šume jer su oni nadležni za to, dakle proveli devet natječaja, 6 tisuća hektara smo tada imali pod ugovorom od 80-tak tisuća koliko je bilo u ARKOD-u krških pašnjaka. Danas imamo nešto više od 40 tisuća, a 9. natječaj se obrađuje i tu će se dodijeliti 12 tisuća hektara. I ono što sada radimo jest razvojni plan za ekstenzivno stočarstvo i akcijski plan ekološke poljoprivrede jer postoji jaz između dodijeljenih površina i potpora i između onoga što bismo željeli a što je vezano za proizvodnju. Taj se jaz ne otklanja samo kontrolama. Taj se jaz otklanja i planiranim investicijama, analizama o nedostajućim klaonicama, objektima za preradu i mi to sve radimo i to će i hrvatska javnost i saborski zastupnici na uvid dobiti do kraja 2021. godine. Vezano za vašu primjedbu gospodine Bulj o moratoriju da ste ga vi tražili, pa ja ću sada reći vi ste ga tražili a ja sam ga odradila isto tako i to sam ga počela raditi prije nego što ste ga tražili. Također vrlo ozbiljno sam razmotrila sve odredbe koje su ovdje iznesene, a koje se odnose na situaciju u hrvatskom stočarstvu koji je pored potpora potrebno dakle tu situaciju potrebno žurno sanirati i sa pravednijom dodjelom poljoprivrednog zemljišta. Pa sigurno će saborska rasprava utjecati i na težine pojedinih pondera to mogu odmah potvrditi. Također bih izdvojila prijedloge koji su ponavljani nekoliko puta, a odnose se na bodovanje autohtonih izvornih pasmina. To je prilično to je primjedba koja nam se čini odmah prilično utemeljena. Da ne duljim sada puno. Evo što se tiče komasacije osvrnut ću se samo na te bitne strateške teme. Ministarstvo poljoprivrede je nedavno otvorilo javni poziv namijenjen jedinicama područne samouprave da kandidiraju područja za komasacije koje će ovo Ministarstvo i sa stručnjacima i drugih institucija osobito s Državnom geodetskom upravom s kojom smo radili tekst javnog poziva ozbiljno razmotriti. I mi ćemo izvršiti našu reformsku aktivnost koja se odnosi na 18 tisuća hektara komasiranog zemljišta do 2026. godine. Nazad nema. Ako uspijemo to, uspjet ćemo komasirati druga poljoprivredna zemljišta. U vezi s navodnjavanjem.

Ovdje je netko dobro istaknuo da u kontekstu poljoprivrede i sela projekt ne završava samo kada se izgradi javna infrastruktura navodnjavanja, nego kada se doista to navodnjavanje provede. Zato smo planirali kako bismo pomogli našim poljoprivrednicima i motivirali, prvi natječaj to je objavljeno u ažuriranom planu u prvoj polovici 2022. godine za sve one koji žele nabaviti opremu i provesti navodnjavanje na poljoprivrednom zemljištu kojeg koriste. A unijeli smo određene dodatne obveze i u vezi s korištenjem poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Pored sve krize, zajedničkog uređenja tržišta, predsjedanje u izuzetno teškim okolnostima, rađanje novih nacionalnih strateških akata ovo je Ministarstvo poljoprivrede u zadnje 2 godine donijelo ili promijenilo ili predložilo još se o tome raspravlja sve najvažnije zakone u području poljoprivrede. Službene kontrole uskladilo se sa promjenama koje su bile vezane prvenstveno za Državni inspektorat, veterinarstvo, kvalitete hrane, uspostavlja prvi nacionalni sustav označavanja dokazana kvaliteta kojeg prve koriste proizvođači jabuka i to je već na tržištu. Treći će biti proizvođači povrća. Četvrti jedne kategorije mesa, a veseli interes prerađivača, to znači da prepoznaju da će se hrvatski potrošači, a mi im moramo pomoći da imaju dovoljnu kupovnu moć itekako orijentirati na domaće poljoprivredno zemljište. Što se tiče Zakona o održivoj uporabi pesticida bitnih primjedaba ovdje nije bilo, promjene nisu uopće samo tehničke naravi, vrlo su ozbiljne odnose se na vjerodajnice, odnose se na zaštitu pčela koje su najvažnije na ovome svijetu za koncept jednog zdravlja, zdravlja ljudi, zdravlja životinja, zdravlja biljaka. Odnose se na reformu fitoinformacijskog sustava na način da možemo pratiti svakog korisnika, a što sad ne možemo, koji kupuje bilo gdje kako bismo mogli pratiti trag sredstva za zaštitu bilja i mnogo toga drugog. Netočno je bilo da se naravno nisu uvažavale primjedbe akademske zajednice, ne bih to tako rekla. U elektronskom savjetovanju za ovaj zakon došlo je niz primjedaba, njih je bilo nominalno 151 ili 2 ispravit će me kolege, no mnoge su se od njih ponavljale. Ovo Ministarstvo poljoprivrede je 29 usvojilo potpuno, 16 djelomično, a 44 nisu bile primjedbe nego komentari bez konkretnog prijedloga pa smo ih primili na znanje. Što se tiče odnosa između malih i velikih koji se ovdje spominje ja ću reći da to nije temeljni problem hrvatske poljoprivrede, da nam trebaju svi, a naravno da u kontekstu trećeg strateškog cilja ovo Ministarstvo treba svojim propisima, aktivnostima, aktima i potporama obratiti naročitu pažnju na svaku kičmu u svakom gospodarstvu, a to su mikro, mali i srednji subjekti u ovom slučaju u poljoprivrednoj proizvodnji i to mi radimo. Mi smo ti koji smo napravili razdjeljivanja lokacija između malih i velikih poljoprivrednika. Mi smo ti koji smo sve reakcije, prvi smo mi ti koji smo sve reakcije tržišne u ovim krizama radili tako da smo ograničili primjerice broj grla ili broj hektara za koju smo davali potporu i mi ovdje bodujemo fizičke osobe, OPG-ove u skoro svakom kriteriju nešto više. No nismo ti koji ćemo pustiti da se pomoću jednog kriterija odredi tijek natječaja jer onda je to fingiranje natječaja. Mi ovdje potičemo i konkurentnost i borbu, a naravno da ćemo razmatrati i pravednost i težinu određenih pondera i svaku i svaku primjedbu. To je jedna vrlo teška problematika.

Nažalost dva puta smo pokušali, nije se nitko javio, veliki su rizici i štete. Ako to ne bude rješenje razmotrit ćemo potrebe promjene što se tiče električnih pastira, to financiramo i putem 441 financiramo zaštitne ograde. Mislim da sam prošli tjedan potpisala odluku o objavljivanju natječaja za takvo što nakon sastanka sa predstavnicima Primorsko-goranske županije, no problem će se morati riješiti sa više aktivnosti to je očito, a ne samo s jednom ili dvije. Da vas ne bi više umarala sa ovim svim što je izneseno na kraju ću se osvrnuti još samo na primjedbu gospodina Lenarta, a koja je vezana za aktualni natječaj na 631 u kojem tražimo potpuno novu mehanizaciju. Razumijem primjedbu, ali treba reći da smo mi kompletnu alokaciju predviđenu za ovo programsko razdoblje potpuno utrošili, da smo je povećavali, da je pute te alokacije ja mislim nabavljeno negdje oko 1000 traktora i da je bila problematična starost. Mi smo razmatrali, pa čak još uvijek razmatramo odredbu na način da dopustimo rabljene traktore jer je to mali iznos novca ali sa određenim euro certifikatima, međutim kako nismo imali redovna sredstava za ovu mjeru nego koristimo euro sredstva za koje vrijede pravila Nacionalnog programa za otpornost i oporavak tražen je …/nerazumljivo/… digitalne komponente i to kvantitativni doprinos ovo je pa rekla skoro pa moralo biti tako ali još ćemo to sve skupa sagledati jer svjesni smo i mi da 15, šta je 15.000 EUR-a. Svima vam još jednom zahvaljujem i potvrđujem svoju namjeru da vrlo ozbiljno razmotrimo sve primjedbe koje su stigle na naš prijedlog zakona koji je, do kojeg je došlo nakon prilično ozbiljnog i dugotrajnog rada sa mnogim dionicima u ovom društvu, analiza, simulacija, bodovanja, kriterija itd., evo.

Hvala vam lijepa, tako ste rekli da poljoprivredno zemljište bez ljudi, naroda je ništa ja se slažem s time. Ja se slažem s time, vi ste to ponovili. Rekli ste moratorij, da vi ste doveli do moratorija, a ja sam tražio zabranu prodaje poljoprivrednog zemljišta jer ništa niste s tim napravili osim odgodili još 2 godine i bit će isto, kao u Mađarskoj neka bude, zabrana. Ako Hrvati ne mogu u Mađarskoj kupiti, a EU, zašto bi Mađar mogao u Hrvatskoj imaju i oni nekakav smisao. Drugo je rekli ste krški pašnjaci, da oni su bitni i bitno je na tom prostoru da ljudi ostaju, ali neka budu autentični ljudi s toga prostora, a ne netko tko nikad nije bio tu i dobije te krše pašnjake. Zato imamo tu povećanje krških pašnjaka, poljoprivrednog zemljišta, a u biti [[Upadica: Vrijeme.]] nemamo nikakve rezultate, ni demografskih, al ni proizvodnih.

Zaboravila sam reći da je u okviru ovih 27 projekata pripremljena i prva faza navodnjavanja Sinjskog polja za 480 hektara, projekt koji će se kandidirati na program ruralnog razvoja u idućem programskom razdoblju.

Zato što slušam svako 4 godine, 5 uvijek istu priču. Pokrenuto je sve za Sinjsko polje.

Opomenu, prekasno je za opomenu.

Evo ja se doista nadam da ćete kao što ste i sami rekli ipak uvažiti neke od argumenata oporbe. Jedan dio rasprave posvetio se tome trebaju li poticaje i prilike za zakup poljoprivrednih poticaja dobivati veliki ili mali poljoprivrednici. Pa evo dopustite da sad kažem da bi mi trebali davati poticaje onima koji najviše zapošljavaju i najviše uplaćuju u državni proračun. Složit ćete se sa mnom, da je poljoprivredno zemljište prevrijedan resurs da bismo ga davali onima koji na neki način možemo smatrati lovcima na državne poticaje. Sredstava iz EU fondova je uistinu puno, međutim njihov učinak na terenu u nekim se regijama doista ne vidi. I ja apeliram ovog puta i na vas da napravite nekakve promjene i u sustavu nadzora i kontrole kojeg provode nadležne agencije. Hvala.

Dobijemo mi i revizorskih nalaza i primjedaba. Sustav revizije ako sam ja vas dobro razumjela nemojte mi zamjeriti što ću iskoristiti ovu priliku nemamo mi nikakvu izvanrednu reviziju agencije, sve su redovne, godišnje, iste agencije.

Sa ovim smo iscrpili raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.